Dobro idemo dalje s radom. - Prijedlog Odluke o osnivanju istražnog povjerenstva za utvrđivanje učinkovitosti funkcioniranja sustava raspolaganja fondovima EU i nadzora mogućih nepravilnosti, nezakonitih radnji i korupcije Predlagatelj su, predlagatelji su 22 zastupnika i zastupnica u Hrvatskom saboru na temelju Članka 5. i 6. Zakona o istražnim povjerenstvima.

Da, izvolite. Kolegice i kolege, nije ovo naravno prvi put da u saboru raspravljamo o osnivanju istražnih povjerenstava. Vratit ću se malo u prošlost i ironično podsjetiti kako smo upravo s ovog mjesta, s ove govornice tražili osnivanje istražnog povjerenstva vezano uz curenje informacija iz DORH-a protiv čega su se gospoda iz HDZ-a zdušno borili da bi prije samo kojih mjesec dana kada se pojavio slučaj Horvat, kada se uhitilo ministra Horvata tražili da se ispita i da se otkrije otkuda cure informacije, tko je za to kriv, zašto se to događa. Pa poštovane kolegice i kolege legitimno mi je sada reći vam gdje ste bili dok je grmilo, gdje ste bili dok je bila prilika da tu temu otvorimo, da o njoj meritorno raspravljamo da vidimo što ne valja i kako da to u budućnosti ispravimo. No, sada imate priliku za popravni ispit. Sada imate priliku da prije svega danas, meritorno, ozbiljno, bez podbadanja, bez politiziranja raspravljamo o problemu kojeg Hrvatska ima. A problem koji Hrvatska ima su fondovi EU. I nije to pitanje samo Fonda solidarnosti, nije to pitanje samo Fonda solidarnosti iako je to zadnjih nekoliko tjedana bilo u prvom planu. Činjenica je da se natječaji ne raspisuju i činjenica je i to je ono što je posebno važno da se fondovi EU u Hrvatskoj ne koriste sa svrhom, sa ciljem i sa namjenom zbog kojih su oni tu. A namjena fondova EU je prije svega da se potiču projekti koji su dobri za stanovništvo čitave EU pa tako i zemlje u kojima se pokreću, ali isto tako kako bi se smanjile razlike u gospodarskoj razvijenosti koje postoji između država članica. A ne treba se zavaravati te razlike postoje. I jedan od razloga zašto je Hrvatska dobila tolika sredstva u godinama koje su pred nama, nije uspješnost pojedinog pregovarača nego polazna pozicija. One države koje su manje razvijene, kojima je potrebna veća pomoć, veća potpora, kojima je bruto društveni proizvod po glavi stanovnika manji one su dobile više pogotovo kada se gleda prema glavi stanovnika. I zato umjesto da se hvalimo oko toga kako ćemo povući, a ne povlačimo u stvarnosti sredstva koja su nam stavljena na raspolaganje, ajmo mi sada razgovarati o pravom problemu. A pravi problem je razotkrila jedna grozna situacija. Situacija gospođe Žalac i gospodina Petrica. Situacija 2 osobe koje su bile na čelu institucija ministarstva i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje koji su trebali voditi brigu oko toga da se sredstava iz fondova EU koriste za onu svrhu za koju su namijenjena. Osoba protiv kojih je pokrenut kazneni postupak. I to nakon jedne neviđene blamaže hrvatskih institucija, blamaže u kojoj da nije bilo intervencije Ureda europskog javnog tužitelja, kriminal bi ostao neotkriven i mi o njemu ne bi mogli razgovarati, ali razgovaramo. Poruka koju želimo postići ovim prijedlogom i cilj koji želimo postići ovim prijedlogom je dvojak. Prije svega želimo utvrditi da li su procedure koje sada postoje i načini na koji se sredstava EU stavljaju na raspolaganje onima kojima su namijenjena dobri. Da li postoji politički pritisak ili stvari funkcioniraju onako kako su zamišljene, a zamišljene su tako da ih dobiju oni koji su najspremniji, oni koji imaju najbolje programe i oni čiji će programi najviše doprinijeti razvitku u i povećanju razvijenosti naše države ili sredstava iz EU dodjeljujemo po babi i stričevima, namještenim natječajima, manipuliranjem kroz sustav. Nažalost bojim se da je ovo drugo puno češći slučaj. To je jedan dio rada istražnog povjerenstva otkrivanje sadašnjeg stanja stvari. Drugi dio rada zašto predlažemo osnivanje ovog istražnog povjerenstva je da osiguramo da ako problemi u funkcioniranju danas postoje, a nemojmo se zavaravati postoje, nađemo način kako ćemo ih riješiti i kako ćemo ih u budućnosti maknuti. Da li je moguće zamisliti savršen sustav? Je. Da li ga je u praksi moguće ostvariti? Teško. Ali ovo što imamo u Hrvatskoj poštovane kolegice i kolege, nije ni blizu savršenstvu, osim možda savršenoj krađi. Imali smo dvije vlade Andreja Plenkovića, od te dvije vlade imali smo tri ministra koji su se bavili fondovima EU. Jedna ministrica je uhićena zbog zlouporabe položaja i ovlasti i trgovanja utjecajem u dodjeli financijskih sredstva iz eu fondova. Kao što sam već rekao ne na temelju rada hrvatskih državnih tijela, već na temelju činjenice da postoji Ured europskog javnog tužitelja koji je ovdje spasio obraz hrvatskom sustavu kaznenog progona. Imamo uhićenog i ravnatelja agencije koja bi trebala kontrolirati provedbu projekata i koja bi trebala kontrolirati da li se u provedbi projekata krše zakoni i pravila EU, da li se nekome pogoduje, da li se radi ispravno. Zašto? Također zbog zlouporabe položaja i ovlasti, zbog namještanja natječaja. Ali nažalost od trenutka kada smo predali ovaj prijedlog za osnivanje istražnog povjerenstva, imamo i nove momente. Imamo zadnjih nekoliko dana činjenicu da nova ministrica koja je tu došla nakon gospođe Žalac opet govori o nekakvim prijetnjama, opet govori o pritiscima, opet govori o intervencijama u sustav. To imamo. A što nemamo? Nemamo raspisivanja natječaja, nemamo ono zbog čega su, kao što sam uvodno rekao, europski fondovi raspisani. I za šta onda u konačnici u Hrvatskoj sredstva iz eu fondova služe? Služe za samo promociju predsjednika Vlade koji se hvali da je svojim političkim vezama osigurao da Hrvatska dobije više od 20 milijardi eura što nije točno i drugo je nažalost, imamo osobnu korist pojedinaca. A imamo i još nešto, imamo natječaje poput onog prije nekoliko dana iz Petrinje s Banije koji je prekinut, iako su nekim ljudima već sredstva odobrena, iako su neki ljudi računajući da su dobili sredstva krenuli sa zapošljavanjem, krenuli sa poslom s kojim su se javili na natječaj, a natječaj je obustavljen, natječaj je prekinut na potresom pogođenom području, a da mi do dana današnjeg nemamo jasno objašnjeno zbog čega se to dogodilo i koji su tvarni razlozi zašto se Hrvatskoj dogodila ta blamaža. Europski fondovi i to ću naglašavati i o tome ću govoriti, ne služe niti samo promociji, niti bogaćenju pojedinaca. Europski fondovi su tu kako bi ih iskoristili da se razvijemo bolje, da se razvijemo više, europski fondovi služe tome da Hrvatska ode sa začelja EU, europski fondovi služe za to da se ulaže u našu infrastrukturu, u naše željeznice, u naše ceste. Cijelo jutro smo razgovarali o vodiku, europski fondovi su tu da provedemo zelenu tranziciju, ne samo zato da se odmaknemo od energenata koji su danas neviđeno skupi, već i da zaštitimo naš okoliš. Europska sredstva su tu da ih ulažemo u naše bolnice, u naše škole u boljitak svih naših sugrađanki i sugrađana. Europska sredstva nisu tu da Gabrijela Žalac, Tomislav Petric i tko sve ne koji je u to bio umiješan, a teško mi je vjerovati da su u tome bili sami, imamo OLAF danas u Ministarstvu poljoprivrede istražuje se svašta. Europska sredstva nisu tu da pojedinci na njima zarađuju. Poštovane kolegice i kolege, pozivam vas da podržite osnivanje ovog istražnog povjerenstva, a zamolio bih kolegicu Benčić da nastavi obrazlagati zbog čega smo ovo predložili. Izvolite. Zahvaljujem se predsjedavajući. Dakle, znamo da RH nažalost zapravo u velikoj mjeri i u ekonomskom i u institucionalnom razdvoju se oslanja na sredstva iz fondova EU. Umjesto da su ta sredstva supsidijarna što im je zapravo i osnovna svrha, ona su esencijalna i fundamentalna nažalost za razvoj RH. Neizravno to je priznalo i Vijeće EU odlukom da za financijsko razdoblje od 2021.-2027. kroz svoj proračun i Fond za oporavak i otpornost Hrvatskoj dodijeli 24,5 milijardi eura. Naime, to da smo mi iz Fonda za oporavak i otpornost dobili najviše po glavi stanovnika EU nije zasluga premijera Plenkovića nego je sramota premijera Plenkovića. To je sramota 30 godina HDZ-ove vladavine jer da je iko pogledao formulu po kojoj se izračunava koliko neka zemlja dobiva po glavi stanovnika, vidjeli bi da dobivamo tim više što smo lošiji, što smo lošiji u BDP-u, što smo lošiji po zaposlenosti, što smo lošiji po strukturi itd. Dakle, na konto toga da smo po svim indikatorima u EU na dnu ljestvice se vaš premijer hvali da smo dobili najviše novaca. Pa možda mu je to i taktika, možda je taktika da mi zapravo uvijek tavorimo na dnu da bi vlada mogla kleimat kao politički uspjeh to što je dobila najviše novaca iz nekih fondova, al onda i kad dobijemo novce iz tih fondova kako se novci troše, koja parlamentarna kontrola postoji nad potrošnjom milijardi eura koje dobivamo iz fondova EU? Slučaj Žalac nije prvi i svakako nije jedini slučaj koji je utvrdio i potvrdio da se u dijelu sredstava koja dolaze iz EU njima manipulira da bi se namirili određeni prijateljski, kumski ili stranački interesi. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje je doslovno, doslovno nekome policajac, a nekome kum. Kome je policajac? Policajac je svima onima koji nemaju nikakvu političku vezu i zapravo SAFU u tom dijelu moramo reći radi dobar posao. Da, oni rade dobru kontrolu troškova, da ponekad pretjeruju, da ponekad poništavaju ljudima javne nabave iz razloga što su stavili kriterije koji su potpuno normalni, posebno za poduzetnike itd. koji također moraju koristiti sustav, određeni drugačiji sustav nabave kod EU fondova. Ali s druge strane vidimo da je nekima zaista bio kum i da je primjerice natječaj koji je kasnije bio predmet istrage DORH-a, a danas EPO-a bio blagoslovljen od ravnatelja SAFU-a. Tvrdila sam tada da je za premijera Plenkovića puno veći problem g. Petric i činjenica da je on obuhvaćen istragom nego sama ministrica Žalac koja je u tom trenutku već bila bivša ministrica. Gospodin Grmoja još uvijek vrijedi, još uvijek vrijedi pravilo maske za one koji nemaju pleksiglas. Ispričavam se, izvolite.

U tom trenutku osnovno pitanje je zna li premijer Plenković da će DORH odbaciti istragu protiv g. Petrica ili je zaustaviti ili je zakopati. I ključno pitanje ovog istražnog povjerenstva je tko je sve u liniji zapovijedanja, pa sve do premijera znao da je ravnatelj SAFU-a potpisao i dapače sredio da natječaj koji je iz aviona vidljivo bio namješten natječaj da prođe. I to je ono što nas zanima, da li je osim tadašnje ministrice Žalac, osim g. Petrica su to znali i neki drugi ministri i da li je znao i sam premijer. Vidite, meni je teško vjerovat da nije iz jednostavnog razloga što ako je to znao novinar Telegrama, ako je o tome pisao, ako je o tome pisao na način da je dao dokaze da se radi o namještenom natječaju, kako je moguće da to premijer nije znao jer ako nije znao onda zaista imamo krajnje disfunkcionalnu vladu i sustave, pa je to razlog zašto bi trebao dat ostavku, a ako je znao onda je suučesnik, onda je suučesnik jer nije inzistirao na tome da se daju otkazi osobama koje su u tome sudjelovale, da DORH istraži do kraja i pokrene postupak oko tog pitanja, na to nema direktan utjecaj, ali je mogao reći da moguće da se radi o kriminalu, ovo treba istražiti nego se čekalo da DORH sve zakopa dok hvala Bogu EPO nije došao na scenu i izvukao slučaj van. Međutim, afera softver nije jedina afera u koju je između ostalog uključen i SAFU. Tu je i Projekt Slavonija kroz koji su izdašno financirani donatori, kumovi i rodbina članova vladajuće stranke. Kum bivšeg ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića Mario Abramović povukao je 1,4 milijuna, a njegov bivši suradnik Mario Čajkulić gotovo 13 milijuna kuna za svoj OPG. I sin saborskog zastupnika HDZ-a, tada saborskog Steve Culeja dobio je 370 tisuća bespovratnih kuna za svoj OPG Domagoj Culej. Tvrtke najbogatijih Slavonaca i financijera HDZ-a Marka Pipunića i Mirka Ervančića povukli su više od 160 milijuna kuna, a u Vukovaru je tvrtka Jet-set, Jet-set Zlatka Zovka, donatora HDZ-a dobila gotovo 10 milijuna kuna. Neki dan sam ovdje govorila da zapravo će se tek otvoriti pitanje korupcije i nepotizma kada počnemo nadzirati ne samo SAFU nego i Agenciju za plaćanje u poljoprivredi jer upravo je, poljoprivredni su poticaji oni kroz koje je evidentno najviše novaca otišlo podobnima koji su dobivali državnu zemlju, koji su, na konto toga imaju puno hektara, na konto hektara dobivaju poticaje, a proizvode ništa ili malo za razliku od onih OPG-ovaca koji zaista proizvode, ne mogu doć do državne zemlje, rade na par hektara, al onda su ili premali ili nedovoljno konkurentni ili ovakvi ili onakvi da bi dobili poticaje. I to je ono što mi tražimo ovim povjerenstvom. Mi tražimo ovim istražnim povjerenstvom da se istraži da li je bilo drugih vrsta pogodovanja unutar SAFU-a, da li su točne tvrdnje i nekih službenika i zaposlenika da se utjecalo na to kako da se nekima gleda kroz prste kroz javne nabave a nekima ne. Da li je točno da se ponekad utjecalo i na to da li će se nekome dati korekcija ili neće, pa onda onima kojima je SAFU policajac plaćaju korekcije, a oni kojima je SAFU kum ne plaćaju korekcije. Pitanje koje želimo također istražiti je da li je kontrola koju sada imamo dovoljna ili je ona nedovoljna i treba nam dodatna kontrola na razini čitavog sustava pa uključujući i parlamentarnu kontrolu potrošnje sredstava jer količina sredstava koje mi imamo sada u buduće periodu govori o tome naravno da bi ih mogli iskoristiti za razvoj Hrvatske, ali i svima nama koji 30 godina gledamo šta se ovdje događa, govori i o tome da bi zelena transformacija i digitalizacija Hrvatske jer vidimo da su vrlo često upravo ugovori za IT sektor ti u kojima se namješta javna nabava, mogli biti slijedeći HDZ-ov El Dorado. I to je ono što ne želimo dopustiti. A vi ako želite reći da to neće tako biti i da zaista imate volju da se prevenira i istraži sav kriminal koji je povezan s EU fondovima onda ćete podržati ovo povjerenstvo. Ali ako ne želite ko što vjerujemo da ne želite onda ćete naravno glasati protiv povjerenstva kao i inače. Ne, budući da ovaj vi ste se vratili unutra i niste imali masku vi najprije ćete nama svima reći da ćete staviti masku i da ćete izaći vani pa onda ću vam dat riječ da govorite jer ja znam da je, ja znam da je apsurdno. Ima puno apsurdnih stvari npr. da se govori bez maske. Ja se slažem s vama u meritumu stvari, ali ne slažem se s time da ono što je dogovorio predsjedništvo da se, svi se pridržavaju, a jedan se ne pridržava. Tražim stanku u ime Kluba MOST-a. Skandalozno je da o ovako bitnoj temi gdje imamo ključne ljude upletene u afere oko dodjele europskih sredstava, dakle bivše ministrice Žalac, sada ove pritiske o kojima govori nova ministrica Tramišak da nema nikoga iz ministarstva dakle europskih fondova dok se govori o ovoj bitnoj temi. Ja želim ovdje postaviti pitanje koliko smo zbog grešaka u nabavi i korekcija izgubili javnih sredstava? Po procjeni našeg tima stručnjaka negdje oko 50 milijuna eura. I ovo nije važna tema za Vladu RH i za samo ministarstvo. Isto tako, postavljam pitanje koliko je postupaka pokrenuo DORH na temelju nepravilnosti koje su proizašle iz postupaka javnih nabava gdje su javni naručitelji izgubili milijune kuna poreznih obveznika? Ono što zabrinjava, dakle ja sam tu laik, ali ministrica govori kako je ovaj sustav e-fondovi sada ona kada je to dodijelila FINI prenijela u sigurne državne ruke. Poručuje li to ministrica da nije bilo osiguranja revizijskog traga, a taj trag se nalazi u sustavu e-fondovi i zna li za to premijer Plenković?

Gospodine Bačiću može vas biti sramota da nema u ovom trenutku nikoga iz vlade, iz ministarstva dok govorimo o novcu kojeg gube naši porezni obveznici, naši građani. Dakle, kao što sam rekao radi se negdje oko 50 milijuna eura, a govori se o tome da ćemo izgubiti [[Upadica: Hvala lijepa.]] 30 milijuna eura koji su namijenjeni za poljoprivredu. Povrijeđen je Članak 238., kolega Grmoja vrijeđa ostale zastupnike, ali vrijeđa i zdrav razum i ukazuje na elementarno nepoznavanje Poslovnika Hrvatskog sabora. Naime, rasprava o ovom dokumentu, ovoj odluci ne podrazumijeva nazočnost vlade.

Povrijeđen je Poslovnik Članak 238., ja nigdje nisam izjavio kolega Bačiću da se Poslovnikom to podrazumijeva. To je stvar elementarne pristojnosti i odgovornosti vlade koja gubi znatna sredstva i koja uz to gubi sredstva na korupciju dijeleći sredstava svojim prijateljima, poznanicima, rodbini, stranačkim kolegama.

Povreda Poslovnika gospodin Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Rekao sam da vrijeđa zdrav razum ovakav pristup kolege Grmoje i pri tome ostajem.

Nisam vas vidio. Čl. 238. omalovažavanje saborskih zastupnika. Možda ovo nije samo pitanje elementarne pitanje, možda je ovo pitanje elementarnog nedostatka kapaciteta jer možda nam se upravo prešućuje da u ovom trenutku nema tko iz Vlade doći tu da bi opravdao svoje postupanje kada govorimo o iskorištavanju sredstava iz eu fondova, možda ministrica više i nije ministrica, a možda još nekoliko članova vlade [[Upadica Radin: Hvala lijepa, vrijeme.]] je u međuvremenu nestalo. Opomena, to je bila replika. Gospodin Borić. Hvala lijepo. Čl. 238. kolegica SElak zajedno s kolegom Grmojom valjda očito kao prvaci drame ovdje u ovom saboru ponovno inzistira na nečemu što nema veze sa poslovnikom i ustraje u tome. To govori dovoljno o razini onoga što potpisuju, što zahtijevaju i što ustvari žele. A u raspravi ćemo pokazati koliko su loši ne samo u neznanju nego i u svojoj zločestoći. Bila je replika, opomena.

Hvala vam. Tražimo stanku u ime Kluba zastupnika SDP-a da bi pokušali usmjeriti raspravu na ono što je bitno. A bitno je poštovane kolegice i kolege iz HDZ-a to što u Hrvatskoj procedure oko načina na koji će se koristiti sredstva iz fondova EU ne funkcioniraju. I možete vi sada ovdje govoriti o koječemu, možete vi sada ovdje govoriti o zločestoći, ali činjenice govore drugačije. Europski ured javnog tužitelja je pokrenuo postupak protiv bivše ministrice i članice vlade HDZ-ove za postupke koje je provodila u okviru obnašanja svoje službene dužnosti i protiv ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje koji bi trebao voditi nadzor nad time kako se koriste sredstva iz fondova EU. To je neovisna agencija, to je agencija u kojoj se ne bi smjeli vršiti politički pritisci, a mi imamo dodjelu sredstava po babi i stričevima. Nekima se gleda kroz prste, neki mogu sve, drugi zarez krivo postave, op, 25% korekcije, 25% korekcije. Potpuno neujednačen kriterij i svi za to znamo i svi se pravimo da se to ne događa. To je realnost o kojoj želimo govoriti. A što se tiče gospođe Tramišak, bilo bi dobro da je ona ovdje, imala bi prilike, ne putem medija, nego ovdje saborskim zastupnicima reći tko joj to prijeti. Je li istina da joj prijeti posebni savjetnik predsjednika Vlade RH, je li to istina? Nek kaže. Gospodin Habijan. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Pa kolega Grbin ja bih voli dakle povrijeđen je čl. 238. ja bih volio da tim žarom kao što ste sada govorili govorite g. Grgiću primjerice koji je prvi obuhvaćen postupkom od strane europskog delegiranog javnog tužitelja i da tim žarom spominjete i te predmete kojih ima masu i kod vas. I ovo što je rekao kolega Borić ili ćemo razgovarati argumentirano, dakle doista o materiji ili ćemo nastaviti ovako. Na vama je. Gospodin Pavić povreda poslovnika. Hvala lijepa.

Ako je bilo neko to je prijavljeno policiji nek se istraži, ali nemojte lažno iznositi. Ova točka ne podrazumijeva da je Vlada ovdje, mogli ste skupiti potpise za interpelaciju pa bi bila, ovako nije, ali nemojte lažno iznositi stvari koje nisu točne.

Gospođa Ružica Vukovac stanka. Dakle, tražim stanku u ime kluba Za pravednu Hrvatsku u trajanju od 10 minuta kako bi još jednom ukazali na važnost ove teme. Dakle ono što naši građani čitaju svakodnevnu u medijima o aferama koje su zapravo i sami mediji uspjeli detektirati, to nije sve. Postoji još niz situacija, niz afera koje ćemo tek čuti, koje će mediji tek otkrivati. Jedna od njih je ta da zapravo pravila natječaja koja raspisuju naša ministarstva, a na koja se konkretno naši OPG-ovci ne uspijevaju javiti kreiraju djelatnici unutar samog Ministarstva poljoprivrede, dakle upravo naši OPG-ovci, nositelji OPG-ova ne mogu doći do sredstva iz EU jer ih ministarstvo smatra ili prestarima ili premalima ili prevelikima i zapravo ih time ministarstvo eliminira. Paralelno, gledamo situacije u kojima se pogoduje milijunskim iznosima pojedincima. Naravno, ispada da su pojedinci ih vladajuće opcije. Nije tu tako čudno. Naravno tu se radi o korupciji. Druga stvar za koju javnost ne zna je činjenica da Hrvatska iz našeg proračuna, dakle od novca poreznih obveznika još uvijek plaća naknade štete još za prve projekte koje smo kroz program Ruralnog razvoja kada je tek počela provedba isplaćivali pojedinim tvrtkama, dakle vode se procesi na sudovima, te procese redovito naše ministarstvo gubi, a milijunske štete isplaćujemo novcem poreznih obveznika. Na to smo ukazivali, na to ukazujemo danas, međutim očito to nema tko čuti.

Gospodin Pavić, Marko Pavić također stanka, obrazloženje stanke. Tražim stanku u ime Kluba HDZ-a kako bi se još dodatno konzultirali, a i kako bi građanima objasnili i vrijednost EU fondova u razvoju Hrvatske, ulogu vlade u dovlačenju tih sredstava, ali isto tako objasnili sustav kontrole upravljanja cijelog sustava. Postoje 4 razine kontrole u samoj Hrvatskoj, dakle pojedina institucija PT2, nakon toga upravljačko tijelo koja su 3 ministarstva, nakon toga nacionalni fond koji čisto Ministarstvo financija i Agencija ARPA. Sva ta izvješća pokazuju da nije bilo bilo kakve sustavne greške, godišnje izvješće APRA-e, godišnje izvješće OLAF-a koje pokazuje da smo među boljima, 2020. samo 3 prijave, u ljestvici smo među zadnjima. Nakon toga ide revizija Europske komisije i nakon toga dolazi Europski revizorski sud, njihovo godišnje izvješće za 2020. nije pronađena niti jedna greška. Imamo situaciju od prije koji mjesec u Stuttgartu, isto EU fondovi, 2 milijarde eura koji je narastao na 8 milijardi eura za podzemnu željeznicu, ali zaključci ovih izvještaja kažu da smo stekli razumno jamstvo u pogledu ispravnog funkcioniranja sustava upravljanja i kontrole OPKK. Kada govorimo o visini sredstava upravo je to zasluga vlade Andreja Plenkovića.

Zahvaljujem. Gospodin Pavić povrijedio je čl. 238., iznosi neistine i time omalovažava saborske zastupnike. Napomenuo je da je godišnji izvještaj OLAF-a besprijekoran i dobar, međutim 2020.g. godišnji izvještaj OLAF-a navodi probleme manipulacije s javnim nabavama prilikom korištenja europskih sredstava u slučaju izgradnje vinarije, te isti taj OLAF preporučuje Europskoj komisiji da se spornih 1,3 milijuna eura vrati, a o svemu je obavijestio i DORH.

Gospodin Pavić, inzistirate, dao sam opomenu … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] al dao sam opomenu, izvolite.

Ovaj saziv sabora je izglasao, nismo trebali da imamo europskog tužitelja, 5 zemalja ga nema, mogli smo i mi biti među tome.

Tražim stanku u ime Kluba HSS-a i RF-a u trajanju od 10 minuta da raspravimo o ovoj važnoj temi i da se nadovežem i na ovo što je ovdje rečeno da uistinu možemo reći da su i druge zemlje u Europi upoznate s problemom korupcije. Usporedba naše zemlje s drugim zemljama došlo bi možda i dovela bi nas i do nekih zaključaka koji zapravo cijelu priču kompliciraju. Znači moje je stajalište i stajalište RF-a je da se uopće konvergencija je upitno da li se može desiti koristeći EU fondove s obzirom i na njihovu namjenu i na količinu sredstava koji su nam uopće dostupni. To je isto jedna iluzija koja je u javnom prostoru uistinu često prisutna, pa se čini da samo evo moramo riješiti stvar korupcije, pa će stvari biti jednostavnije, ali uistinu moramo reći i da je u ovoj situaciji koju ćemo mi sada raspravljati sa ministricom Tramišak koja optužuje na neki način ministricu bivšu Žalac i zapravo svjedočimo jednoj unutarstranačkoj borbi o pitanju ko je bio korumpiraniji, jedna ili druga, doći ćemo do toga da ćemo vidjeti da uistinu ono što se nekad proglašava razvojem putem domaćih softverskih često firmi predstavlja zapravo jednu brutalnu klijantelističku priču koju ću pokušati razvit u svojoj pojedinačnoj raspravi u ime kluba gdje imate znači Omega softver firmu u kojoj je bio suvlasnik inače i Miroslav Škoro koja uistinu kao i niz naših firmi predstavlja jedan socijalizam za bogate, a uistinu kapitalizam za siromašne, znači za firme ne postoji slobodno tržište, to su sve firme koje rade s državom i koje dobivaju najveću količinu sredstava upravo poslujući sa državom, a istovremeno propagiraju slobodno tržište, slobodno tržišnu utakmicu, europske fondove, konvergenciju itd.

Gospodine Grbinu, politička odgovornost temelj je stabilnog demokratskog poretka. U tome biste se mogli ugledati u simbol Europske socijaldemokracije Willya Brandta ukoliko se vi smatrate socijaldemokratom jer s kojim pravom vi osobno i vaša partija možete istraživati HDZ u korupciji, pa vi jeste stariji brat HDZ-a u korupciji, od Gorana Štroka do Damira Vrhovnika. Vi ste pak osobno suodgovorni za 700 milijuna kuna koje su hrvatski porezni obveznici izgubili u Uljaniku jer ste se osobno zalagali kod premijera Plenkovića da se dubiozno menadžmentu Uljanika da državno jamstvo kad je bilo jasno da je Uljanik već bio propao. Kad tomu dodamo štetni ugovor o koncesiji za Zagrebačku zračnu luku koju je potpisao vaš Hajdaš Dončić ili štetni najam za Ministarstvo okoliša koji je potpisao bivši ministra Zmajlović onda se doista postavlja pitanje, kako vam nije pred hrvatskom javnošću neugodno pričati o korupciji kada vi sami jeste korupcija?

Izvolite. Jel smijem odgovoriti na repliku? Gospodine predsjedavajući ovo je previše ozbiljna rasprava da biste se vi sad ovdje šalili i nabacivali štoseve [[Upadica Radin: Dobro, dobro.]] i sve na račun hrvatske javnosti [[Upadica Radin: Dobro, dobro.]] Nije dobro, ovo je najviše zakonodavno tijelo i vi se ovdje zafrkavate, a radi se o hrvatskim građanima i našem novcu. Poštovana gospođo Vidović Krišto, ako sam doista toliki kriminalac kakvim me prikazujete, ako sam doista umiješan u tolika kaznena djela koliko tvrdite onda je osnivanje istražnog povjerenstva koje se onda može baviti i mnome, pravi put. Podržite ga, glasajte za osnivanje ovog istražnog povjerenstva pa ako sam kršio zakon, ako sam doista tolika lopina hajdemo to utvrditi. I ne, nije me sram, dapače, moja je zadaća, moj posao, moj odgovornost stajati ovdje pred građankama i građanima ove zemlje i tražiti kada vidim da stvari idu krivo da se to ispita, da se to istraži, da se to utvrdi, prije svega promijeni, a onda i oni koji su odgovorni za takvo stanje kazne [[Upadica Radin: Hvala, hvala vrijeme.]] Ako želite da to napravimo podržite osnivanje ovog istražnog povjerenstva, ako ne jasno je jedno govorite, a drugo radite. svi ćemo zajedno čekati i onda ćemo dati gospođi Krišto da daje povredu poslovnika. Stavili ste? Dobro, izvolite. Čl. 237. gospodine predsjedavajući vezano uz vaše vođenje sjednice i čl. 238. vezano uz gospodina Grbina. Vi možete izbjegavati odgovor, vi možete i dalje se pokrivati ušima vezano uz ove konkretne stvari o kojima ovdje govorim, kad-tad ćete morati odgovarati za 700 milijuna kuna za koje ste i vi suodgovorni da su hrvatski porezni obveznici izgubili taj novac jer kad-tad će doći vrijeme da ćemo urediti ovu državu pa će svi biti pozvani da polože računa. Do tada, bogu hvala ljudi vam više ne vjeruju niti u vaše zamjene teza niti u vaše manipulacije. Zahvaljujem. Moram se kratko referirati na ovo, mislim gospođo Vidović Krišto da vam je mjesto na onoj strani govornice. Dok smo mi izdavali jamstva za Uljanik brodovi su se gradili, ali da prijeđem na ono bitno. Nova afera je isplivala prije neki dan u medijima Vrijeme samo da mi sad vratite. Vezano za najnoviju aferu petrinjski poduzetnici, vidjeli smo da kako komentirate činjenicu da ministrica Tramišak nastavlja dobro utabanim stazama ministrice Gabrijele Žalac, da je poništila neki dan natječaj za petrinjske poduzetnike jer je eto nakon pet mjeseci ustanovila da je natječaj koji je raspisala njena uprava za potpomognuta područja na čelu koje je bila Katica Mišković suokrivljena možemo reći ili su osumnjičena u aferi Horvat poništila ga jer eto kaže nakon pet mjeseci je Tramišak shvatila da je i ovaj natječaj za petrinjske poduzetnike bio raspisan po modelu najbrži prst i da je od 124 prijave 16 poduzetnika dobilo svoja sredstva. Dakle, ovaj natječaj ima dva aspekta o kojima treba govoriti. Jedan je skandalozna činjenica da se čekalo pet mjeseci, da su ljudi poduzeli određene radnje, da su ljudi krenuli u realizaciju svojih poslovnih poduhvata i neće ih moći realizirati. A kakve to posljedice ima na Petrinju, kraj koji je pogođen potresom ne treba posebno obrazlagati. Međutim, drugo pitanje koje to otvara je pitanje modela najbrži prst. U modelu najbrži prst sredstva ne dobijaju najbolji nego oni koji su imali sreće da njihova prijava ode prva i onda ti nema veze ako ispunjavaš osnovne kriterije je li tvoj projekt bolji, lošiji, svrhovit ili bilo kakav, ne, samo brzina. A učinak na društvo, za to nikog nije briga. I zašto se to radi tako?

Ne tako davno mogli smo imati prilike vidjeti tvrdnje premijera Plenkovića kako je ovo njegov novi HDZ koji nema veze za Sanaderovim HDZ-ovim i evo možete vidjeti u medijima našla sam jedan naslov, citiram ga „Sanader je krao za sebe, a Plenković dopušta drugima da kradu da bi lakše vladao“ I sad u ovom istražnom povjerenstvu se traži između ostalog da se odgovori na pitanje u kojem je opsegu predsjednik Plenković znao dakle premijer Plenković znao za kriminalne radnje svojih stranačkih kolega te koja je njegova odgovornost. Kako vi komentirate činjenicu da se ministrica u aktualnoj vladi Tramišak prvo obraća medijima, a ne svom nadređenom dakle premijeru Plenkoviću? Dakle, stvar je vrlo jednostavna, ako je znao onda je suodgovoran, a ako nije znao onda je pitanje što on uopće radi, je li ga uopće briga za važan sustav na kojem navodno po njegovim riječima počiva budući razvoj RH. A kada me pitate za slučaj gospođe Tramišak, nevjerojatno je da se prvo o počinjenju kaznenog djela, eventualnom počinjenju kaznenog djela govori u medijima, a onda o tome obavještava policija. I nemojte se ljutiti, ali to što se dogodilo opako smrti neobična je i otvara brojna pitanja.

Poštovani kolega Grbin, vi ste sami sebe poslali danas na popravni ispit i to zato što prošli put kad ste nakon rasprave o vašem prošlom prijedlogu za osnivanje istražnog povjerenstva očito niste iz te rasprave ništa naučili, a niste ni shvatili ono što piše u Zakonu o istražnim povjerenstvima. Kao i tada i ovaj put ste prijedlog postavili i pitanje i područje preširoko, a Članak 3. Zakona o istražnim povjerenstvima kaže vam da se pitanje može postaviti za, u stvari da se istražno povjerenstvo može osnovati za svako pojedino pitanje koje se istražuje. A vi ste područje postavili tako da se odnosi na cijeli sustav upravljanja i korištenja sredstvima iz Europskog fonda, a pitanja ima jedno 11 koja ste nabrojili i koja su sva općenita i opće ne vidim na koji način bi to istražno povjerenstvo funkcioniralo [[Upadica: Hvala lijepa.]] Ovo kako ste postavili je [[Upadica: Vrijeme, vrijeme.]] je u stvari tema za jednu tematsku [[Upadica: Gospođo Jelkovac, vrijeme.]] sjednicu na matičnom radom tijelu. Jedna tematska sjednica na matičnom tijelu traje u najboljem slučaju 5-6 sati. I sad vi meni kažete da se u 5-6 može raspraviti nešto što je preširoko za rad istražnog povjerenstva koje bi radilo 6 mjeseci. Pa jesam li ja taj koji upada u logičku zamku koja se naziva notorna glupost ili ste to vi koji iskačete sa ovakvom tvrdnjom. Ali reći ću vam potpuno isto što sam vam rekao i zadnji put. Ako smatrate da je jedina greška u prijedlogu za osnivanje istražnog povjerenstva to što je preširoko postavljeno područje i cilj istraživanja, tu grešku možete riješiti za 10 do 15 minuta tako što ćete otići u svoj ured, napisati amandman kojim ćete predložiti kako će se ova odluka korigirati, a mi ćemo taj amandman razmotriti i ako je ostvariv prihvatiti. Napravite to i pokažite da li radite ili samo pričate.

Dakle, ovo je nepopravljivo, vi to jako dobro znate. Ovakav postavljen prijedlog se ne može popraviti amandmanima. A vi odlučite da li će vam kao pravniku biti politikantstvo ispred načela zakonitosti. Hvala lijepa, ovaj naravno opomena bila je replika, a osim toga gospodin Grbin je postavio dvije hipoteze o tome tko je glup jel da, tako da ja ne mogu reći da je vrijeđao bilo koga jel da, jer je postavio hipoteze da može bit glup netko s ove strane ili netko s ove strane jel da. Gospođa Ružica Vukovac replika. Zahvaljujem. Poštovani kolega Grbin, dakle hrvatska javnost odnosno hrvatski građani mogli su ovih dana čitati u medijima kako je nakon uhićenja ministra Horvata, USKOK bio i u prostorijama Ministarstva poljoprivrede odnosno pripadajuće Agencije za plaćanja u poljoprivredi i preuzeo dokumentaciju za tzv. odnosno kolokvijalno nazvanu vinsku omotnicu koju je svojedobno pripremao sam ministar Tolušić. On se prijavio na natječaj i ostvario višemilijunske iznose upravo iz te omotnice. Paralelno slušamo naše OPG-ovce dakle koji kažu da ne mogu doći do europskih sredstava, a sada im se još i prijeti da će ostati bez 30 milijuna eura koje bi trebali dobiti kroz izravna plaćanja, a sve zbog toga što se nekome pogodovalo što su se činile određene koruptivne radnje u kojima ti mali OPG-ovi uopće nisu sudjelovali. Djelovanje ministra Tolušića opisao bih na slijedeći način. Sam pripremao, sam dobio. Logično je onda da nakon toga nadležna tijela za istraživanje kaznenih djela dođu, izuzmu dokumentaciju i istraže.

Poštovani gospodine Grbin, pa kada postoji bilo kakva sumnja na sustavnu korupciju u sustavu postoji sankcije iz Bruxellesa, a to su zaustavljanje plaćanja, blokada odnosno suspenzija fondova koje recimo imaju Mađarska, imaju Češka. Hrvatska nema ništa od toga. Mi dosada smo u plusu 55 milijardi kuna. Kada govorimo o Nacionalni program oporavka dobili su nam, dali su nam 838 miliona eura predujma i sada smo dobili 700 milijuna eura povrata preko zahtjeva za nadoknadu sredstava jer smo 5 po uspješnosti u Europi u NPO-u. Dakle, da postoji bilo kakva sumnja na sustavnu korupciju Bruxelles bi reagirao. A to da premijer Plenković nije uspješan, da je to sljedovanje, dovoljno govori Zoran Milanović je izgubio milijardu eura jer nije reagirao [[Upadica: Hvala.]] na u Bruxellesu [[Upadica: Vrijeme.]] na regulativu. Odgovor. Ovaj tjedan smo čitali o zaustavljanju plaćanja u poljoprivredi teškom 30 milijuna eura. To se baš ne poklapa sa ovime što tvrdite. Kad slušam ono što ste tvrdili ranije kažete sve je idealno, a šta onda rade tijela kaznenog progona u ministarstvima, agencijama itd., što su oni duhovi, da li mi samo zamišljamo da ih vidimo ili oni stvarno postoje, nešto rade i pišu optužnice. Slučaj Žalac je najbolji demantij svega onoga što ste vi rekli. I nemojte misliti da sam sretan zbog toga što se događa. Nisam jer će posljedice za to osjetiti svi građani ove zemlje, svi. I ne samo političke nego i financijske, a to nije dobro ni za koga.

Poštovani kolega Grbin ne kaže se zabadave u narodu da riba smrdi od glave. Podsjećam, kaže ministrica Tramišak da su prijetnje oko angažmana privatne tvrtke i utjecaja te tvrtke na dodjelu sredstava europskih fondova iz rujna odnosno kolovoza prošle godine, a ona je tek sad to, te prijetnje prijavila policiji. Svom šefu nije ni do danas ništa rekla. Je li to zbog toga što on sve to zapravo zna? Ako on to zna, onda nema ministrica Tramišak potrebu njemu to posebno prijavljivati ili on to zna jer je on taj koji je ministricu uputio da dodijeli posao FINI, a FINA da angažira drugu tvrtku odnosno da naprosto na taj način promijeni klan. I to je činjenica. A ponovit ću ono što sam prethodno govorio. Jako mi je neobično da ako u okviru obnašanja svojeg posla i ne bilo kojeg, odgovorne javne dužnosti mjesta ministra dobijaš prijetnje, da o tome ne obavijestiš policiju ili sebi direktno nadređenog jer time ne čuvaš samo sebe već i dignitet posla kojeg radiš. Ako si pod takvim pritiskom upitno je koliko uopće možeš normalno funkcionirati, a onda se ide u medije, onda se stvara cirkus, onda se danas govori jedno, sutra drugo. Bila je dobra prilika da se danas dođe u Hrvatski sabor i da se javnosti otvoreno, a ne u kontroliranim uvjetima kaže što je bilo, ali ta prilika nije iskorištena. Zašto? Hvala lijepo. Kolega Grbin, evo dok mi raspravljamo o ovom istražnom povjerenstvu u Puli se raspala koalicija SDP-a i Možemo.

Naveli ste ovdje da ćete istražiti sustav raspolaganja fondovima i sugerirate da je sustav počeo 2016. godine. Što su radili vaši bivši kolege, kolega Grčić i svi ostali ministri sa tim sustavom? Ili priznajete da ga nije bilo, da je bio neučinkovit ili ste zaboravili na afere koje su bile vani, vani sve, čak i pod istragom DORH-a i USKOK-a koje traju već i 5 i 6 godina, ali nema rezultata. Sjetimo se samo bivšeg ministra poljoprivrede i one situacije kad nam nisu htjeli isplatiti poticaje dok se ne utvrdi kako je proveden natječaj i koje su to tvrtke kćeri dobivale sredstva. I sad kažete evo samo nekoliko sustava ovaj primjera svježih [[Upadica: Vrijeme, hvala.]] i sve drugo nije važno. Poštovani kolega Boriću, istražno povjerenstvo ako se osnuje ima zastupnike koji dolaze iz reda većine i zastupnike koji dolaze iz reda opozicije. Oni koji su iz većine imaju veći broj ljudi u istražnom povjerenstvu i oni odlučuju o svakom pitanju koje će se staviti na stol na dnevni red na raspravu tog istražnog povjerenstva. Osnujmo istražno povjerenstvo i ako postoji sumnja, ako postoji sumnja da je bilo problema i prije i bočno i lijevo i desno i u centru bilo gdje, nebitno, iznesite ih pred povjerenstvo idemo ih istražiti. Idemo otkriti da li sustav funkcionira ili ne.

Hvala. Obrazložiti ste to metodološki s cijevima. Obrazložili ste dobro zašto je to važno i za državu koja je na indeksu koruptivnosti na 63 mjestu tik do Crne Gore koja je 64. Dakle, vaš brojnik je bio afera Softver Žalac, čerupanje Projekta Slavonija, Baranja i Srijem Franjo Lucić, Ivan Mogušar, Branko Pilaš, Josip Alardović, Marijan Alardović, Marija Šarić, Branko Pilaš, Tolušić, Culej, Đakić, Kirin, Galić, pobogu Slavko Rajnović, Zlatko Zovko, Marko Pipunić, Mirko Erlečić, [[Upadica: Hvala, nemamo, nemamo vremena.]] a znate šta fali, nazivnik, nazivnik, nisam čuo dobro nazivnik. Evo zahvaljujem poštovanom gospodinu potpredsjedniku što je u stvari i umjesto mene krenuo odgovarati na repliku jer ono što je uvažani gospodin potpredsjednik rekao je u stvari točno. Nemamo vremena da pobrojimo sve te afere kojima je zajednički nazivnik HDZ. Vidite kako se mi iz Pule slažemo. Gospodin Grčić, gospodin Grčić ima repliku. Vidim da kolega Borić, a vjerojatno ni vi kolega Grbin ne znate tko je bio šef SAFU-a prije ovih odličnika koji se ovdje spominju. Jedna vrlo stručna osoba, HDZ-u izuzetno prihvatljiva, a ipak je smijenjena. A što da ja mislim zašto je smijenjena ta osoba? Da li zato što je bila neovisna, a ja to tvrdim iz mog iskustava, da je bila apsolutno neovisna i nepotkupljiva. Ostala je u vladi HDZ-a, a smijenjena je s mjesta šefa SAFU-a. Zašto?

Neke stvari ste rekli točno, rekli ste stručna osoba, rekli ste neovisna osoba, rekli ste nepotkupljiva osoba, ali vam ono da bi HDZ-u bila prihvatljiva nekako ne drži vodu. Žao mi je ali to ne ide skupa. Gospodin Šašlin. Poštovani potpredsjedniče, poštovani gospodine Grbin, stalno pokušavate i stalno relativizirate činjenicu da je upravo ova vlada gospodina Andreja Plenkovića osigurala i omogućila korištenje gotovo 20 milijardi eura RH. Stalno govorite da je to posljedica slabijeg razvitka, manjeg BDP-a itd., a pri tome namjerno zanemarujete činjenicu da je RH zadnja ušla u EU da je imala najlošiju startnu poziciju, da je prošla Domovinski rad. I isto tako ću vas podsjetiti da je upravo vaša vlada sa gospodinom Grčićem u tom ministarstvu podjelom na dvije statističke regije i svrstavanje Slavonije zajedno sa Zagrebom u statističku regiju upravo onemogućila odnosno ukrala Slavoniji stotine milijuna eura. To vam Slavonija nikad neće zaboraviti, zapamtite to. Dakle, prvo nije Vlada RH omogućila sredstva nego je EU. Drugo, sami ste rekli, sami ste rekli koji su kriteriji kojima se EU vodila i razloge od kasnog ulaska do niske razvijenosti. Pogledajte tablice, usporedite podatke sa brojem, sa iznosom po glavi stanovnika i bit će vam jasno. Razvijene zemlje su dobile manje, nerazvijene zemlje više ovisno o stupnju svoje nerazvijenosti. Kada je Hrvatska podijeljena u dvije statističke regije razlog za to je bio jasan. Tako da se osigura da svi dijelovi RH mogu konkurirati za fondove EU, nitko nije bio oštećen, ali je put određenim sredinama bio otvoren upravo takvom podjelom i kod svake podjele [[Upadica: Hvala lijepa.]] i kod svake podjele ćemo naći [[Upadica: Hvala, hvala.]] unutar statističke regije one koji su više i one koje su manje razvijenije pa tako i ove koju ste vi

Znači uvaženi potpredsjedniče, kolega Šašlin teška je riječ da smo mi nešto ukrali nekome. Mi smo nekome nešto dali kad smo bili vlada i davali i nikad nije bilo političkog ključa. To mnogi vaši načelnici, gradonačelnici mogu potvrditi i kolega Borić i mnogi drugi. Dakle, nikada nije politički ključ bio u upotrebi u tom vremenu. A što se tiče ove dvije regije čuli ste. Dakle, to je bilo vrijeme u kojemu nije bilo moguće drugačije.

Kolega Grbin rekli ste u svom uvodnom izlaganju kako je Ured europskog javnog tužitelja spasio obraz našeg DORH-a. Ja se s vama apsolutno ne slažem, ja mislim da je Ured europskog javnog tužitelja zapravo srušio bilo kakvu iluziju o vjerodostojnosti našeg DORH-a. A isto tako želim vam postaviti pitanje znate li vi možda koliko je postupaka DORH pokrenuo na temelju nepravilnosti koje su proizašle iz postupaka javnih nabava gdje su javni naručitelji izgubili milijune kuna naših poreznih obveznika? I evo ako ne znate vi molio bi nekoga iz redova vladajućih da nam odgovore na ovo pitanje kada već nema nikoga iz ministarstva, iz vlade na ovako bitnom pitanju. To bi bilo jedno od pitanja koje bi se recimo moglo postaviti i raspraviti ukoliko se istražno povjerenstvo osnuje. I to bi bilo vrlo legitimno pitanje da na njega se da odgovor i da se utvrdi koliko Hrvatska gubi iz fondova EU zbog korupcije, koliko se sporije, koliko se slabije, koliko se lošije razvijamo zbog toga. A što se tiče ovog prvog, da da nije bilo Ureda europskog javnog tužitelja, ovo bi ispala teška, teška sramota i blamaža. A ono čemu smo svjedočili od strane DORH-a kada su praktički skakali iz dana u dan sami u sebi u usta oko toga tko je pokrenuo postupak, tko je predmet držao u ladici itd., je bio i razlog zbog kojeg smo tražili da se pokrene postupak razrješenja glavne državne odvjetnice [[Upadica: Hvala.]] Konkretan slučaj [[Upadica: Hvala lijepa vrijeme, vrijeme.]] konkretno postupanje. Poštovani gospodine Grbin, svako potencijalno nedjelo ili nedjelo ima svoje ime i prezime prije svega, a ne stranku. Međutim, u vašem ekspozeu nisam čula recimo ime gospodina Grčić, gospodina Grgića gradonačelnika Nove Gradiške, nisam čula gospodina, ime gospodina Jakovine itd., međutim isto tako nisam čula niti da ste istaknuli važnost mehanizma presumpcije nevinosti koji kaže da je svatko nevin dok mu sud ne odredi suprotno, a ne vi ili bilo tko drugi. Također naglasili ste da su citiram, problem fondovi. Fondovi su problem vama jer ste vi dok ste bili na vlasti konzumirali europske fondove svega 9% što je sramota.

300 kolegice, 300. Daj 5 karti, daj 5 karti pa da smo mirni. Poštovana kolegice vrlo jasno sam rekao, svatko, svatko tko je kršio zakon na bilo koji način se ogriješio na postupanje može biti predmet istraživanja ovog povjerenstva bez obzira na stranačku iskaznicu i stranačku pripadnost. Međutim, međutim hoćete li vi reći da lažem ili barem ne govorim istinu kada iznesem slijedeće tvrdnje. Protiv Gabrijele Žalac se vodi kazneni postupak bila je uhićena. Protiv Petrica se vodi kazneni postupak bio je uhićen. Protiv Horvata se vodi kazneni postupak bio je uhićen. Protiv Aladrovića se vodi kazneni postupak. Protiv Miloševića se vodi kazneni postupak.

Poštovani kolega Grbin vi ste pravnik i kolegica Benčić je pravnik i ja sam pravnik. Vi ste ovdje nastupili kao političar i meni je žao jer nešto što smo učili na Pravnom fakultetu bez obzira što ste političar trebali bi poštivati i dalje. Trebali bi poštivati bar Zakon o istražnom povjerenstvu koji ima svega 20-ak članaka kad ste već pripremali ovaj prijedlog.

Da biste to izbjegli upali ste u drugu zamku, a to je Članak 3. Koji vam vrlo jasno kaže ovih 11 pitanja koje ste ovdje naveli su toliko općenita i neodređena da isto tako ne mogu biti predmet ovog istražnog povjerenstva.

Idemo redom. Prvo i osnovno, niti vi, niti kolegica Benčić, niti ja nismo danas ovdje pravnici. Mi smo zastupnici u Hrvatskom saboru koji su dobili povjerenje građanki i građana ove zemlje da zastupaju njihove interese. To je naš posao, za to u ovom trenutku primamo plaću. I to trebamo raditi. Naše pravno znanje može biti dodatni benefit isto kao što primjerice ekonomsko znanje kolegi Grčiću predstavlja benefit u boljem obnašanju njegove zadaće odnosno javne dužnosti. Kaznenom odgovornošću se bave druga tijela. Ali nemojmo se zavaravati poštovani kolega, nemojmo se zavaravati. Bio je povod zašto smo shvatili da je ovo potrebno ispitati. Taj povod ima ime i prezime Gabrijela Žalac i Tomislav Petric. I samo jednu stvar. Je li ovo neodređeno, koliko je nadzora provedeno za malverzacije s fondovima EU u kojim institucijama [[Upadica: Hvala lijepo, vrijeme.]] te koji su rezultati istrage.

Jedan od zakona je ovaj Zakon o istražnom povjerenstvu o kojem danas raspravljamo na temelju kojeg tražite osnivanje ovog povjerenstva i vi sada govorite da ste vi ovdje saborski zastupnik, a niste pravnik. Ok, onda ga pročitajte jel ovime ako se ovo usvoji kršite upravo taj zakon i kršite propise, a prisegli ste ovom Hrvatskom saboru kao saborski zastupnik na kojeg se pozivate.

Opomena. Idemo dalje. Hvala lijepo. Poštovani kolega Grmoja u vašem iznošenju govorili ste kako sustav EU fondova nije dobar. Ja moram napomenuti da je sustav ustrojila SDP-ova vlada i tu se slažemo sigurno i nažalost taj sustav u to vrijeme uopće nije funkcionirao, natječaja nije bilo, a i ono što je bilo našlo se i pod lupom javnosti, a i malo dalje, recimo u sektoru poljoprivrede to je spomenula i kolegica Benčić i Vukovac. Nemojte generalizirat i govorit o sustavu da nije dobar jer na taj način podcjenjujete sve one koji u tom sustavu vrijedno rade. Rekli smo već svaka radnja, pogotovo ona koruptivna ima svoje ime i prezime i to treba iznositi. Pa kad već nabrajate dajte malo budite korektni pa recite malo šire. Spomenuli smo već tu neke ljude, neka imena, recite kako je tvrtka najveći donator Zorana Milanovića isto tako dobila sredstva iz Projekta Slavonija.

Ono što čitavo vrijeme govorim, ne možete mi replicirati ponovo, već mi, već ste replicirati, okrenite, e okrenite. Dakle ja govorim ono što je činjenica. A to je da sredstva koja se iz proračuna EU alociraju pojedinim državama članicama ne ovise o tobožnjoj sposobnosti predsjednika vlade već prije svega o činjenicama stupnja razvijenosti pojedine države članice. I ne može razvijena članica dobiti po glavi stanovnika više od nerazvijene jer se time, time ne ispunjava svrha tih fondova.

Lažem u tome zadnje sam rekla da je moj grad pretrpio velike štete, ovdje je bivši ministar regionalnog razvoja jako dobro zna i za intervencijski plan koji su trebali dobiti mali ratom razrušeni gradovi gdje grad Pakrac i grad Lipik nisu bili.

Napravite novi poslovnik kao što sam predložio prije pa ćemo se onda razgovarati na drugi način, ali to je tako. Gospodin Grčić izvolite. Zato što je pravnik. Neću reći laž, ali u najmanju ruku neistina, neistina, neistina. I sag gledajte činjenicu dakle mi smo sada u 3. mjesecu 2022.g., to vam je ko da smo u 3. mjesecu 2015. na početku financijske perspektive. U ovo vrijeme 2015. svi operativni programi su bili prihvaćeni od strane Europske komisije, a vi nemate niti jedan još niti se priča o tome [[Upadica Radin: Hvala lijepa, hvala.]] da će biti prihvaćen. Prema tome [[Upadica Radin: Hvala g. Grčić, vrijeme, vrijeme.]] imamo ozbiljan problem, o tome ja govorim, znači ozbiljan problem.

Kolega Grbin spominjemo dosta danas u današnjoj raspravi bivšu ministricu Žalac zbog koje je između ostalog i zbog takvih slučajeva iznimno bitno osnivati i ovako istražno povjerenstvo kako bi se takve stvari u buduće prevenirali. Međutim, nepravedno zapostavljamo ovu ministricu Tramišak pa mislim da je vrijeme da malo i s nje skinemo tu pozlatu iako vjerujem da će se o njoj još dosta čuti u nadolazećem razdoblju. Znači gospođa Tramišak prije nekoliko dana jednim potezom pera suludom administrativnom odlukom poništava natječaj za dodjelu sredstava iz fondova EU za poduzetnike s područja Petrinje i ne bi to bilo čudno ima još takvih natječaja koji su poništeni, međutim ovaj ne samo da je proveden nego su i donesene odluke o financiranju i bespovratnoj dodjeli sredstava.

Da, prošlo je gotovo pola godine od kada je taj natječaj bio raspisan odnosno od kad su se mogli ljudi prijaviti i onda se on poništava i onda se on poništava, od toga je prošlo više od tjedan dana danas, a mi ne znamo konkretne odgovore zašto se to dogodilo. A realnost je takva da su pojedinci koji su mislili da su uspjeli na tom natječaju već krenuli u realizaciju svojih poslovnih aktivnosti. Ljudi su zaposleni, oprema je nabavljena što će biti s time? Kakva se poruka šalje ljudima sa potresom oštećenih područja? Kolega Grbin na samom početku fino ste počeli da nećemo politizirati, da ćemo iznositi činjenice i da mi imamo problem sa korištenjem fondova EU, pa ako ćemo tako što se tiče fondova EU zahvaljujući njima imamo preko 20 milijardi kuna godišnje investicija, od 10,7 milijardi eura mi smo ugovorili preko 13,4 milijarde kuna. Moram jednu crticu eura, moram jednu crticu vezano za 2015.g., da li znate da je te godine bilo 1085 utvrđenih nepravilnosti i to kada smo imali oko 500 milijuna eura ugovorenih projekata. Vi ćete reći i svi ćemo mi reći da počinitelji nepravilnosti imaju svoje ime i prezime i da trebaju odgovarati pred tijelima. Ono što mi u RH kad su u pitanju europski fondovi sigurno imamo problem, imamo problem sa zastupnicima koji govore kao što ste vi maloprije da se radi o savršenoj krađi u većini dodijeljenih [[Upadica Radin: vrijeme hvala.]] i ugovorenih projekata. Ajmo staviti na vagu, stvari o kojima ja govorim u saboru i stvari koje napravi ministrica ili ravnatelj SAFU-a u obavljanju dužnosti provođenja dodjela ili nadzora sredstava iz fondova EU. Čija greška ima veće i teže posljedice? Uz svo dužno poštovanje greška onoga čije djelovanje poteklo Europski ured javnog tužitelja da mu pokuca na vrata, to je činjenica. A što se tiče 2015. i danas, kolega Grčić vam je tu odgovorio.

Danas smo članica EU gotovo 9.g., a tih programa nema.

Gospodin Bauk, izvolite. Ima dosta tih apsurdnih … [[Govornik se ne razumije]] Evo recimo ovako, kolege iz HDZ-a u svakoj replici naglašavaju kako je dok smo mi bili na vlasti taj sustav bio katastrofalan jel to mogu se i šta su napravili kad su došli na vlast, Jakšu Puljiza zamjenika od Branka Grčića postavili za posebnog savjetnika premijera, a Natašu Mikuš Žigman za ravnateljica SAFU-a postavili za državnu tajnicu u Ministarstvu regionalnog razvoja. Dosta logično, dakle neko ko je radio katastrofalno vi ste ga za kaznu postavili da to sad radi vama, jesam dobro shvatio? Ove koje ste vi naše, koji su bili u našoj vladi postavili barem vas nisu osramotili kao što su vas osramotili ovi vaši koje ste vi postavili i to je sve što bih rekao o ovoj temi. Izvolite, gotovi ste sa vašim dijelom, sa vašim dijelom replika. Gđa. Benčić dođite, samo trenutak, samo trenutak. Izvolite, izvolite. Kolegice Benčić, pitanje očito moramo kao pravnik pravniku jer se to od nas u ovom trenutku traži. Moje pitanje vama je da li je prijedlog odnosno ono što bi istražno povjerenstvo trebalo ispitati koji glasi, u kojem opsegu je predsjednik vlade Andrej Plenković znao za kriminalne radnje svojih stranačkih kolega, te koja je njegova odgovornost, barem prema onome što smo učili na faksu određeno ili barem odredivo pitanje? Nema potrebe da ga svrstavamo u odredivo, ali jasno je da će zastupnici HDZ-a pred javnošću morati tvrditi da se ponovno radi o istrazi koja bi bila preširoka, jednom vam je bila preuska, znači ili vam je preširoko ili vam je preusko, tijesno ili, ili vam ono spada, spadaju hlače sa, sa trbuha uvijek, nikad vam ne paše, a ne paše vam jer vam ne paše sukus. Vama parlamentarna istraga ne odgovara ne zbog nas, fućka se vama za vas. Vama ona ne odgovara iz jednostavnog razloga što je ona javna, što premijer mora pred javnošću odgovarati na ta pitanja, što građani to mogu pratiti u realnom vremenu, što bi tamo došli svjedočiti i govoriti, kome ću ja odgovarat ću ja birat g. Bačiću, a vi si, a vi si birajte među svojima, okej.

Dobro i preusko i preširoko ćemo sad preskočit. Ono što mene zanima, znači vezano uz strukturalnu uvjetovanost tih EU fondova i uopće mogućnost dosezanja konvergencije. Znači obično se naše domaće tvrtke jel optužuje kao koruptivne i jesu često, ali ovdje imamo znači natječaj za velike infrastrukturne željezničke projekte na dionici Križevci-Koprivnica-državna granica, posao izvođenja dobila je turska tvrtka Cengriz koja je inače se spominje i u slučaju Pandora Papersa i izvlačenja profita putem offshore kompanija, izbjegavanja plaćanja poreza. Na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac posao je dobio Strabag koji je bio kažnjen u Austriji sa 45 milijuna eura zbog udruživanja u kartel i namještanja hrpe namještaja itd. Znači gledajući strane kompanije i naše kompanije one strane su u privilegiranoj poziciji i općenito znači s obzirom da ćemo se sve više svodit na EU fondove koji ne pridonose našoj konvergenciji na koji način to komentirat. Pa evo konkretno reći ću upravo za građevinski sektor da je građevinski sektor u zadnjih 8 do 10.g. sustavno uništavan u Hrvatskoj. Tu možemo i ja sam već govorila o slučaju Hidroelektre niskogradnje, ogromne tvrtke koja je uništana, a upravo između ostalog na načine da se pogodovalo drugim tvrtkama ili što je još važnije da su se favorizirale one tvrtke koje su zbog nekim međunarodnih igrača imale određenu prednost. Tu je prvo Strabag koji je imao strategiju postati glavni regionalni igrač i postao je glavni regionalni igrač, a u Hrvatskoj im je to omogućila vladavina HDZ-a, a o njihovom sudjelovanju u aferama koje su kasnije plaćali dužnosnici HDZ-a za njih znamo, od tunela, cesta, nadalje. Hvala lijepo. Poštovana kolegice, kao što znate iz EU fondova je od 2014. do 2020. do sada ugovoreno preko 8 odnosno preko 8 milijardi eura. Kada pogledamo da je ukupno isplaćeno preko 7 i 200 onda i kad pogledamo da je u samoj strukturi praćenja i kontrole ARPA kao agencija od 2014. do 2020. radila kontrole i evo zadnja je sada u 6 mjesecu 2021. na uzorku na OPKK-u od oko 9 milijardi kuna pronašla je pogreške od svega 0,065% ili 112.500 kuna. Dakle, kada pogledamo omjere koji se gledaju taj stupanj pogreške je daleko manji od onog koji tolerira Europski revizorski sud. Perić, ja ću vam odgovoriti ovako, prvo da ispravim neke stvari. Do sada je ukupno isplaćeno 44% alokacije, 44% alokacije i to prema izvještaju između ostalog državne revizije, ali i izvješćima koje imate, službena izvješća. Nešto manje od toga, nešto manje od toga, neki dan smo to slušali ovdje, sad je možda nešto veći postotak jer je, imali ste još jednu financijsku godinu. Druga stvar je koliko je troškova odobreno, finalno odobreno jel, a, ali reći ću i podcrtat ću još jednu stvar. Dakle, EPO je pokrenuo velik, dakle ured europskog tužitelja, velik broj slučajeva vezanih upravo uz europska sredstva, istraga, dakle pokrenuo je istrage [[Upadica: Hvala lijepa]] Jedna od tih je završila time da vam je ravnatelj SAFU-a uhićen [[Upadica: Hvala, hvala, hvala, hvala, gđa. Perić]] pa kako možemo statistikama se boriti protiv činjenica da vam je ravnatelj SAFU-a

Poštovana kolegice, govorili ste o esencijalnoj zapravo povezanosti sa europskim sredstvima umjesto supsidijarnoj. Sada se nalazimo u situaciji gdje postoji izvjesna bojaznost da će hrvatski poljoprivrednici u idućem razdoblju ostati bez 30 milijuna eura ili oko 230 milijuna kuna od ukupno 300 milijuna eura koliko iznosi zapravo ukupna europska omotnica. Ukoliko do te korekcije stvarno i dođe troškove će snositi očito Ministarstvo financija odnosno znači porezni obveznici će platiti sav taj nerad odnosno nepravilne isplate. Niz obiteljski povezanih pojedinaca sa utjecajnim obiteljima lokalnih HDZ-ovaca je ostvarilo potporu mladim poljoprivrednicima uzimajući zapravo budućnost onim mladim obiteljima za koje nije bilo dostatno sredstava.

Zahvaljujem se. Dakle poruka je jasna, ako se ne podrži ovo povjerenstvo ono što HDZ poručuje je da ne želi da se sazna koje su malverzacije bile i da ne želi parlamentarnu kontrolu dakle profuturo oko trošenja sredstava iz EU fondova. Već u uvodnom dijelu sam naglasila da je zapravo najveći, zapravo najveći dio sumnjivo potrošenih sredstava upravo u poljoprivredi, dakle razgovarala sam sa velikim brojem hrvatskih malih OPG-ovaca, onih koji nikad nisu dobili državnu zemlju, oni koji imaju mali broj hektara, ali na tim hektrima proizvode i to visoko konkurentne proizvode koji ne mogu dobiti poticaj i nikad nisu dobili poticaj, koji nikako da upadnu u tu shemu, koji istovremeno vide svoje susjede koji na državnoj zemlji ubiru poticaje, a nisu proizveli ništa ili da ne govorim o tome da uzimaju zemlju drugim ljudima ne samo državi.

Jednom se navodi preveliko oslanjanje na vanjsku pomoć odnosno konzultante uz minimalno razvijanje internih kapaciteta, pa se navodi da primjerice konzultanti odmah u početku projekta zaprime 60% iznosa ako nisu imali troškove, onda ne zna se cijena pojedinih njihovih aktivnosti itd., pa onda kasnije kada gledamo nepravilnosti recimo otkrijemo da u 3 projekta u 2 projekta se angažira isti konzultant itd., znači očito postoji cijeli jedan konzultantski biznis koji parazitira na tome da pomaže ili mu se dodjeljuju različiti projekti koji su povezani uz povlačenje sredstava iz EU. Kao netko tko je bio i sam dio jedne konzultantske firme koja je upravo privlačila sredstva EU možete li reći na koji način sve konzultanti mogu zlouporabiti nepoznavanje načina kako privući sredstava iz EU različitih tvrtki i pojedinaca koji trebaju njihovu pomoć? Dakle prvo treba reći da je potpuno neshvatljiva bila politika svih ovih godina i to politika dakle ministarstava koji su redovito u natječajima za tzv. tehničku pomoć, to je dakle na razini pomoći na razini državnih tijela i tijela zaduženih za provedbu, umjesto hrvatskog konzultantskog sektora jačala vanjski, strani konzultantski sektor i to na način takav da su propisivali uvjete natječaja da tvrtke moraju imati 10 do 15.g. iskustva u provedbi EU fondova, što naravno hrvatske tvrtke nemaju, pa je tako velik dio sredstava koji su dolazili iz EU otišao natrag u EU. Da se razumijemo da prvo to podcrtamo. Drugo, ono što je zapravo problematično je da je kompliciranje procedura pogodovalo tome da ljudi koji se prijavljuju primjerice za natječaje za ruralni razvoj moraju tražiti konzultantske usluge zato što je procedura im iskomplicirana na način da ne mogu to sami napisat, a trebalo bi napraviti na način da to svako može sam pripremit i tu je zapravo najveće uzimanje love od strane konzultanata. Kao što je zakon minimum morala tako su pravilnici, procedure, poslovnik minimum pristojnosti i u pravu su kolege iz HDZ formalno ništa nije obvezivalo tu predstavnika ministarstva da bude nazočan, ali ga je obvezivao moral i pristojnost koji u ovakvoj situaciji očito ne nedostaje i nemojte nam otkrivati toplu vodu. Ne znamo više što očekivati dalje od ministara. Neki su zadnjih u nekoliko samo tjedana završili izravno u zatvoru poput Horvata. Nekima je skinut imunitet kao Aladroviću. Za neke se javno govori da su super ljudi za koje ne trebaju vrijediti zakoni RH kao što Pupovac govori za Miloševića. Neki spominju medijima azil u Bruxellesu kao ministrica Tramišak. Možda se predomislila pa zatražila azil. To je neki šlag na kraju, ali ne znam što još možemo očekivati sutra ili za tjedan od nekog drugog.

Činjenica je da je ovaj zadnji slučaj sa ministricom koja izlazi u javnost sa tvrdnjom da joj se prijetilo jer nije dodijelila natječaj jednoj firmi nego je dodijelila FINI prije nego je to iskomunicirala sa svojim kolegama iz vlade, sa svojim predsjednikom vlade, pa i predsjednikom stranke pokazuje da je ono što mi tvrdimo cijelo vrijeme ova vlada propala, da ministri nemaju osnovno povjerenje u svog premijera te da je evidentno da ono oko čega je donekle postojala sloga, a to unutar HDZ, a to je kome će se kada dodijeliti sredstva širenjem klijentelističke mreže došlo do usitnjavanja interesa pa sada ti interesi se bore jedni protiv drugih na način da će biti da citiram ministricu „krvi do koljena“ ako se ne dodijeli onima kojima se dodjeljivalo [[Upadica: Hvala.]] do sada, nego nekim novima koji su vjerojatno isto tako [[Upadica: Hvala, hvala lijepa, vrijeme.]] povezani s njima. Poštovana kolegice Benčić vama je jasno da ćemo mi ovaj prijedlog odbiti iz formalnih razloga jer nije u skladu sa zakonom. To je prva stvar. A i sadržajnih jer mi mislimo da je sustav i kontrola naplate, provedbe korištenja sredstava EU dobar. A da to da je dobar, nije važno što vi mislite čak je manje važno što i mi mislimo, bitno je što misli onaj tko nam te novce daje i koji te novce prati, a to prati europski javni tužitelj. Ako ste pratili ovih dana europski javni tužitelj izašao je s podacima o nepravilnostima i otvorenim istragama i štetama po europski proračun koje su počinile pojedine države članice EU. Među 15 država koje su osnovale na svom području Ured europskog tužitelja je i Hrvatska. Od njih 22 koje su osnovale, Hrvatska, samo je njih 14, samo 6 boljih od Hrvatske, a 14 lošijih [[Upadica: Hvala lijepa, hvala.]] Šteta je u Hrvatskoj 30 milijuna eura, primjerice u Italiji [[Upadica: Hvala.]] milijardu i 700 milijuna eura. Mislim fenomenalno je kako manipulirate podacima pa onda kažete kako Italija ima više štete, pa mislim naravno da ima jer ima ona i proporcionalno toliko više sredstava. Ali da ne idemo u to, recite mi od tih 15 država u koliko država su ravnatelji agencija ili tijela zaduženih za provedbu bili uhićeni zbog malverzacija s fondovima, u koliko? Evo, u koliko država? Dakle, mi govorimo ovdje, mi govorimo ovdje ne o tome da službenici SAFU-a ili drugih posredničkih tijela razine 2 ne rade dobar posao, mi govorimo o tome da na njih, da kod njih postoji politički pritisak na njih da ponekad zažmire ili da puste nešto što se nije smjelo pustiti [[Upadica: Vrijeme, hvala.]] što je slučaj Petric pokazao. I sada ja mislim da nema odbora jel da, nema odbora, pa nema ni izvjestitelja, pa onda otvaram raspravu. Najprije po klubovima, gospođa Marija Selak Raspudić, MOST, izvolite. Da se odmah nadovežem na ovo što je aktualno. Dakle, šteta nije jedino pitanje koje treba razmatrati kada govorimo o korištenju sredstava i povlačenju sredstava iz EU fondova. Tu je i pitanje koristi jer mi možda možemo u pitanju štete padati pa biti sada među onima koji su imali manje korekcija nego ranije, međutim pitanje je i tko je te poslove dobivao. Dakle, jesu li se uopće svi oni koji su mogli i htjeli prijavljivali na te natječaje i imali priliku ravnopravno u njima sudjelovati. Korekcije su samo ono što je otkriveno, a cijeli sustav koji tome prethodi koji je nekoga pripustio u povlašteni prostor dobivanja sredstava iz EU fondova gdje su neki kriteriji koji postoje i oni koji nisu javno izjašnjeni, ali ljudi dobro znaju da nema niti smisla da se prijavljuje te poslove neću dobiti je sasvim drugo pitanje u RH, možda još i bitnije. To je pitanje ne štete koju su neki evidentno počinili time što su bili dio malverzacija unutar povlačenja sredstava pa su zbog toga dobili sredstva odnosno morali vratiti sredstva, nego je pitanje koristi. U Hrvatskoj prije svega treba postavljati pitanje koristi. Tko je od toga imao koristi jer u kakvom se mi trenutno trenutku u društveno političkim okolnostima nalazimo. Pa mi, Don Vito Corleone bi se ovoga nama ponosio. Mi govorimo o vladi u kojoj s jedne strane imamo Anu Mandac koja govori o tome da će je jedan ministar zadaviti, s druge strane imamo drugu ministricu koja govori o tome da joj se prijeti. Pa je li to mafijaška organizacija ili je to vlada jedne uređene države? To nije nimalo bezazleno. Sve je više onoga što isplivava na površinu što daje ozbiljnu sumnju u to da su ljudi pod različitim pritiscima da uopće nisu u stanju djelovati autonomno i imalo slobodno. Štoviše, da se osjećaju i životno ugroženi kada postupaju na određeni način u obnašanju svog javnog posla. I to je ono o čemu mi danas govorimo i kada govorimo o povlačenju sredstava i korištenju eu fondova pa i o potencijalnoj kontroli. I mi to pitanje ne možemo danas izbjeći jer jedino što smo saznali iz ovog slučaja je da je ili premijer na čelu korupcijske hobotnice pa nema smisla da mu se govori o prijetnjama koje njegova ministrica dobiva ili ta ista hobotnica i njime upravlja tkogod bio na njezinom čelu? Nijedno ni drugo za Hrvatsku ne bi trebalo biti prihvatljivo. Ali onaj dublji problem koji nas sve treba opteretiti jest zašto ova rasprava ne dopire do hrvatskih građana. Pred sobom imamo vladu u kojoj se evo jedan ministar „optužuje“ za davljenje, jedna ministrica govori o prijetnjama, jedan ministar je pod istragom, potpredsjednik vlade navodi se da će uskoro biti i dalje da ne spominjem, a građani RH ostaju apatično na mjestu. Pa i ova rasprava se na kraju evo u ovom početnom tonu ipak dominantno svela na prepucavanje između HDZ-a i SDP-a oko toga tko je više kriv za neiskorištavanje ili malverzaciju unutar korištenja sredstava iz EU i onda se čudimo što su građani apatični. Bojim se da trenutno u Hrvatskoj imamo samo dvije skupine ljudi, jedna je ona koja je naučila plivati u ovakvim društvenopolitičkim okolnostima i koja je sama ušla u različite strukture i načine operiranja na mafijaški način kao što je HDZ pokazao pa se nekako prikopčalo u sva ta sredstva i pognute glave prati zadane obrasce i nema ni volje da se nešto promijeni jer je postala dio svih tih procesa. A druga je ona Hrvatska koja je potpuno odustala od svega, koja živi svoj život koliko može autonomno ili je otišla i ne želi se uopće uključiti u političke procese. I zbog toga ostajemo danas pred temeljnim pitanjem i to je pitanje iskreno s kojim ću ja otići danas kući nakon ove rasprave, a to je koliko i ova naša akcija, ali i svo prozivanje u medijima ima uopće smisla? Što smo mi i svatko od nas učinili, a da je nedovoljno ili trebamo napraviti bolje da dokažemo ono što je očito i što bi svakome trebalo biti očito, ali se stvari ne miču s mjesta, a to je da vladi u kojoj se prijeti u vladi u kojoj ministri odlaze iz dana u dan, u vladi u kojoj se spominje pritisak i davljenje nema smisla da više razgovaramo o njezinom ostanku. Uz takve nepobitne činjenice vidjeti da građani nisu na nogama treba nas sve zajedno zabrinuti. Ali to nije zato što vi radite dobar posao nego zato što postoji samo onaj dio građana koji je potpuno odustao zbog vas ili je onaj dio građana koji je pristao uz vas. Na nama je da se potrudimo da bude sve više onih koji će se vratiti nazad, ne od vas, te će se možda teže promijeniti, ali da se aktiviraju oni koji do sada nisu htjeli uopće sudjelovati u ikakvim procesima koji se tiču političkog odlučivanja u RH i to je naš temeljni zadatak. Da se vratim na meritum ove rasprave. postoji puno pitanja koje nikada nismo odgovorili, a tiču se EU i različitih projekata vezanih u nju. Je li operativni program Promet 2007.-2013. ikad zatvoren? Koliko smo zbog nespremnosti projekta grešaka u nabavi korekcijom općenito izgubili? Mi smo imali procjenu od 50 milijuna kuna. Koliko je postupaka pokrenuo DORH na temelju nepravilnosti koje su proizašle iz postupaka javnih nabava u kojim su javni naručitelji izgubili milijune kuna poreznih obveznika? Recimo, projekt Zračne luke Dubrovnik i drugi slični projekti.

To je jedan eufemizam za nezakonitosti u postupanju. Znači tek kad imamo neku nezakonitost u postupanju, nezakonitost to je temelj za nepravilnost, a kada imamo nepravilnost tada dobije korisnik korekciju i to treba raščistiti jednom zauvijek. Jer kad mi kažemo nepravilnost i korekcija ispada da netko nije napravio domaću zadaću kako spada, a to nije točno. U pitanju je nezakonito postupanje i to treba jasno reći. Kada govorimo o donošenju operativnih programa za 2021.-2027.g. gdje ih hrvatska javnost može vidjeti, gdje su dostupni? Čujem od ministrice da su poslani u Bruxelles, čujemo i da komentari nisu dobri na njih, ali ono što nas zabrinjava je da nismo imali javni uvid, ne znamo čak pa ni mi koji smo zastupnici u kojem smjeru će se ulagati novci u novom razdoblju. EU fondovi su izrazito važan instrument ulaganja i javnih i privatnih jer 80% javnih investicija financira se iz eu fondova. Izrazito je važno da se razvojni dokumenti ne šalju u Bruxelles bez ikakve rasprave jer onda na njih razni lobisti mogu imati utjecaja. Ministrica u svom istupu također kaže da je prenijela e-fondovi u sigurne ruke države. Sigurne ruke države u RH? Je li ona time ukazuje na nepravilnosti jer kaže da postoje ključni uvjeti koji moraju biti zadovoljni kada se upravlja eu fondovima, a jedan od njih je osiguranje revizijskog traga. Znači li da se taj trag nalazi u sustavu e-fondovi? Je li taj sustav siguran? 2022.g. je godina u kojoj mi imamo ovu raspravu, a nemamo operativne programe za period od 2021.-2027. i čitamo o tome da je poslano u Bruxelles i da će bit sredinom 2022.g. Javnost opća i stručna ni kao zastupnici nismo upoznati sa sadržajem a ono što je indikativno i možda najgore od svega je što ministrica iznosi u javnost određene stvari koje se mogu dovesti u sumnju da je u pitanju kompromitiranost revizijskog traga koji se nalazi u EU fondovima i kako to onda premijer nije upućen u sustav kojim se upravljaju milijarde kuna. Kada govorimo o tome da li se dobro i dovoljno dobro prati način trošenja sredstava iz europskih fondova odgovor je sigurno negativan jer nekoliko istanci obavlja taj posao, a svaka od njih parcijalno pri čemu nitko nema odgovornost za to kada istanca nakon njega mora vršiti ispravke njegovog nedovoljnog nadzora i zato nam ovo povjerenstvo je potrebno i mi ćemo podržati svaku inicijativu na tom tragu.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, jako mi je drago kad vi vodite sjednicu. Zašto smo mi kao opozicija pokrenuli uopće pokretanje ovog istražnog povjerenstva? Prvo jasno je kao dan da postoje ozbiljni problemi s upravljanjem fondovima EU na što je upozorio i OLAF. Međutim OLAF dugo upozorava, nažalost nije nadležan za kazneni progon i može jedino proslijediti nadležnim institucijama i upozoriti ih i dostavit im dokumentaciju vezano za nezakonito postupanje. Ono što je OLAF u svom godišnjem izvještaju za 2020. naveo da postoje problemi i manipulacije s javnim nabavama prilikom korištenja europskih sredstava, primjerice u slučaju izgradnje vinarije, pa je čak i preporučio Europskoj komisiji da se spornih 1,3 milijuna eura vrati, a o svemu je obavijestio i DORH. Međutim, tu mi uvijek dolazimo do problema, OLAF obavijesti, nije nadležan za kazneni progon, a onda imate DORH i USKOK koji predmete ne pokreću. Vidjeli smo da se to dogodilo i sa aferom softver i sa slučajem bivše ministrice Gabrijele Žalac. Sva sreća pa se u međuvremenu svega toga otvorio Ured europskog javnog tužitelja koji je pokrenuo cijeli postupak istrage na koju možemo slobodno reći su naše hrvatske institucije zatvorile oči. No da se podsjetimo svega i zapravo zašto je jako bitno i očekujem od vladajućih da podrže ovo istražno povjerenstvo, uostalom vidjeli ste i sami da bi povjerenstvo trebalo biti sastavljeno i iz redova oporbenih zastupnika i iz redova vladajuće većine odnosno vas kao vladajućih zastupnika, pa vjerujem da se ničega ne bojite i da ćete isto i podržati. No da se mi malo podsjetimo na sve afere koje su nastale u sustavu korištenja implementacije i kontrole EU fondova. Svima su nam još ovoga u bliskom sjećanju uhićenje ministrice Žalac, njenih suradnika, bivšeg ravnatelja SAFU-a g. Petrica i toga kako zapravo su za posao vrijedan 2,9 milijuna kuna platili 13 milijuna kuna i kako su posao dali tvrtki sa jednim zaposlenim. Vidjeli smo da su i novci s bankovnih računa navedenih poduzetnika isparili već slijedeći dan kroz isplatu za državne dobiti nakon plaćanja poreza. To je slučaj br. 1. Slučaj br. 2 o kojima sam govorila kroz repliku i mislim da je to jako bitno za naglasiti upravo zbog situacije u kojoj se nalaze petrinjski poduzetnici je poništenje natječaja od prije nekoliko dana gdje zapravo možemo reći da ministrica Tramišak nastavlja po dobro uhodanim stazama svoje bivše ministrice Gabrijele Žalac, donedavne članice predsjedništva HDZ-a. Ministrica Tramišak poništila je nakon 5 mjeseci natječaj za petrinjske poduzetnike vrijedan 16 milijuna kuna. Na isti su pristigle 124 prijave, od čega je 16 poduzetnika petrinjskih dobilo sredstva, međutim bizarnosti nema kraja. Bizarno je to da prvo kad su je mediji pitali zbog čega je poništila natječaj rekla je da jednostavno ona smatra da poduzetnici u Petrinji neće imat dovoljno vremena da iskoriste sva ta sredstva. To je bilo službeno obrazloženje koje je stajalo i na web stranici ministarstva i koje je dostavila ministrica medijima, međutim mediji tu ne odustaju i dalje pišu ministarstvu. Stiže ministarstvo objašnjenje drugo, priča se potpuno mijenja, ministrica Tramišak kaže da eto je greškom njihove uprave za potpomognuta područja kojom gledajte ovoga slučajnosti upravlja gđa. Katica Mišković, su osumnjičena u aferi Horvat da je dodjeljivala nenamjenska sredstva poduzetnicima, kaže ministrica Tramišak njena je greška i greška te uprave što opet su raspisali natječaj po modelu najbrži prst i kada je natječaj bio objavljen u roku dvije minute su se sredstva da tako kažemo već alocirala i ona je odlučila nakon 5 mjeseci da to shvati da doživi prosvjetljenje i optužila je za sve svoju upravu. To je surova realnost današnjice u hrvatskom sustavu upravljanja EU fondova, ministrica nema pojma što joj se dešava, ne prijavljuje prijetnje koje dobiva svom šefu predsjedniku vlade g. Andreju Plenkoviću i ono što je vrlo interesantno što se tiče tih navedenih prijetnji, što se tiče nove afere možemo reći Omega softver gdje ministrica kaže da ona nije mogla gledati to šta se dešava te sve nepravilnosti i da je jednostavno posao dodijelila FINA-i. To je isto vrlo vrlo interesantno. Ako malo pažljivije pogledate cijelu situaciju vidite da je ministrica Tramišak direktnom pogodbom dodijelila FINA-i posao koji je prije obavljala Omega softver, a to je zapravo upravljanje stranicom i sustavom e-fondovi. Ono što je također vrlo interesantno da u upravi FINA-e sjedi njena kolegica s fakulteta, al nije tu priči kraj jer nikad nije kraj u HDZ-u. Zanimljivo je to da je onda FINA taj posao dodijelila tvrtki GAUS s kojom su g. Anušić župan Anušić i ministrica Tramišak poslovali još tada u općini Antunovac, dakle mi zaista gledamo ovdje jedan mogla bih reći politički triler. Ja vas pozivam da se ne bojite istine, da reagirate na vrijeme, da se operete od svega ovoga, ali nije niti tu kraj. Ja zaista moram i dalje spomenuti još neke od afera kao što je čerupanje Projekta Slavonija, Baranja, Srijem za kojeg je premijer Andrej Plenković još 2016.g. predstavio ga, pazite, kao program za sprječavanja iseljavanja iz tog dijela zemlje. On je mislio pri tom na 5 slabije razvijenih slavonskih županija za koje je 18 milijardi kuna iz Europe bilo namijenjeno, međutim iz Slavonije se u to vrijeme ipak odselilo 45.000 stanovnika, cijela Požega i Virovitica zajedno, međutim naravno to nije pokolebalo cijeli projekt Slavonije. Danas se već ovdje govorilo, a ja ću samo ponoviti da je za projekt Slavonije jedino što je bilo bitno da ste u HDZ-u i jedino što je bilo bitno je da pri tom imate možda vinograd, farmu, vinariju gdje ćete dobit svi u prosjeku po nekakvih 100.000 kuna, a ako ste utjecajni HDZ-ovac onda ćete dobiti i 7 milijuna kuna kao što je to bilo s utjecajnim HDZ-ovcem i tadašnjim saborskim zastupnikom Franjom Lucićem koji je taj novac dobio za rekonstrukciju turističkog objekta. Međutim nije priči niti tu kraj, dobivao se novac i za šeficu poduzetničkog centra. Tako smo imali situaciju direktorice poduzetničkog centra u Pleternici gđe. Šarić koja je dobila 100-tinjak tisuća kuna i svi oni imaju dvije zajedničke crte, svi su u HDZ-u i svi imaju vinograd, farmu, vinariju, sve isto, recept isti, obrazac ponašanja isti, ali znate što je najveći problem, problem su vam ljudi ogorčeni koji rade u svim tim agencijama, ministarstvima. U SAFU vam je prosječna plaća djelatnika sa VSS koji vodi višemilijunske zahtjevne infrastrukturne projekte, recimo projekt aglomeracija u vodama isto tako vode vam ljudi sa plaćom 6-6,5 tisuća kuna neto plaće i kako misle da će onda ti ljudi objektivno, marljivo, savjesno obavljati svoj posao kada vide da moraju lupati da tako kažem po običnim korisnicima bespovratnih sredstava, doslovce im lupaju financijske korekcije za nabavu klamerice, kopirnog papira, a onda njihovim šefovima EU fondovi služe kao vlastiti bankomat i jasno je zašto mi ovo sve pokrećemo. Želimo ovoga vidjeti postoji li politički pritisak na neovisne institucije vezano uz povlačenje sredstava iz fondova EU, da li postoje posebni pritisci na službenika SAFU-a i ostalih kontrolnih i posredničkih tijela u cijelom sustavu, a mene zaista posebno interesira da li postoji i pritisak na ljude koji rade u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, oni bi trebali biti potpuno neovisno, a zaista smo vidjeli na svakodnevnoj bazi da je njihova praksa u najmanju ruku čudna. I u aferi softver smo vidjeli kada su po mišljenju brojnih stručnjaka iz javne nabave odbili žalbu iako je po mišljenju struke bila potpuno osnovana i u nekim drugim situacijama su naravno takve žalbe uvažavali. Međutim, mi želimo znati u kojem je opsegu i predsjednik vlade odgovaran za ovo što se dešava, primjenjuju li se postojeća pravila i procedure fondova na sve korisnike ili ipak postoje privilegirani, koje je mjere potrebno uvesti za uvođenje jačeg neovisnog nadzora i zapravo koje su prepreke za odabir neovisnog i stručnog kadra na vodećim odgovornim funkcijama u institucijama nadležnim za provedbu EU fondova?

Dakle ja smatram da je kolegica Radolović povrijedila čl. 238. i na neki način obezvrijedila nas saborske zastupnike koji malo više pratimo Projekt Slavonija rekavši da su sredstva od EU fondova dodjeljivana OPG-ovima, vinogradima, farmama, zemljištima itd., međutim to nije točno zato što imamo puno slučajeva gdje je gradonačelnik HDZ-ovac, njegov prijatelj poduzetnik HDZ-ovac, pa taj gradonačelnik sjedi u skupštini komunalnog poduzeća, pa dodjeljuje poslove tom prijatelju poduzetniku HDZ-ovcu većinom za kanalizaciju [[Upadica: Hvala lijepa, hvala lijepa]] i za pročišćavanje vode, a usput … [[Govornik se ne razumije]] su bile farme, OPG-ovi i to sve skupa. Gospodin Šimičević. Povreda Poslovnika, povreda Poslovnika? Ali ja sam gospođici Okej u redu, u redu je. Poštovani g. potpredsjedniče, povrijeđen je čl. 238. jer gospođa je doista uvrijedila sve poštene i marljive i čestite ljude u Slavoniji koji se muče i bore da opstanu tamo i upravo kroz Projekt Slavonija su konačno vidjeli nekakvo svjetlo na kraju tunela, a sada iz ovog vašeg izlaganja možemo zaključiti da svi koji su prošli na projektima tamo i dobili sredstva da su oni to dobili nepošteno, da oni to nisu zaslužili, pogotovo ako su članovi HDZ-a.

Gospodin Šimičević povreda Poslovnika. Zahvaljujem potpredsjedniče HS. Kolegica Glasovac je povrijedila čl. 238., vrijeđa i omalovažava i kolegicu Radolović i sve nas ovdje u saboru jer je kolegica iznosila svoje mišljenje, a za mišljenje se ne može dignuti povreda Poslovnika. Je moram dati jer je bila replika. Gospodin Deur. Poštovani potpredsjedniče.

Ja bih volio da ste vi tu spomenuli vašeg šefa kako je uvrijedio u svom boravištu, prebivalištu gdje je u sitno pokušao krasti.

Dakle, u njegovom slučaju nije se radilo o replici, radilo se naprosto o tumačenju povrede poslovnika. Kada izričemo opomenu u slučaju povrede poslovnika trebali bi se voditi time je li ju zastupnik koristio da kaže nešto izvan onog što je odredbama poslovnika predviđeno za taj institut. Kolega to nije učinio i tu nema mjesta opomeni. Ja se slažem i sam nekad to zloupotrijebim i svaki put kad sam kažnjen bilo je opravdano, ali u ovom slučaju nije.

Gospođa Glasovac povreda poslovnika. Kolega Duer povrijedio je čl. 238. obezvrijedivši mene na način da sam ja vrijeđala časne Slavonce koji obrađuju zemlju i koriste poticaje za ono što im je svrha. Ne, ja nisam mislila na njih, ja sam mislila na bandite koji otimaju ljudima koji trebaju dobit poticaj samo zato što su kumovi, donatori, rođaci i stranačke kolege i po bavi i stričevima [[Upadica Radin: Bila je replika.]] dobivaju poticaje, a ne trebaju dobiti prije reda. Bila je replika i to je opomena. Kolegice 238. poštovani potpredsjedniče, kolegica Glasovac ja uistinu ne ulazeći u osobnosti vjerujem ni političku orijentaciju, ali ja bih volio da ste vi malo u svoju stranku ušli malo dublje i da se poistovjetite sa sitnim načelima koje danas u opoziciji radite ne vraćajući se unazad pet, šest godina.

Bila je opet replika, povreda poslovnika i opomena. I sada napokon gospođa Dalija Orešković Klub zastupnika Centra i GLAS-a. nema je, onda gubi pravo.

Evo nastavit ću tamo gdje je zadnja rasprava stala, na ovim poštenim, časnim Slavoncima koji su dobili sjajne poticaje. Pa hoćemo malo o tome? Hoćemo to polemizirat? A to je mislim vrlo indikativno zašto se uopće i traži ovakvo istražno povjerenstvo, pa su tako sredstva išla za gradnju hotela na obali, recimo od tih istih časnih Slavonaca koji predano rade, radili su hotele po Krku ako se ne varam, to su ti časni Slavonci koji jako puno rade ili ako ono ako ćemo nabrojati stričeve, rodbinu, ortake, susjede, poznanike, prolaznike pokraj kuća značajnijih HDZ-ovaca u Slavoniji. Da, onda možemo pričati o tim časnim ljudima koji eto tako mukotrpno zarađuju kruh, a ne o onima koji zaista rade tu zemlju, koji se bore za svoju egzistenciju i koji žele u toj zemlji ostati. I zapravo je jako indikativno da to evo recimo kolega Šašlin komentira koji bi itekako trebao znati kakav je situacija u Slavoniji i Baranji. No vratimo se na meritum stvari. Ono što su mene učili i što me život uči zapravo sa jedne strane je da kada nešto nemate skrivati, kada se nečeg ne bojite, a što onda ne bi nešto pokazali, dokazali pred hrvatskom javnošću, pred zainteresiranom javnošću, pred medijima, pred kimegod želite? Što ovo istražno povjerenstvo može utvrdit da se događalo nepravilno ili suprotno zakonu ako je sve kako kažu evo kolegice i kolege sa desne strane sabornice? Ako je sve po PS što bi se reklo odnosno po pravilima službe, po zakonu kakogod hoćete, a čega se onda bojimo? Jel se bojite toga da će se oporba osramotit zato što tako nešto traži? Pa tražimo to sa dobrim razlogom, evo razloge vam nabrajaju kolegice i kolege koji su govorili prije mene, a i oni koji će govoriti poslije mene vjerujem isto. Ako to nisu razlozi da vi pokušate sa sebe onda sprati tu mrlju onda ne vidim zašto bi osnivanje jednog istražnog povjerenstva u kojem bi vi imali i dalje većinu, bilo problematično po jednoj stavci. Ako je zaista zlouporaba bilo, ako je bilo kršenja zakona, nepravilnosti kako se to kaže po novom hrvatskom onda bih i ja bio protiv osnivanja tog istražnog povjerenstva jer bi moglo dokazati da eto možda neki kolegice i kolege bivši iz vlade baš i nisu tako divni i krasni kako se to na prvu ruku pokazuje. Moram li vas s ove govornice podsjećati koliko je ministrica i ministara otišlo iz vlade Andreja Plenkovića, bilo prve, bilo drugi zbog sumnji na korupciju ili zbog korupcije? Evo sada samo imamo neke zadnje u nizu, a žao mi je što sam govorio i ne samo ja i upozoravao s ove govornice da je u tom trenutku to ostalo prilično nezapaženo, a to je o vrlo lošem raspolaganju novcem iz EU preko Ministarstva poljoprivrede. Taj ceh ćemo tek platiti kolegice i kolege, prvi, prva tranša recimo to tako kolokvijalno je došla na naplatu jer je Europska komisija već izrekla kaznu odnosno 30 miliona eura tj. 10% izravnih poticaja će biti uskraćeno našim poljoprivrednicima. Zašto? Pa i zbog ove ministrice i zbog onog ministra prije. Jer sam s ove govornice zajedno sa još nekim kolegicama i kolegama upozoravao da se s tim novcem ne raspolaže kao prvo netransparentno, a onda ne namjenski jer to je jedini novac koji možemo dobiti avansno iz EU, onda ne tamo i nismo ga upućivali tamo gdje je to trebalo. Evo, rezultat vam je ova kazna, rezultat je to što OLAF vršlja, ajde recimo to tako kolokvijalno po resorima naših ministrica i ministara i rezultat vam je to koliko je ministara zapravo otišlo iz hrvatske vlade. I da, za ovom govornicom upravo sam govorio o Projektu Slavonija i dozvolite mi još nekoliko riječi o tome. Slavonija vam je inače kolegice i kolege revitalizirana tim projektom koji evo od 2016. naša vlada tako uporno gura i uporno radi predstave za javnost tzv. savjeti za Slavoniju i Baranju gdje obilazimo tu nesretnu Slavoniju i napaćenu Baranju, gdje obilazimo te puste gradove, gdje obilazimo te nerazvijene, a to je eufemizam na neki način, neke nerazvijene dijelove Hrvatske i hvalimo se kako smo sušte milijarde eura pucali u tu eto reći ćemo nesretnu Slavoniju, a koja inače doživljava pravu renesansu baš zbog toga. A renesansu ne doživljava Slavonija kolegice i kolege, renesansu doživljava HDZ-ovo članstvo, hvala Bogu brojno članstvo u Slavoniji i Baranji jer valja nema HDZ-ovca koji je živ i ima člansku iskaznicu da neki novac iz toga nije dobio ako se nečim bavi. Sada malo karikiram, ali to tako zaista ispada jer kada čitate malo istraživačke novinare, kada čitate kome su sve dodijeljena sredstava, kada gledate koje su to firme, koji su pojedinci itd., tada ispadne da zaista, zaista gotovo nitko tko člansku iskaznicu nema neko novac dobio nije. Jako malo sam vidio zaista onih vrijednih, samopožrtvovnih Slavonaca i Baranjki koji žele svoju budućnost graditi u tom dijelu Hrvatske. I onda ćemo se čuditi kao pura dreku, što se kaže u narodu kada ljudi iz Slavonije i Baranje i ne samo iz Slavonije i Baranje nego iz cijele Hrvatske odlaze. Odlaze liječnici sa velikim plaćama, odlaze oni koji imaju ugovore za stalno. Bole ih ovakve stvari. Bole ih da u jednoj navodno uređenoj državi se ovakve stvari mogu događati. Boli ih to da kumovi, ortaci, susjedi, poznanici, prolaznici, svi imaju prednost pred onima koji zaista žele nešto tome, tom kraju ostaviti. Jer kako drugačije objašnjavate činjenicu da milijarde, pardon ne milijarde, milione kuna dobiva tvrtka koja je tek osnovana koja se recimo poljoprivrednom nikada nije bavila, onda dobije jedanput neka sušta sredstva da za poljoprivredu, za ekološku proizvodnju, za ne znam ni ja što. Pa jer zaista mislite kolegice i kolege da će EU dozvoliti ovakav javašluk sa javnim europskim novcem, ne europskim novcem, našim novcem, hrvatskim novcem, a onda i europskim novcem. Pa naravno da neće.

Možda vam je dokaz i činjenica bivšeg ministra poljoprivrede također istražuje taj isti OLAF i DORH i USKOK i kog god već hoćete jer zaista je porazno da ste ministar poljoprivrede, prije toga ste bili župan, prije toga ste bili pravnik odnosno radili ste kao pravnik u županijskoj upravi. I onda ste valjda naglo otkrili svoju sklonost vinogradarstvu i onda vam sredstva ogromna za vinograde dodjeljuje osoba koju ste vi imenovali prije nego što ste otišli. Ja ne govorim niti želim insinuirati da je to bilo nešto loše, ali jel shvaćate koliko si bokova otvaramo ovakvim načinom rada. Zaista puno. Da se taj bivši ministar poljoprivrede ili bilo čega sad nije bitno odlučio baviti nešto što nema veze sa resorom koji je vodio, sa nekim, nečim s čime se prije bavio ja mislim da bi to bilo puno manje, puno bi manje upitnika stvaralo iznad glava. Ovako je stvorilo previše. I ovako kolegice i kolege ne radimo samo štetu hrvatskim građanima iako je to apsolutan prioritet i oni su ti koje želim zaštititi, radio i štetu Hrvatskoj kao takvoj jer za svaki euro koji je otišao na krivu adresu, za svaki euro koji je pronevjeren ili je krivo potrošen ćemo plaćati penale. Kad kažem plaćati mislim na te iste građane RH, na te vrijedne Slavonce i Baranjke ili Dalmatince ili Zagorce ili već koga, svi ćemo ih plaćati zato što se neko prema javnom novcu, europskom novcu, hrvatskom novcu ponašao jednostavno odnosio vrlo neodgovorno. I to je činjenica s kojom se moramo suočiti. Stoga zaključno kolegice i kolege, ja vas pozivam, posebno vas iz vladajućih da podržite osnivanje ovog povjerenstva jer ako nemate što kriti nemamo mi onda ni kao povjerenstvo što otkriti, a ako imate što kriti onda je jasno zašto ste protiv.

Izvješće se referira, dakle analizira i iznosi svoje zaključke i preporuke o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije. Izvješće Europskog revizorskog suda se izrađuje u svrhu zaštite financijskih interesa svih građana EU pri čemu se osobito doprinosi unapređenju financijskog upravljanja EU. Europski revizorski sud analizira 7 područja koja se financiraju s područja EU. Osim analize i mišljenja, sud za svako područje donosi zaključak i daje preporuke. Izvješće se primarno ne bavi svakom zemljom pojedinačno osim u dijelu kojem se prikazuje iskorištavanje proračunskih stavaka EU važećih zadrški u vezi sa bruto nacionalnim dohotkom i PDV-om. brojem otvorenih pitanja u vezi s tradicionalnim vlastitim sredstvima po državama članicama i informacijama o mjerama EU u državama članicama. Što se tiče Hrvatske u izvješću prikazani su podaci koji govore o iskorištenosti ESI fondova, dakle ne samo fondova za poljoprivredu i ruralni razvoj za razdoblje od 2014. do 2020. gdje se Hrvatska nalazi na pretposljednjem mjestu. Lošija od nas samo je Italija. Hrvatska je iskoristila do kraja 2020. svega 45% sredstava. Drugi podatak odnosi se na broj važećih zadrški u vezi sa bruto nacionalnim dohotkom i PDV-om i brojem otvorenih pitanja u vezi sa tradicionalnim vlastitim sredstvima po državama članicama. U analiziranom području Hrvatska ima najveći broj zadrški u vezi sa bruto nacionalnim dohotkom, dakle 16 zadrški pri čemu je jedino Grčka lošija od nas. Oni imaju 21 zadršku. Sljedeće područje gdje se pojedinačno navode države članice su informacije o mjerama EU koje se tiču ruralnog razvoja, tržišnih mjera i ribarstva. Revizijom su u slučaju Hrvatske obuhvaćene 4 transakcije i kvantificirana je jedna pogreška. Iako je imala dovoljno vremena Hrvatska je nepripremljena i nespremna ušla u punopravno EU članstvo što se reflektira u neiskorištavanju i sporom povlačenju dodijeljenih planiranih financijskih sredstava. Izostala je kvantitativna i kvalitativna priprema i edukacija ljudskih resursa, ali i sporo i neadekvatno +institucionalno prilagođavanje novonastalim potrebama s ciljem maksimalno mogućeg iskorištavanja financijskih mogućnosti. No je li činjenica da nam je zemlja zatočena u sto i jednoj korupcijskoj aferi utjecala na realizaciju planova kod povlačenja sredstava iz EU proračuna. Dakako da jeste. Iz dana u dan javnost je kontaminirana novim informacijama poput one relativno svježe da je OLAF posjetio prostorije Agencije za plaćanja i uzeo n a uvid svu dokumentaciju kojom je omogućeno bivšem ministru poljoprivrede povlačenje i trošenje milijunskih iznosa na temelju pravilnika koje je sam donio. A poljoprivrednici? E poljoprivrednici su suočeni sa kompliciranim postupkom prijave na natječaje i nepotrebnim administrativnim zahtjevima, prekobrojnim izmjenama pravilnika i kriterija za dodjelu sredstava, nepostojanjem ili čestim izmjenama planova za raspisivanje natječaja, te vrlo dugim postupcima od predaje zahtjeva do odluka o dodjeli sredstava. Na žalost poljoprivrednici nemaju dovoljnu podršku i potrebnu pomoć kako bi kvalitetno ispunili uvjete za prijavu na natječaje i unaprijedili svoja gospodarstva. Često su prepušteni savjetodavnim uslugama pojedinaca i tvrtki koje vrlo malo ili ništa ne znaju o mjerama koje su poljoprivrednicima na raspolaganju. Savjetodavci su uglavnom naučili kako tehnički zadovoljiti uvjete natječaja, ali nemaju potrebna znanja koja su vezana uz predmet i ciljeve ulaganja koji bi vodili većoj produktivnosti i proizvodnji, a samim time i dohodovnosti poljoprivrednika. Hrvatska za naredno razdoblje mora ozbiljno raditi na jačanju ljudskog i institucionalnog potencijala čime bi se omogućilo brže i kvalitetnije korištenje dodijeljenih financijskih sredstava. Strateškim planom moraju se predvidjeti značajnija sredstva za prijenos znanja i informacija, te omogućiti privatnim savjetodavnim službama uz jasno postavljene i definirane kriterije sudjelovanja u tom procesu. Nameće se pitanje a što učiniti da se postotak povućenog novca iz dostupnih europskih fondova popravi u narednom razdoblju i koji su izazovi pred Hrvatskom vezano uz to. Prvenstveno moramo rezimirati što je do sada učinjeno kako bismo odgonetnuli što smo krivo radili. Novi program svakako treba koncipirati u suradnji sa samim proizvođačima. Mjere trebaju pratiti njihove potrebe i njihovu proizvodnju, a ne obrnuto, a to je da se na umjetan način prate želje ministarstva i Agencije za plaćanje u poljoprivredi. Savjetodavna služba treba biti na raspolaganju poljoprivrednicima. Poljoprivrednicima informacija trebaju biti lako dostupne. Dodatni problem stvara nepostojanje referentnih cijena. Poljoprivrednici nikada ne znaju da li će moći vratiti sva sredstva koja su uložili. Pri tome se povećava poslovni rizik. Primjerice Slovenija ima važeći katalog prihvatljivih troškova sa maksimalnim priznatim iznosima koji olakšavaju poljoprivrednicima financijski plan. U Hrvatskoj toga nema. Dodatnu sumnju u transparentnost europskih sredstava pobuđuje i velik broj postupaka koje provode nacionalne institucije, ali posebno zanimanje budi Ured europskog javnog tužitelja. Postavlja se pitanje zašto je on efikasniji od domaćih institucija poput ARP-e koja je kontrolno tijelo i koja je prije europskog tužitelja trebala detektirati pogodovanje i korupciju i reagirati na vrijeme. Iz svega navedenog da se zaključiti kako naše ministarstvo bira kome će omogućiti europska sredstva, dok mali poljoprivredni proizvođač kojemu je to presudno za opstanak ali i konkurentnost sa europskim poljoprivrednikom do tog novca ne može doći. Kod analize mogućih posljedica okvira provedbe poljoprivredne i ribarske politike u Republici Hrvatskoj u što je uključeno i šumarstvo obzirom na korisnike programa ruralnog razvoja moram izdvojiti neke od najvažnijih problema. Ključni problemi vezani uz provedbu ZPP-a financiranog iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, a posebno drugog stupa kroz program ruralnog razvoja od 2014. do 2020. koji se provodi do 2023. a čije obveze, kontrola prestaju tek 2030. godine zasnivaju se na činjenici kako je isti postavljen u suprotnosti sa pravnom regulativom EU.

Takav način primjene doveo je do potpune pravne nesigurnosti, netransparentnosti i samovolje, odnosno manipulacije državnih službenika na najvišoj razini, namještenika, dužnosnika koji ga provode. Takav sustav prema nadređenoj regulativi spada u kategoriju nepravilnosti odnosno prijevare. Nepravilnost predstavlja svako kršenje odredbi zajednice uključujući memorandume, sporazume o financiranju, ugovore i nacionalnog prava, između ostalog prijevara je i pogrešna primjena propisa ili politika, a to ulazi u domenu već Kaznenog zakona u tijeku je već čitav niz prijava odnosno tužbi protiv Ministarstva poljoprivrede odnosno agencije za plaćanja. Neke sporove je Ministarstvo poljoprivrede odnosno RH već do sada izgubila, a veliki broj ih se priprema i to sve za naknadu štete, a koje su utemeljene na kršenju Ustava i zakona u RH, ali i kršenju temeljnih načela i zakonodavnog okvira EU. Ovdje napominjem, dakle radi se o ekstenzivnom tumačenju pravnih normi što je u uobičajena praksa europskih sudova odnosno da se pravna norma tumači na način sa svrhom i ciljem kojeg je zakonodavac htio postići donošenjem određene pravne norme, a to je prije svega ostvarivanje nečijeg prava. Uredbe EU 03/2013 sama kriva za sve nepravilnosti, pa tak i provedbu putem zakona i pravilnika koji nisu usklađeni s pravom EU i nacionalnim zakonima, a moraju biti. Praksa europskih sudova već je pokazala da se u ovakvim slučajevima uvijek država gubi spor. Temeljem toga svi kojima su projekti tijekom još IPARD programa i sada Programa ruralnog razvoja temeljem ovakve regulative i prakse odbijeni umanjena im sredstva ili raskinuti ugovori mogu podići tužbu na Europskom sudu i tražiti naknadu štete od RH i dobit će spor. RH će im iz proračuna morati isplatiti naknadu štete, to isto mora vratiti u proračun EU, dakle šteta je dvostruka.

Dobar dan svima. Zašto uopće služe europski fondovi? U raznim strategijama, institucionalnim okvirima, načelno stoji uobičajeno načelo solidarnosti, dalje osiguravanje konvergencije i kohezije itd., znači prevladavanje nejednakosti. No kao što vidimo u praksi ono što se u stvarnosti zbiva su najbolje opisali briselski diplomati, to se zove Europa dvije brzine, znači nema niti konvergencije, nema niti kohezije. Da bi došlo do toga minimum bi bio potreban da EU bude fiskalna zajednica, da postoji zajedničko skupljanje poreza i zajednički budžet te da se financiraju iz njega javne politike. To se neće tako skoro desiti. Znamo svi da je deficit robne razmjene sa EU svake godine ogroman.

Znači da naši radnici rade više jednostavnijih poslova za manje plaće i u nesigurnim uvjetima i to se neće tako lako promijeniti. Razlozi su mnogi, ali dva su glavna. Jedan je taj da su sredstva koja su nam na raspolaganju zapravo nedostatna, iako ljudi kada čuju milijarde eura čini im se da je riječ o visokim sredstvima.

U prethodnom periodu od 11 milijardi eura moramo napomenuti nekoliko stvari koje čine taj iznos realnim ili s čim se treba usporediti da bismo zapravo vidjeli o koliko je malom iznosu tu riječ. Znači 11 milijardi eura samo u jednoj godini predkriznoj, predkriznoj znači 2008., devetoj je ukupni iznos svih investicija u privatnom i javnom sektoru bio veći od tog iznosa.

Druga stvar, eu fondovi su sa specifičnom namjenom, ta namjena diskriminira, znači slabije razvijene kao što je Hrvatska što znači da zapravo uništavamo svoju proizvodnju i uništavamo svoju industriju, a privilegirane su strane firme o čemu sam nešto govorila i u samoj replici. Ali ono što je bio primjer da tako kažemo kej stadij tog uništavanja je recimo brodogradnja o čemu ovdje sada nemam vremena govoriti. Spomenula sam kako je riječ o tome da se domaće tvrtke uništavaju, a strane privilegiraju pa ću vam navesti samo dva primjera. Znači jedan koji sam spomenula je turska tvrtka Cengiz koja je inače i spominje se u kontekstu Pandora Papersa i izvlačenja profita putem offshore kompanija i izbjegavanja poreza, ta je tvrtka koja je povezana s Erdoganom, koja je povezana s izbjegavanjem plaćanja poreza u Turskoj dobila posao infrastrukturne željezničke, željezničkog projekta na dionici Križevci-Koprivnica-državna granica. Drugi primjer je Strabag kažnjen u Austriji sa 45 milijuna eura zbog udruživanja u kartel i namještanja natječaja u razdoblju 2002. do '17., domaće firme eto koja je spomenuta Hidroelektra, Niskogradnja propadaju. Strane firme su privilegirane jer i po samoj strukturi tim znači propozicijama natječaja zapravo dobivaju lakše poslove. Ono što je opasno je svoditi europske fondove i probleme s europskim fondovima na pitanje korupcije. Znači čini nam se kako pokazuju i lijevi i desni ovdje u toj sabornici da je samo riječ o tome da korumpirane moramo zamijeniti nekorumpiranima i sve će biti u redu. Svođenje problema na korupciju je izuzetno opasno pojednostavljenje. Ono što jest istina da je siromašna zemlja kao što je Hrvatska korumpirana, to je naprosto točno i korupcija pogotovo znači pogoduje siromaštvo, ali svoditi sve na samo to pitanje je uistinu opasno. No, uistinu možemo govoriti o korupciji, dakle kada dođemo do korupcije tu ima puno toga za reći, ali uvijek uz napomenu da to nije jedino što nas muči.

Znači jedan primjer je znači ta bivša ministrica Žalac, drugi primjer je sadašnja ministrica Tramišak i afere vezane znači uz njih koje se ovdje spominju. Znači ministrica bivša i sadašnja regionalnog razvoja i fondova EU. No, dakle nekom se može učiniti i da je sada došlo do nekakve revizije u samom HDZ-u proantikorupcijskim politikama u samom HDZ-u, ako sama ministrica jel proziva za korupciju ili prijetnje koje su njoj upućene. No, znači ono što svakako i komentatori su rekli i s tim se vjerojatno treba složiti, riječ je o unutarstranačkoj borbi, sigurno je riječ o možda i strahu od OLAF-a koji je počeo istraživati i u tom okružju se znači javljaju ovakve, ovakve afere. No, ministrica Tramišak spominje tvrtku Omega Sofware, pa ću ja potrošiti nešto minuta da podsjetim na tvrtku Omega Sofware na koju je Radnička fronta upozoravala još u predizbornoj kampanji 2019. godine kada se Miroslav Škoro kandidirao za predsjedniče izbora i ta je tvrtka bila tada u Škorinom suvlasništvu. Znači njezine, njezine prihode pratimo uistinu od lokalne razine, znači suradnja s Bandićem gdje je zarađivala u jednoj godini 24 milijuna kuna i to samo za usluge održavanja i nadogradnje softverskih alata, a među tim alatima je bio i sustav pismohrane kojem bi usprkos predate li kakve papire u gradsku pisarnu dobili kao potvrdu rukom ispisani listić. Evo, tako je to bila jako sposobna softverska firma. No, oni su se onda orijentirali naravno ne samo na digitalizaciju poslovnih subjekata što je dobro za rad s državom nego i za led rasvjetu, pa su raznim gradovima prodavali led rasvjetu, a Škoro bi besplatno pjevao, ali naravno tko može dokazati da je to pjevanje imalo veze sa tom poslovnom pričom i potpisivanjima ugovora sa lokalnim sredinama. No, tvrtka Omega Sofware je 2018. od ukupno 55,3 milijuna kuna prihoda najmanje 40 milijuna zaradila poslujući s državom i jedinicama lokalne samouprave. Rekao je Škoro dao Bog da je više takvih firmi u našoj zemlji i rekao je elementarna pristojnost nalaže čovjeku da fokus sa sebe u jednom trenutku života prebaci na zajednicu, rekli su novinari s pravom nisu bili sigurni na što se to zapravo odnosi, kad se prebacuje fokus na zajednicu. Ni, ta firma koju sada spominje ministrica i koju optužuje je sada ušla u, natrag pod kišobran M SAN Grupe, znači vlasnika Stipa Matića i to je još jedan socijalistički projekt za kapitalističke firme, znači kapitalizam samo za društvenu radnu većinu, ali socijalizam za kapitalističke firme koje u potpunosti posluju s državom, je li koje su zaštićene. I to nije znači neka specifičnost Hrvatske, sve kapitalističke firme pokušavaju stvoriti jedan monopol. Pa evo samo da vam spomenem da je sama ta firma M SAN prije 7 godina od Microsofta dobila potvrdu da je dobra, uvrstio ju u finale svog izbora za globalnog partnera kompanije, a inače je tvrtka nositelj oznake hrvatske kvalitete i izvorno hrvatsko. Mislim da možemo reći da se slažemo s tim da je ta tvrtka nešto iznimno izvorno hrvatsko jer je od silnih prihoda, znači oni su imali 2019. 30 milijuna prihoda, uglavnom sve prihode stvarala iz državnog proračuna i ti su prihodi rasli više, na više od 100 milijuna kuna. Tako da kada govorimo [[Upadica: Vrijeme.]] o tim firmama, stvarno govorimo o kapitalizmu za radnu većinu.

Poštovani potpredsjedniče sabora, kolegice i kolege evo fondovi su uvijek zanimljiva tema u saboru i drago mu je, drago mi je da mogu ispred Kluba HDZ-a reći nešto o ovoj točci kao što je bilo vidljivo iz samih i uvodnih replika i iz stanke Klub HDZ-a će odbit ovaj prijedlog jel on prvenstveno nije u skladu sa zakonom. Dobro je kolega Habijan rekao da su, da je oporba upala u zamku pripremajući ovaj zahtjev za istražnim povjerenstvom jer s jedne strane znali su da ono ne može postojati za one točke za koje se pravomoćno podigne istraga, a s druge strane drugi čl. 4. jasno govori da ono ne može bit preširoko. Prema tome, ove teme nikako nisu sukladno Zakonu o istražnom povjerenstvu, ali naravno mi osuđujemo svaku korupciju na individualnoj razini i želimo raspravljati o svim temama, a posebice temama korištenja EU fondova, njihove kontrole, nadzora, uspješnosti i svega onoga s čime se ova vlada vlada Andreja Plenkovića ponosi. Dakle, kada govorimo o samoj razini kontrole treba podsjetiti da unutar Hrvatske postoje 4 razine kontrole, od provedbenog tijela druge razine, od upravljačkog tijela koje su ministarstva, razine tijela uvjeravanja koje Ministarstvo financija koje čisti sve stvari prije nego što se pošalje u Brisel i nakon toga nezavisna Agencija ARPA koja revidira svaki natječaj, svaki veći projekt, a na manjim projektima uzima uzorke. Sve te razine i sva ta izvješća i za '20.-tu i '21.-u i ARPA-e i revizorskog suda i OLAF-a govore da nema bilo kakve sistemske korupcije u Hrvatskoj. Greška koju Brisel dopušta je 2%, dakle čim prijeđete da nešto ne štima u 2% uzorka prekida se plaćanje.

Da je bilo šta strukturno da ne štima u EU fondovima ne bi nam Brisel to isplatio. Kada neko govori da, ali pogledajte koje su razine, ravnatelj Petric ili bivša ministrica, pogledamo da je isto tako sada na optuženičkoj klupi i jedan bivši premijer EU i neki ministri i direktor Deutsche Bahna za projekt podzemne željeznice u Stuttgartu. Prema tome, postoji sistem kontrole, Europska komisija ga je razvila, institucije, kroz 10-ljeća korištenja europskih fondova i da bilo šta strukturno ne valja bi zaustavile, a Hrvatska kada govorimo da nam je europski tužitelj, da nas je on spasio, pa Hrvatska da je HDZ htio ova većina mogla je odbiti da smo među 22 članice koje imaju europskog tužitelja. Također u izvješćima europskih tužitelja 15 država je iza nas. Kada pogledamo izvješća ARPA-e za operativni program 2014.-2020. vidimo da je zaključak da smo stekli razumno jamstvo u pogledu ispravnog funkcioniranja sustava i upravljanja kontrole Operativnih programa konkurentnosti i kohezije. Isto je i za Europski socijalni fond. Kada kolege iz oporbe govore i čitaju imena, pa ne želimo se mi spuštat na tu razinu pa da krenemo čitat druga imena jel ima i članova SDP-a i Možemo! i svih članova oporbe koji su korisnici europskih fondova i to je dobro da nemamo tu, da ne gledamo članstvo i da imamo neovisan sustav ocjenjivanja. Kada gledamo uspješnost europskih fondova 10,7 milijardi eura je bila ova omotnica, premijer se izborio za 25 milijardi eura i zanimljivo kako se to pokušava omalovažiti, kako se pokušava utjecaj premijera Plenkovića u Briselu na europskoj pozornici smanjiti i to baš od g. Grbina koji kad ode u službeni posjet Njemačkoj ne primi ga ni kancelar Njemačke koji je u njegovoj obitelji, a nama kancelarka Merkel nekoliko puta dolazi u stranačke posjete i na skupove. Kada govorimo šta znači imat utjecaj u Briselu, a to je moderni suverenizam, onolko kolko ste ukopčani u europske procese, onolko kolko znate izvući, dovoljno govori kada pogledamo SDP-ovu vladu. Dakle, 2013. kada je Hrvatska ulazila i kada su poslije 2014. bili pregovori oko financijske omotnice u regulativi stajala je jedna opaska koja je jasno govorila da države članice koje su ušle prije 2013. u EU, samo je Hrvatska ušla 2013., a imaju pad BDP-a veći od određenog postotka dobivaju ekstra milijardu eura. Niko iz Hrvatske nije reagirao na to, da smo umjesto 2013. pisali neku drugu godinu mogli smo imat milijardu eura više i to je propust Milanovićeve vlade, mogli smo milijardu eura imat više. Istodobno kada se ova omotnica zatvarala, europsko vijeće to su noćni pregovori, nekoliko dana je trajalo, ja sam isto cijele noći pripremao premijeru podloge. Premijer Plenković se bori za posebne članke za Hrvatske u kojem piše čl. 65. da država koja je koristila samo jednu omotnicu dobiva dodatnih 300 milijuna eura za nerazvijano područje, dodatnih 200 milijuna eura za poljoprivredu, tu noć premijer Plenković je izborio, dakle Milanović gubi milijardu eura Plenković osigurava 25 milijardi eura i izbori se tu noć zatvaranje pregovara za dodatnih 500 milijuna eura samo za Hrvatsku.

Građani to prepoznaju i građani vide ko u ovoj krizi ih može voditi.

Isto tako ova vlada je znala promijeniti statističke regije i upravo smo time iskazali išli u susret, posebice onima u Slavoniji da mogu veći postotak subvencija dobiti. Europski fondovi razvijaju Hrvatsku i žao mi je kad čujem, evo nema kolegice RAdolović, žao mi je kad čujem da oni tako paušalno IT sektor tvrtke karakteriziraju na ovaj … način. Žao mi je da recimo za tvrtku Gauss govorite da je HDZ-ova tvrtka kad vam je tamo zaposlena članica aktualnog predsjedništva SDP-a i na stranicama SDP-a govorite da je to renomirana tvrtka. Nemojte tako, nemojte tako paušalno karakterizirati IT firme, okarakterizirati projekte. Imamo 16.000 aktivnih projekata, koriste ga svi građani, tvrtke, gradovi. Korupcija ima ime, sistem kao takav nije ugrožen, nismo poput Mađarske, nismo poput Češke. A ovaj prijedlog ćemo odbiti jel kao što su mnogi iz mog kluba isto tako rekli nije u skladu sa zakonom, upali ste u tu zamku da s jedne strane niste mogli napisati i imenovati istražno povjerenstvo za pojedine ljude koji su optuženi, a s druge strane ovako preširoko nije sukladno čl. 4. Zakona o istražnim povjerenstvima. Sukladno tome klub HDZ-a će odbiti ovakav prijedlog jer nije u skladu sa zakonom. Hvala lijepo. I vama. Dvije povrede poslovnika, prvu povredu je tražila gospođa Sandra Benčić. Zahvaljujem se. Zastupnik Pavić povrijedio je čl. 238. vrijeđajući nas zastupnike iz Možemo zapravo govoreći laž kada je rekao da bi i on mogao nabrajati imena optuženih, pa je tu spomenuo i nas. Među nama nije optuženih i niko nije pod kaznenom istragom za razliku od vas, pa tako to vaše trpanje u isti koš ne može biti realno.

Hvala lijepo. Gospodine predsjedavajući vi ste povrijedili poslovnik jer ste dozvolili da zastupnik govori o stranačkom skupu HDZ-a gdje je bila Angela Merkel, međutim zaboravio je reći da je bila i Gabrijela Žalac na tom skupu.

Hvala lijepo. Opomena, bila je replika.

I sada idemo na pojedinačne, ne u ime predlagatelja. Dakle, pred nama je Prijedlog odluke o osnivanju istražnog povjerenstva za učinkovitosti funkcioniranja sustava raspolaganja fondovima EU i nadzora mogućih nepravilnosti nezakonitih radnji i korupcije. Zbog sumnje u nepristranost već smo imali kada smo podnosili interpelaciju o vladinom radu vezano za način raspodjele i raspolaganja sredstvima eu fondova u sklopu projekta Slavonija, Branja i Srijem, a prijedlog današnje odluke o kojoj raspravljamo se pokazala zapravo kao nužnim sljedećim korakom zbog svih daljnjih sumnji na nezakonita postupanja. Što je manje milijunskih poticaja i europskih sredstava se slijeva u Požeško-slavonsku županiju manje je javnih sredstava u džepovima članova HDZ-a i onih bliskih HDZ-u. Netko bi rekao da su ovakve konstatacije preuveličavanje i politiziranje no činjenice govore drukčije. Čitav niz imena, počevši od Franje Lucića bivših župana Aladrovića, Tomaševića, rodbinski povezani pojedinci su oni koji su na natječajima pod istim uvjetima ostvarili pozamašna bespovratna sredstva. Sada vidimo da je ta metodama po babama i stričevima osnovni i prvi kriterij koji je očerupao žitelje Požeško-slavonske županije i doveo na sam vrh po broju iseljenih Požeščinu i cjelokupnu Poežeško-slavonsku županiju. Premijer Andrej Plenković je projekt Slavoniju, Baranju i Srijem 2016.g. predstavio javnosti kao program za sprečavanje iseljavanja, no upravo suprotno, cijele obitelji su se iselile, a od 2013.g. Hrvatsku godišnje napušta nekoliko desetaka tisuća ljudi, uglavnom mladih između 20 i 39 godina starosti. Najteža situacija je upravo u Slavoniji gdje imamo propast malih industrija bez otvaranja novih radnih mjesta. Kome je izgradnja novih infrastruktura donijela prihode i bogaćenje osim onih pojedinaca i tvrtkama koje su bliski HDZ-u donatorima u kampanjama. Da mogu ravnopravno povući javna sredstva svi građani sigurno se ne bi doveli do ove situacije u kojoj je od 2011., od 2011. godine do 2020. stanovništvo istočne Hrvatske prirodnim kretanjem i iseljavanjem smanjeno gotovo za 106.00 građana. U Slavoniji sada živi manje od 700.000 stanovnika što se očekivalo tek oko 2030. godine. Niz je obiteljski povezanih pojedinaca uz obitelji Lucić ostvarilo potporu mladim poljoprivrednicima uzimajući budućnost mladim obiteljima za koje nije bilo dostatnih sredstava u određenim omotnicama. Tvrtka povezana sa HDZ-om Vinarija Galić mora vratiti 10 milijuna kuna iz vinske omotnice koje su joj odobrene pute Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi. OLAF je utvrdio kako je pri izgradnji vinarije došlo do malverzacije u odabiru podizvođača radova. Podizvođač radova je bila tvrtka u vlasništvu Ine Galića, sina Josipa Galića Presoflex gradnja što predstavlja sukob interesa. Ovaj slučaj je prvi kao takav u kojem je naloženo vraćanje sredstava, a slučaj je poslužio kao školski primjer nezakonitog poslovanja u izvješću za 2020. godinu.

A tijekom 2017. godine ova tvrtka je i dobila kolektivnu nagradu grada Požege. Moram spomenuti ovdje i gradonačelnika bivšeg Darka Puljaka koji čak ima 2 optužnice, Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu ga tereti zbog krivotvorenja poslovnih isprava i subvencijsku prijevaru od gotovo milijun kuna, a suđenje je počelo u listopadu 2021. godine. Također USKOK je u Županijskom sudu u Osijeku dostavio optužnicu protiv Puljašića teret će zajedno sa bivšim dogradonačelnikom Požege Mariom Pilonom zbog sumnje u trgovanje utjecajem i namještanje natječaja za energetsku obnovu. Požega je jedna od rijetkih slučajeva kada je lokalna samouprava se nalazila pod sankcijama što se tiče znači prijava i povlačenja sredstva iz EU, a upravo zbog subvencijske prijevare izgradnje dvorane uz Osnovnu školu Dobriše Cesarića. Evo vrijeme je isteklo, ali imate replike pa ćete se moći nadovezivati ako [[Upadica: Može.]] želite. Uvažena kolegice, ajmo se nadovezati, Projekt Slavonija, Baranja i Srijem, od 18. listopada 2016. do 21. prosinca 2018. prema podacima iz vlade u sklopu tog projekta dodijeljeno je nešto više od 8,5 milijardi kuna ili oko 45,41% planiranog novca. I upravo zbog sumnje u nepristranu i meritornu podjelu javnog europskog novca 25 je oporbenih saborskih zastupnika u prosincu 2020. podnijelo interpelaciju o vladinu radu vezano uz način dodjele i raspolaganja europskim sredstvima u sklopu Projekta Slavonija, Baranja i Srijem. Obrazac je uvijek, mali slavonski grad u njemu gradonačelnik HDZ-ovac i lokalni poduzetnik HDZ-ovac, u gradu komunalna tvrtka u čijom skupštini sjedi taj gradonačelnik HDZ-ovac, a poduzetnik HDZ-ovac od nje dobiva višemilijunski posao. Obično je to pročišćavanje vode ili gradnja kanalizacije. Poduzetnik pri tom dobiva i još koji milijun ako ima svoj OPG, farmu ili vinograd [[Upadica: Hvala lijepa.]] i sve to na podlozi Projekta Slavonija, Dakle, u posljednje 4 godine je ugovoreno 16,5 milijardi kuna odnosno kroz Projekt Slavonija, Baranja i Srijem odnosno 88% ukupnog iznosa. Neki su povukli znači sredstva od 100.000 kuna do 100 milijuna kuna od javnih i lokalnih poduzeća do OPG-ovih, do OPG-ova, fizičkih osoba, pravnih osoba, no ako detaljno češljamo taj popis vidimo da svi koji su ostvarili ta sredstva su ili bliski HDZ-u ili su članovi obitelji i to je obrazac koji se ponavlja i zaista postaje pravilo, a ne izuzetak.

Prvo da razjasnimo. Među njima se nalazi i HDZ-ovaca i SDP-ovaca, mislim čak da je predsjednik Gradskog odbora SDP-a Pleternice u njima. Drugo bili ste u mom gradu jako puno puta i prije 10 godina i 2015. i bili ste neki dan opet. Znate li tko je radio, ja sam HDZ-ova, ponosna HDZ-ova gradonačelnica, znate li tko je radio projekt mjere 741 u gradu Pakracu, obnovi gradskog trga? Felix Regulacija. Znate li tko radi na projektu aglomeracije za Pakrac i Lipik vrijedan više od 100 miliona kuna? GGD, slovenska tvrtka. Dakle, nemojte generalizirat i stavljat našu županiju u loš kontekst jer radi se dakle kad vi govorite [[Upadica: Hvala.]] da smo svi u istom košu što nije korektno prema mojim kolegama. Znači ako mi imamo bivšeg župana jednog drugog Požeško-slavonske županije, znači župan Aladrović bivši, župan Tomašević i ako imamo bivšeg saborskog zastupnika Franju Lucića i znači članove njegove obitelji, jedan sin, drugi sin, šogorica, znači bespovratno su ostvarili višemilijunska sredstava. U isto vrijeme ta višemilijunska sredstva ili ona niža od 100.000 do 300.000 kuna nisu mogli ostvariti one obitelji kojima su potrebnije, koje su, kojima je možda značilo to ostanak u našoj Požeštini. Naša Požeština je među prvima što se tiče iseljavanja mladih obitelji i ovo sigurno neće doprinijeti tome da se obitelji vrate.

Ja sam kolegu Bačića opomenuo da ne može iz klupe govoriti, a vi molim vas isto tako ne možete govoriti iz klupe, jesmo se razumjeli? [[Upadica iz klupe: Da]] Hvala lijepo. Normalno da ukoliko se ponavlja obrazac da su svi povezani sa obitelji Lucić, Aladrović i svima ostalima da, da je to nešto na što ne ukazujem samo ja, ne ukazuju mediji, ukazuje cjelokupna javnost i nezadovoljni ljudi koji su stanovnici tih malih gradova i općina i Požeštine. Dakle, mi znamo ko dobiva, interno nama su to provjerljivi podaci, a ono što je, ne samo što je provjerljivo na mrežnim stranicama, su također i pokrenuti postupci protiv određenih tvrtki.

Imamo nekoliko povreda Poslovnika, poštovani zastupnik Miro Bulj. Zbog dobrog vođenja vaše sjednice odustajem od povrede Poslovnika. Hvala lijepo. Čl. 238., kolegice, ne znam što vas tjera da tako loše, da ne kažem zločesto prozivate ljude koji su imali pravo dobiti nešto što su dobili, na temelju informacija iz medija, pojma nemate o čemu govorite i prozivate ih imenom i prezimenom i oni vam ne mogu odgovoriti i uporni ste u tome. Tko vas tjera u klubu da to radite? Pa to vama nije primjereno. Za čiji interes vi to radite?

Čl. 238., zastupnik Borić vrijeđa i omalovažava saborske zastupnike uključujući i kolegicu. Govori kao i kolega Bačić da je to našla u medijima dok svi dobro znamo i svi smo iz oporbe izvadili Excel tablice na stranicama službeno Ministarstva poljoprivrede kroz program ruralnog razvoja, tako da nemojte obmanjivati javnost, nemojte optuživati medije, to su službeni podaci, jedino ako ih u vašem ministarstvu i to je naravno bila replika, pa dobijate opomenu.

Poštovana zastupnica Jeklkovac ima povredu Poslovnika. Hvala lijepa predsjedavajući. Kolegica je povrijedila čl. 238. Poslovnika jer ovdje zaista na sramotan način se prozivaju ljudi imenom i prezimenom da su učinili nešto što je protivno zakonu. Ako smatrate da je to tako, a tvrdite da ste vi ozbiljni onda znate šta trebate činit, podnesite kaznene prijave, nemojte ovako prozivati ljude imenom i prezimenom. Ako je netko dobio potporu vjerojatno je za to imao uvjet, a to je li član neke stranke i koje stranke nije vjerojatno bio razlog da ne dobije potporu. Dobro, vidim da će neki vrlo brzo napustiti ovu dvoranu jer će dobiti treću opomenu sa oduzimanjem riječi do kraja rasprave. Ja moram evo reći povreda čl. 238. jer se učestalo ide na to da se ja osobno idem prema nekome, da su to podaci koji nisu, da se ljudi ne mogu obranit, da ljudi nisu ovdje, mislim to su podaci koji su dostupni javnosti, za koje mi svi znamo, a pogotovo i ja jer sam u Požegi i znam sve što se događa. Meni ne trebaju mediji da ja znam šta se događa u Požegi.

Imate mogućnosti više od pojedinačnih rasprava do replika i previše, završnih riječi i sve skupa, sve možete reći što god reći u granicama naravno onoga što je predviđeno Poslovnikom, al molim vas nemojte više zloupotrebljavati instituciju povrede Poslovnika. Ja vas to lijepo molim jer ja ću svima davati ovaj opomene, neki već imaju dvije opomene, s trećom će nas morat napustit nažalost odnosno neće moći govoriti do kraja ove točke. Kolega Deur vi inzistirate na povredi poslovnika? Ha izvolite. 238., poštovana kolegica je uistinu povrijedila sa svojim istupom ozbiljne ljude, 238. koji nisu tu, ponašajući se kao da je u predizbornoj kampanji bez imalo, dolazi iz županije vrijeđajući ljude koji ili obnašaju ili su možda obnašali vlast.

To je isto bila replika, a ne povreda poslovnika. Sad vas već više ima po dvije opomene, ja vam skrećem pozornost samo na to da se ne krenete silno čuditi kad vam onda oduzmem riječ do kraja rasprave o ovoj temi i govoriti da vas ne znam bilo tko ušutkuje. Više ljudi u ovoj dvorani sad već ima po dvije opomene, treća znači oduzimanje riječi do kraja rasprave o ovoj temi. Poštovana zastupnica Maksimčuk. Hvala lijepo. Uvažena kolegice, nakon odluka neke prethodne loših odluka vlada nastao je projekt Slavonija, Srijem i Baranja tada je Slavonija svrstana uz bok Zagreba i nekih bogatih županija i nakon toga naravno da je se morao da je morao osnovat se Savjet za Slavoniju, Srijem i Baranju kako bi Slavonija barem u nekom doglednom vremenu mogla postići onaj napredak koje imaju ostale regije u RH. Od osnivanja projekta do kraja rujna prošle godine u Slavoniji je isplaćeno 10,3 milijarde kuna, sklopljen je dodatak drugog razvojnog sporazuma u koji su uključeno 38 novih razvojnih strateških projekata u vrijednosti 10 milijardi kuna. Ako je projekt Slavonija, Srijem i Baranja toliko loš zašto je na inicijativu vašega župana traženo osnivanje razvojnog sporazuma sjever? Smatrate li vi zaista da je projekt Slavonija, Srijem, Baranja toliko loš i smatrate li da su samo HDZ-ovci [[Upadica Reiner: Hvala.]] kroz taj projekt dobili novce?

zasigurno to i je tako. Sve ono što sam rekla stoji i javno je objavljeno, a ovo što ste govorili o regijama i podjelama kako je to bilo ranije, to smo ja mislim već raspravljali nekoliko puta. A ne znam šta se svi sad bojite oko toga da se ovo istražno povjerenstvo zaista osnuje i da se vidi sporni slučajevi nešto što je sporno da se utvrdi, da se razriješi, da se spriječi buduće potencijalne počinitelje koruptivnih ponašanja i nezakonitih radnji i svi zadovoljni.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Pa poprilično je zabrinjavajuće da vi ne vidite problem u ovome što ste izrekli za ovom govornicom, ja želim vjerovati da to nije bilo namjerno, ali ja vas moram podsjetiti da ste vi ovdje počinili i kazneno djelo klevete i uvrede i sramoćenja, štogod hoćete. I pomalo je kukavički se skrivat iza saborskog imuniteta. Ove ljude koje ste ovdje prozvali protiv njih se ne vodi koliko ja znam koliko sam upoznat isto tako ko i vi iz medija, što nije nikakvi dokaz, ne vodi se nikakav postupak. Međutim, u tom svom niz imena koje ste naveli nekako mi je ispao primjerice gospodin Grgić protiv kojeg se recimo prvi put od strane europskog javnog tužitelja i bivšeg SDP-ovca proveo dakle odnosno donijelo pravomoćno rješenje provođenja istrage. Pa zašto niste njega recimo spomenuli nego se vodite nekim navodima iz novinskih natpisa. Međutim, ono što je rekao kolega Borić, ja bi volio da govorimo o suštini, pa recite nešto evo postavit ću vam pitanje koje ste sami vi postavili u svom prijedlogu. Koje je mjere potrebno uvesti za uvođenje jačeg neovisnog nadzora raspolaganja fondom EU?

Još jedno ima također kaznenu prijavu zbog sumnje u trgovanje utjecajem i namještanjem natječaja za energetsku

Evo kolegice puno raspravljamo danas i o bivšem ravnatelju, sada već bivšem ravnatelju SAFU-a, međutim čini se da metoda izbora novog nije ništa bolja odnosno slijedi staru prokušanu logiku HDZ-a, pa tako natječaj koji je raspisan negdje 22.2. čini mi se za novog ravnatelja/ravnateljicu SAFU-a dakle govorimo o pred kraj veljače, već krajem siječnja jedan stanoviti član HDZ-a, neću ga sada imenovat da ne bi ponovno krenulo zašto imenujemo ljude, je na Facebooku najavio, veselio se naravno pa je morao podijeliti sa prijateljima, da je dobio obavijest da je službeni kandidat za ravnatelja SAFU-a, tako da službena kandidatura se vjerojatno događa u nekim stranačkim prostorijama i sastancima i rješava se mjesec dana prije nego što je zapravo natječaj raspisan. Pa evo sve ste rekli, dakle objava da je službeni kandidat bez uopće da je natječaj otvoren je zapravo nama putokaz da je to sve jedan te isti način rada i u tome nema transparentnosti, u tome neće se ništa pomoći ljudima što se tiče dobivanja i bespovratnih sredstava i zapravo uvođenja reda u to da dobiju oni koji se bave s tim, a ne kojima je to marginalna nekakva proizvodnja, odnosno da se time ni ne bavi kao što smo imali u slučaju znači dodjele sredstava pojedinim firmama koje se ni ne bave poljoprivrednom proizvodnjom ali su dobili, znači sredstva iz tog programa i u tu svrhu. Dakle, ovo je samo jedan korak koji nam može svima pomoći da sustav bude transparentniji i da sustav dodjele bespovratnih sredstava bude čišći i ne vidimo u tome razlog zašto ne bi bilo tako, zašto ne bi podržali osnivanje tog povjerenstva. Uvažena kolegice Vlašić Iljkić, nemate li dojam da je sve ovo zapravo jedna uvježbana obrana i ono što slušam od vladajuće stranke danas to je da se inzistira na tome da ne smijete ni jedno ime spomenuti, jer sve su to insinuacije iz medija a zapravo se u tome prepoznaje ja mislim paničan strah da bi OLAF mogao u bilo kojem trenutku uletjeti ili da bi Ured europskog javnog tužitelja ponovo mogao uletiti. I sve on što smo čitali u medijima pokazati da je istina i da je to upravo razlog zašto ovo osnivanje istražnog povjerenstva guraju u stranu jer se boje da bi se opet ista blamaža mogla desiti kakvu smo doživjeli i gledali ovdje blamiranje državne odvjetnice. Da evo, zaista od obrane što smo čuli sa ove strane je bilo i da takva odluka, tako koncipirana nije u skladu sa zakonom i da znači ne može proći iz razloga što nije usklađena. Ono što smo i rekli i nismo protiv toga da se također napravi i amandman, pa ako možemo razmotriti taj amandman ako to nije onako kako vi mislite da treba biti, napravite amandman, to će se razmotriti. Razmotrit će se takva odluka i eventualno će se amandman izmjena usvojiti, a ovo sve što drugo čujemo je zapravo ne znam evo strah koji je u biti očito opravdan. Poštovani i uvaženi potpredsjedniče Sabora, ja vas molim da prema članku 238. osigurate da se ne remeti rad u sabornici. Kolega Bačiću, oprostite ali non stop brbljate i non stope remetite, uopće ne čujem u ovom dijelu.

Ja naravno neću dati opomenu, ali slažem se da treba biti mir dok netko govori i ja ću svaki puta opomenuti, ne dati opomenu nego skrenut pozornost na to da se ne remeti govornika. Jer svatko ima pravo iznositi ono što misli da treba iznijeti ovdje. Prema tome, ne može se iz klupa vikati, a na žalost se viče iz svih strana. Sljedeća pojedinačna rasprava bit će poštovanog zastupnika Josipa Borića, izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, kolegice i kolege. One se toliko često i ponavljaju da jednostavno više-manje nam nekada i rasprave izgledaju jednako na svakoj priči o istražnim povjerenstvima. Uvijek je isti. Protiv smo ovog povjerenstva jer je ovaj uradak protiv zakona, protivan je zakonu. A ovo što je ovako napisano još je gore danas prezentirano. Samo ova zadnja prezentacija od kolegice iz SDP-a nas tjera da budemo s dvije ruke protiv ovoga. Jer ovo što oni rade ne izgleda na ništa. Baš sam se sjetio jednog naslova od prije nekoliko dana u jednom dnevnom listu gdje novinarka kaže ova naša oporba u Saboru to je tuga golema, tuga golema. Jer što oni nas tjeraju pazite da mi dignemo ruku za ovo, što nas tjeraju? Pokušat ću objasniti čitajući ovo što su oni napisali u 11 mjesecu 2021. godine. Uzmu podatke o uspješnosti povlačenja sredstava iz 2019. Pazite, pišete 25.11.2021. i uzmete podatke iz 2019. i kaže neuspješno, ne znaju povući sredstva, ne znaju ništa, ne valja im sustav nadzora, ne valja im način rada, ništa ne valja. Dvije godine unazad uzmu podatke i to treba nas uvjeriti da smo mi za ovo povjerenstvo.

Ništa, počinjemo od 2016. samo se želimo baviti sa vama. Kad pogledate onih 11 pitanja oni su i premijera doveli pod upitnik i njega bi oni nešto ispitivali. Zašto? Jer je to njima politički oportuno. I što me fascinira? Da im je jedina politika koju promoviraju već godinama, ne zadnje dvije baviti se ljudima i njihovim sudbinama i kako budu prozivani ti ljudi u novinama oni ih ovdje napucavaju koliko god mogu na najjače. Ne mogu im odgovoriti, ne mogu s njima komunicirati i svaku onu riječ napisanu iz novina doživljavaju kao čistu istinu, nepobitnu i uvijek dokazanu. Kad postupci krenu, kada se čak mnogi i oslobode od svih … [[Govornik se ne razumije.]] u postupcima koji traju i desetke godina, ništa, mi smo se s njima napucavali sad s jednim gospodinom koji je, na mome otoku napravio hotel 5 zvjezdica. Kako si se uopće smio javiti? I zaborave sve svoje. Onog iz Dubrovnika koji je uzimao neke svoje potpore radnicima, ne znam jesu ga izbacili iz stranke, možda je još dobar, možda je SDP. Ili onog iz Zadra koji je napravio štetu, ne, ništa, pa nekog našeg kolegu ovdje.

Jel bi to bilo u redu? Pa šta ćemo s time? Pa pogledajte što govorite iz dana u dan i kakvu politiku promovirate i onda se čudite što ljudi u vama vide. Ništa. Tema SDP sa 2 prijedloga, teritorijalni preustroj ja mislim i nešto vezano uz socijalu, tišina, muk, ničega više nema. To je to što smo čuli u proteklih 2 godine. Sve drugo su istrage nad istražnim tijelima. Istrage iznad svih istražnih tijela. Mi provodimo istrage kao saborski zastupnici i deremo glave ovdje bez ikakvog problema. Nema veze kako se tko zove, svakoga možemo prozvati. Od predsjednika države do najzadnjeg načelnika. I to je politika. Ok. Mislite da nemamo primjera, koliko god hoćete, koliko god hoćete. Ali da potpišemo ovdje da ne znam da je DORH politički zarobljen, bio je zarobljen, pa je onda valjda oslobođen kako oni to napišu. Pa onda sredstva se netransparentno dodjeljuju podobnima po stranačkoj liniji. Mi bi za to trebali dignuti ruku ovdje. Jel se slažete da dignemo ruku za to što vi napišete? Je li to tako, jeste vi to utvrdili ili što?

I oni su utvrdili da oni ne znaju što je, a što nije. Kad dođu ovdje super su, svi ih hvalimo, kad dođemo tu ne znanju prihvatiti žalbu.

Poštovani kolega, ovim prijedlogom ustvari oni predlažu da se osnuje paralelno tijelo, da istražno povjerenstvo u stvari bude paralelno tijelo koje će provoditi istragu nad cijelim sustavom korištenja sredstava europskih fondova. A unutar, taj sustav je posložen tako da postoje i administrativne procedure i procedure koje se tiču nadzora. Ja bih rekla da sustav dobro funkcionira jer je sve ono što je loše se procesuira. Sve ono što je protivno zakonu, sve uočene nepravilnosti se procesuiraju. Ne možemo mi biti ti koji ćemo biti istražitelji sustava koji već ima uspostavljene kontrole unutar sebe.

Pa da im dođu ljudi koji o tome znaju puno više nego mi ovdje. Ali njih to ne interesira, oni se žele baviti politikom i glavama. Ako ste vidjeli primjere, svi ih pitamo za njihove primjere kako možete zaboraviti te primjere? Pa prošle godine u 7. mjesecu se od nas tražilo ultimativno u zadnjem danu da se skine imunitet jednom kolegi zastupniku ovdje jer da je pod istragom, jer ga mi spominjemo. Moraš počet kad vidiš da te jednostavno tjeraju da se moraš bavit s ljudima. Zašto s ljudima?

Nećemo to prihvatiti. Ovo što rade je ispod razine zastupnika koji bi trebao baviti se politikom na drugačiji način po nama, a to su ajmo argumentirano kako je rekao predlagatelj, ajmo od početka, bez podbadanja argumentima, a nije prošlo 5 minuta samo podbadanje, nema argumenata, nema ničega. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Znate što argumenti i činjenice? Argumenti i činjenice su da zapravo od svih ministara u vladi bit će još malo broj onih koji su započeli mandat i koji će ga završiti u vašoj vladi HDZ-ovoj vladi. Argumenti i činjenice su ti da je vaša ministrica europskih fondova rekla da su joj upućene prijetnje „provući ćemo te kroz blato“ i „bit će krvi do koljena“ na sastancima na kojima su prisustvovali gospodin Milijan Brkić i specijalni savjetnik premijera gospodina Andreja Plenkovića. To su činjenice. Činjenice su također da je sadašnja ministrica Tramišak nastavila uhodanim putem bivše ministrice Gabrijele Žalac po metodi najbržeg prsta propisivati natječaje. I činjenica je da ste vi ovdje bez argumenata išli napad kolegicu Vlašić Iljkić samo da ju napadate jer vas istina boli. To je jedina činjenica danas ovdje.

Kolegica je povrijedila Članak 238. Kolegice ako su vama činjenice i argumenti novinski natpisi, nama nisu.

To niste čuli. Znači vi samo čujete ono što vi želite čuti i na taj način se nabacujete na ljude njihovim imenom i prezimenom na njih blatom.

Međutim ja ne izmišljam ništa, vi nas stalno optužujete da mi čitamo medijske napise, mi ne čitamo medijske napise, to su bile službene izjave ministrice Tramišak. Vi se morate sami sa sobom unutar HDZ-a dogovorit, predlažem nekakve malo češće koordinacijske sastanke sa vašim ministrima da vidite ko tu laže jer vas očito lažu. Poštovana zastupnice Radolović to vam je isto opomena jer je to replika, a ne povreda Poslovnika. Poštovana kolegice, vi ste od vašega predsjednika preuzeli tu ulogu maloga pit bula, pa insinuirate, lažete i vrijeđate. To vam je sve što znate, ovako nekorektno, neljudski prema ljudima koji nisu tu iznosit ovakve laži je van svake pameti. Al to još jednom stanje SDP-a pokazuje zato i jeste tu gdje jeste.

Poštovani zastupnik Šimičević. Zahvaljujem potpredsjedniče HS. Povrijeđen je čl. 238., kolegica je na neprimjeren način uvrijedila kolegicu Jelkovac govoreći ono što se ovdje u ovom saboru ne bi smjelo govoriti. Ja vas molim da vodite računa o onome što govorite i na koji način se obraćate kolegici jer mi svi ovdje imamo istu ulogu.

Govoriti za nekoga ovdje da je pit bul, koji je slijedeći korak, ćete nekome reći da je ne znam neka druga životinja, neću, neću upotrijebiti to. Ja vas lijepo molim držimo nekakvu razinu kakvu ljudi očekuju od ovog najvišeg doma. Oni ljudi koji su nas ovdje izabrali nisu nas izabrali da se vrijeđamo, nisu nas izabrali da se nazivamo bilo kakvim životinjama jedni druge [[Upadica iz klupe: Čak ni domaćim]] , čak ni domaćim, slažem se. Prema tome, ja vas lijepo molim mislite na dostojanstvo svojih kolega, ali i na vlastito dostojanstvo jer kad netko se nabaci blatom na nekoga drugog ja vas uvjeravam ruka mu ostane blatnjava i njemu, pa vas lijepo molim držimo neku razinu komunikacije ovdje. Ne moramo se slagati i ne slažemo se, zato i postoje različite stranke, ali komunicirajmo na jednoj razini kakva je primjerena ovom domu. Hvala lijepo. Uvažena kolegice, iz vaše replike zapamtio sam samo argument i činjenice i sjetih se današnjeg događaja u gradu Puli u kojem ste vi jedan od važnijih političara u kojem je koalicija SDP-a i Možemo! doživjela svoj krah zato što niste bili u stanju riješiti predispozicije tj. riješiti sve ono što je potrebno da se izgradi jedan projekt privatnog poduzetnika i rađe ste se raspali nego da omogućite ono što ste obećali građanima tog grada, a nije mi svejedno jer ja isto dolazim iz 8. izborne jedinice da u biti nećete napraviti ništa, blokirat ćete jednog gradonačelnika i sad ćemo gledati političke igrice … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] , a to da ste skloni tome podizat kaznene prijave… Kolegice molim vas nemojte vi vikati sa mjesta, znali ste govoriti kad su drugi govorili, e sad molim vas vi budite na mjestu, šutite i pustite govornika da govori. Izvolite kolega Borić. A to da ste skloni podizati kaznene prijave kao način političke borbe u toj županiji je ispod razine političara koji sjedi ovdje u sabornici. To je katastrofa i ako se s time bavite nemojte očekivati jednog dana da vas neće doć s druge strane također nešto slično. Kolega Borić, evo naslušali smo se da se projekti i natječaji po babama, stričevima i očevima dodjeljuju, a ja bi evo ga samo navela da se npr. odabir projekata iz programa ruralnog razvoja koji se odvija u Agenciji za plaćanje odvija na temelju kriterija odabira koje prije svakog natječaja odobrava Odbor za praćenje programa ruralnog razvoja i jednako se primjenjuje na sve korisnike. Dodatno, svaki natječaj i prije objave na svim svojim elementnim predmetom je postupak u e-savjetovanju sa ciljem da se omogući što veća participacija korisnika, znači da sustav je posložen, da je sustav dobar, da sustav funkcionira i da mi samo ovakvim razgovorima i ovakvim insinuacijama doprinosimo da mislim da ne trebamo ocrniti i da činimo samo štetu.

Mislim da ovakva rasprava koja dovodi u pitanje neovisnost, najprije DORH-a, pa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, pa onda SAFU-a i svakog tijela ove države na čemu oni inzistiraju, oni isti koji su 2015. imali preko 1.800 uočenih grešaka u sustavu koji je trajao 2.g., da nam oni drže lekciju kad imamo postotke ispod dozvoljenih u smislu da su pojedinačni predmeti primijećeni i da je sustav koji je za to nadležan napravio što mora napravit, ali oni se i dalje žele loptat s tim ljudima.

Zahvaljujem potpredsjedniče. Uvaženi kolega. Jel ono Churchill rekao, ako hoćete ne riješiti problem osnujte povjerenstvo, ali mene ovdje interesira što vi mislite zašto bi mi to trebali osnivati povjerenstvo ako imamo institucije države. Premijer je kazao da je nulta tolerancija na korupciju, dakle mi imamo institucije, rade institucije i svi oni koji se ogriješe o zakon na bilo koji način doći će pred lice pravde. I meni stvarno nije jasno ko bi bio u tom sastavu tog povjerenstva da bi oni bili takvi eksperti da bi mogli riješiti sve probleme koji su trenutno u Hrvatskoj državi. Pa vjerojatno bi se kolega našlo eksperata, čuli smo da postoji stručni tim Mosta, imamo stručni tim iz ove lijevog zelenog bloka, imamo nešto struke ovdje i u SDP-u, ali onda bi vjerojatno i zaboravila na ono što se njih tiče pa bi rekli da to nije tema itd. našlo bi se ali se oni žele bavit kažem isključivo ljudima, ovom vladom i oni politike nemaju i to građani moraju saznati ili vidjeti. Mislim da vide jer ankete pokazuju što je tko na ovoj političkoj sceni. Vidimo rezultate tamo gdje su preuzeli odgovornost, 10 mjeseci nemaju pročelnike, nemaju. Nisu sposobni naći 10 ljudi, 15 ljudi da budu ti koji će biti odgovorni za pojedina upravne odjele, upravna tijela u tom gradu Zagrebu najvećem gradu u RH, nisu. Ali su stručni za sve ostale tijela u državi, sve znaju. Ali kažem pokazat će vrijeme ovo što se desilo u Puli, neće proći dugo vremena vidjet ćemo Zagreb.

Pričali smo danas o sustavu eu fondova, dakle ima uređeno bodovanje, posrednička tijela, upravljačka tijela, nadzorna tijela itd., slušajući danas kako oporba barata imenima i prezimenima ljudi koji su prošli cijeli taj sustav i kako spominjanjem odjednom da su ti podaci transparentni, dakle našli smo u transparentnim podacima imena i prezimena, a spomenula sam da u ovoj odluci piše da je sve ne transparentno. Ja sam sad malo zbunjena i mislim si da li tamo u onoj prijavi postoji neka kućica pa da prijavitelj stavi iksić u odgovoru da je on član HDZ-a ili neke druge stranke, pa ako je član HDZ-a po njima uopće trebao ni konkurirati za sredstva ni dobiti na kraju krajeva sredstva ako ima taj iksić u kućici. Kolegice oni imaju definitivno problem s nama, s HDZ-om i s ovom vladajućom većinom i znaju dobro da ne postoji izborni zakon po kojem oni mogu pobijediti na izborima, osim da nas crne ovdje po cijele dane i nas ovdje koji sjedimo svaki dan. I fascinira ta njihova hrabrost da s imenima ovdje barataju kao gotovim činjenicama znajući da im ti ne mogu odgovoriti i to rade uporno. Ja gledam evo ne znam di mi je predlagatelj ispred SDP-a g. Grbin, Bauk, gledao ga ovdje valjda mu dosadno, gledaju u plafon onako šta mi je ovo trebalo danas da se sramotimo opet sa nekakvim uratkom i da tražimo od HDZ-a da potpisuju ove njihove tvrdnje, da je najbrži prst katastrofa što su napisali da to nije, samo malo da nađem, da je to neprimjerena metoda u raspisivanju javnih natječaja. Kako smo dobili sredstva iz onog programa za Najbrži prst, bilo je u redu, to može izać tamo iz drugih dijelova EU, a kod nas ne može [[Upadica Reiner: Hvala.]] jer odmah nepravedno. Poštovani kolega. Ova količina nemuštosti i gluposti koje je kolegica izgovorila između ostalog je rečeno da bi to istražno povjerenstvo provodilo i istraživalo potencijalne koruptivne radnje. Pitam se, koje ovlasti bi povjerenstvo od koga trebalo dobiti, kojim kriterijima bi se rukovodilo, a kad pogledate i pitanja ovdje koja su postavljena onda je zapravo to nadnaravno povjerenstvo koje bi uredilo cjelokupne sustave svih mogućih vlada, država itd. Oni bi istraživali kažem i iznad DORH-a iznad USKOK-a, PNUSKOK-a svih tih istražnih tijela, tijela presije u RH, evo naših istražitelja iz oporbe, svaki dan istražuju, pa onda utvrde da DORH ne radi svoj posao, da je politički zarobljen, da mu je OLAF dostavio određene predmete, četiri predmeta od silnog broja ne, i onda DORH vrati kaže podigli tri optužnicu, jednu odbili kao neosnovanu. Što sad? Nismo više politički zarobljeni od nekadašnjih nedavnih događaja, sad smo zarobljeni pa nismo zarobljeni. Što ako se taj DORH oslobodi i počne nešto radit na njihovoj strani, što ćemo tek onda čuti? Jer kad se sjetim priče iz 2016. kada Ministarstvo poljoprivrede podiže kaznenu prijavu, zove, ne on podiže kaznenu prijavu nego poziva tijela prije sve da uđu i da utvrde što se desilo sa njenim natječajem.

Ajmo na trenutak zaboraviti da ste i vi i ministri koji se u ovom prijedlogu spominje članovi pravomoćne presuđene strane za korupciju i složimo se i vi i ja da nam je u interesu uspostaviti sustav upravljanja i dodjele sredstava iz eu fondova na način da niti jedan ministar, niti jedan ravnatelj nitko više ne bude s razlogom uhićen u šest ujutro odvođen u istražni zatvor, procesuiran, da se mediji, stranke, javnost bavi krađom javnog novca od najviše pozicioniranih ljudi. Ja ne znam zbog čega toliko otpor tom prijedlogu da se upravo istraži postoji li u sustavu problemi koje možemo riješiti? Ja sam na svojim stajalištima da sustav postoji i da saborski zastupnici nisu bolji istražitelji od našeg sustava presije, od DORH-a, USKOK-a i PNUSKOK-a i da su primarno političari i da bi radije politički sudili nego na bilo koji drugi način. Istina. A što se tiče kolegice pravomoćnosti presude HDZ je platio svoju kaznu, osuđen je kao odgovorna pravna osoba za djelo pojedinca i mi smo to napravili. A vi možete koristiti izričaj kako vam drago. Kao isto što bih ja rekao jedan je Trgovački sud i SDP osudio i rekao da nekom Kikašu mora platiti nešto jer su varali u kampanji i nisu iskazali nekakve podatke. Koga je sud dohvatio, dohvatio ja sam na to ali vi niste ta stranka sa primjerom svog predsjednika da nam držite bilo kakve lekcije o moralu i o tome što bi mi trebali raditi, niste i to će vam građani reći na sljedećim izborima.

Zahvaljujem se. Evo i nakon Ljube Česića Rojsa i dalje Ljubo Česić Rojs hvala vam što ste nas na to gospodine Boriću podsjetili i izmislili novu inačicu one tko je jamio jamio je kad ste rekli sada ah koga je sud dohvatio, dohvatio je koga jest, jest. Dakle, ja ću ponoviti šta su zahtjevi i šta je funkcija Istražnog povjerenstva, dakle funkcija Istražnog povjerenstva jest da utvrdi da li je bilo političkih pritisaka na ravnatelja SAFU-a, a onda od ravnatelja SAFU-a prema službenicima SAFU-a ne samo po pitanju ovom koje je sud eto dohvatio odnosno DORH je dohvatio, odnosno nije ni DORH dohvatio, DORH ih je propustio, nego ih je … [[Govornica se ne razumije.]] dohvatio nego i tamo gdje postoje još neki koji se nije dohvatilo. Dakle, tražimo da se utvrdi da li je bilo takvih političkih pritisaka i tražimo da se utvrdi je li za ovaj slučaj koji jest pod istragom premijer znao da je ravnatelj SAFU-a znajući da se radi o namještenom natječaju taj namješten natječaj potpisao. Dakle, radi se o vrlo konkretnim pitanjima na koje tražimo konkretne odgovore. Međutim, kao i u slučaju JANAF i kad smo tražili istražno povjerenstvo za pitanje političkih pritisaka na istražne organe koje ste isto tako odbili jer je bilo preširoko pa smo onda vidjeli upravo na ovom slučaju Žalac ima li ili nema političkih pritisaka kad je cijela zemlja shvatila da bi ovaj slučaj Žalac i ovaj slučaj software propao da nije bilo Ureda europskog tužitelja jer da je DORH iz nekog razloga zanemario iskaze službenika iz SAFU-a koji su svjedočili tome da su upozoravali Petrica da se radi o namještenoj javnoj nabavi. I da, da nije bilo EPPO-a mi danas ne bi o ovome razgovarali. Radi se o čemu? Početno o mogućim političkim pritiscima na istražne organe koji smo htjeli istražiti istražnim povjerenstvom vezano za slučaj JANAF koji također niste dali jer to je bilo preširoko. Svaka tema koju vi ovdje proglasite preširokom 6 mjeseci do godinu dana nakon toga vam postane preuska, a nekima i prostorno uska u sobama Remetinca. Tako će biti i sa ovim. Reći ću samo o čemu se, ponovit ću za građane o čemu se u ovom slučaju radi, dakle vaša ministrica je prvo procijenila javnu nabavu za taj software na 5,7 milijuna kuna. Onda ju je povećala na 9,8 milijuna kuna. Htjela ju je direktno ugovoriti, nije mogla, DKOM joj nije dao, onda je morala ići ponovno na javnu nabavu koja se naravno naštimala ponovno za isto poduzeće ovaj puta u konzorciju sa nekim drugim da bi se to prikrilo i povećavaju sa 9,8 milijuna na 12,99 milijuna kuna. Ovo su sve iznosi koje govorim bez PDV-a, 12,99.

Dakle, ne radi se samo o pokušaju namještanja natječaja, nego se radi o namjernom i smišljenom, s predumišljajem izvlačenju novaca iz EU fondova da bi se netko ne naplatio za svoj posao, nego da bi ga preplatili 6 puta, da bi ga preplatili 6 puta, o tome se radi. O tome mi želimo razgovarati. Je li netko drugi još od političkih dužnosnika za to znao i kako je moguće da nije znao, ako je već 2019. godine to sve bilo jasno i zbog istrage protiv Žalac, ali i zbog novinarskog rada novinara Telegrama. Vi kažete 10 mjeseci oni ne mogu naći, oni nemaju ljude da nađu sebi pročelnike jer ih tražimo na natječaju. Vi to nikad niste radili pa ne znate koliko natječaji traju, a posebno ne znate koliko traju kad se javi 10 ljudi, jer vama se javi taj jedan sa kojim ste se dogovorili. Pa naravno da ne znate! Prva je poštovana zastupnica Marić. Poštovana kolegice kako komentirate činjenicu da kada se ustrojavao naš zagrebački, odnosno hrvatska podružnica hajmo tako reći europskog tužitelja u Zagrebu trebalo je sistematizacijom biti predviđeno prvo četiri mjesta, međutim bilo je dvoje plus gospođa Laptoš i sada se evo prema podacima na koje sam ja naišla raspisuje natječaj za još dvoje. Dakle, očito će biti puno više posla za Ured europskog javnog tužitelja kod nas. Prema podacima je trenutno 35 predmeta koji ukazuju na moguće zloupotrebe sredstava fondova EU, a 25 predmeta je DORH dostavio nakon 10. studenog, a svi se sjećamo one neugodne konferencije za medije kada su se crvenile i ravnateljica USKOK-a i glavna državna odvjetnica da nije bilo europskog ureda mislim da i ova afera Žalac se ne bi ovaj otkrila. Očito su naše institucije grdno zeznule stvar.

EPPO je odlučio pokrenuti istragu, DORH nije. DORH je imamo i iskaze ljudi iz sustava o točno toj stvari. Dakle, da je bilo pritisaka da se to pusti i da je bilo upozorenja da se radi o namještenoj javnoj nabavi. A ovaj slučaj razotkrio je da je moguće, ne možemo to tvrditi, da je moguće da je bilo političkih pritisaka DORH, da je moguće da su oni računali da je EPPO neće uzimati stare predmetne, ali EPPO ima pravo uzimati predmete od 2017. nadalje od kad postoji uredba. I ono što je najvažnije u ovoj priči. Kada je DORH ovo propustio napraviti, al nije propustio napraviti u slučaju Horvat, reakcija premijera na slučaj Horvat i hapšenje Horvata je bio direktni napad na DORH pri čemu je jasno dao do znanja, ok ovu situaciju nisam iskontrolirao pa mi se to dogodilo jel. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana kolegice Benčić, pa evo rekli ste maloprije da želite konkretne odgovore na vrlo konkretna pitanja, pa sad doista ja od vas želim jedan ali zaista konkretan odgovor. Kako ste vi zamislili rad tog povjerenstva obzirom da se radi o tisućama predmeta, tisućama projekata koji su realizirani koji su prošli, kako biste vi odabirali predmete koje ćete, koje ćete procesuirati odnosno koje ćete istražiti?

Evo ako možete mi ali vrlo konkretno reći na to. Ja nažalost o načelu partija sve zna ne bi znala ništa za razliku od vas i vaše stranke koja je jedini istinski nasljednih komunističke partije u Hrvatskoj i po članstvu koje imate, a i po metodama djelovanja koje naravno moja generacija nažalost niti ne poznaje ili na sreću. A što se tiče toga kako bi radili, ne, ne bi radili tako da uzimamo tisuće predmeta nego bi radili tako da ljude koji su nadležni za kontrolu u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje, koji su voditelji odjela pitamo, pitamo da li je bilo ikada političkih pritisaka da se nejednako postupa prema određenim projektima odnosno nositeljima projekata. Pitali bi isto tako od premijera nadalje ljude koji su dužnosnici i u lancu su odlučivanja oko EU fondova, da li su znali za ovu situaciju sa namještanjem natječaja u slučaju Žalac i da li su znali za neke druge isto tako afere koje su sada pod istragom.

U čem je povrijeđen Poslovnik? da vi želite na neki način privoditi ljude odnosno igrati se malo nekakvih istražitelja, a pogotovo i sudaca ono po sistemu kadija te tuži, kadija ti sudi ovaj to, to, ja osobno mislim da to nije uloga parlamenta, niti zastupnika, niti takvog povjerenstva ovaj.

Ovaj, imamo repliku poštovanog zastupnika Borića. Hvala lijepo. Uvažena kolegice Benčić kažete poslije Rojsa, Rojs, ja ću reći poslije Bandića, Bandić. To vam svi Zagrepčani govore pogotovo na način zapošljavanja. … [[Upadica se ne razumije.]] Svi. Kolegice Benčić, šta vam je? Šta vam pada napamet da ovako odgovarate? Možda ne ovih vaših par što imate, ali model Zagrebački holding, 15 vodećih funkcija, 5 iz SDP-a, 2 bliska kolegi iz klupa. Kako je to moguće? Pa vi ste rekli da natječaji trebaju trajat evo koliko već 10 mjeseci ne možete naći pročelnike. Što čekate? Kad ćete početi raditi? Kad ćete napravit jedan veći projekt u ovom gradu da znamo evo 4 godine nismo bacili ništa? Jesu li to modeli zapošljavanja?

Danas je vaš zastupnik u skupštini Mislav Herman mrtav hladan, pred svim medijima se požalio, evo suza suzu goni kad to čitam [[Upadica: Koga gledamo Matulu, šta vam je?]] da da je, da je među [[Upadica: Pa niste na pozornici, znate ne možete se cerekati tako glasno i ometati.]] izmišljenim radnim mjestima, među izmišljenim radnim mjestima koja su ukinuta, sada ukinuta i zbog toga ti ljudi više neće moći raditi neproporcionalno puno HDZ-ovaca i sad to je politički revanšizam jer kak njih ima tak puno? Pa tak jer su se za njih izmišljala ta radna mjesta. Dakle, ljudi vam se smiju, čitajte komentare na društvenim mrežama na taj, na tu tugu gospodina Hermana [[Upadica: Molim vas.]] kako je tako puno HDZ-ovaca na listi onih koji više nemaju radna mjesta.

Vi ste stvarno povrijedili čl. 238. vrijeđali ste me, nazvali ste moj smijeh niste poslušali ovaj argument jer ovo je stvarno presmiješno. I vi ne možete meni reći da je to nastup nego sam se stvarno nasmijao kao što su se svi nasmijali danas vjerujte, čak i vaši kolege iz HDZ-a u skupštini.

Ja vam nisam mislio dati opomenu, ali sad kad ste vi to napravili, vi ste ometali govornicu, možda to niste željeli naravno, ali ste ometali govornicu sa glasnim svojim smijanjem što je potpuno neprimjereno, potpuno neprimjereno. Kolegice Benčić ono što smo mogli vidjeti kroz cijelu ovu raspravu, a pogotovo iz komentara i replika kako kolege Borića tako i kolege Šašlina da ovdje, da li namjerno ili slučajno postoji nerazumijevanje i razlike između kaznene odgovornosti, moralne odgovornosti i političke odgovornosti. Možete li kratko koliko vremena imate za repliku odnosno za odgovor na ovu repliku kolegicama i kolegama objasniti koja je razlika između te tri vrste odgovornosti i koje bi trebale biti posljedice onda za te tri vrste odgovornosti i opet dakle institut istražnog povjerenstva postoji u HS-u jer na kojem drugom mjestu bi se politička odgovornost trebala točno utvrđivati ako ne ovdje? Na kraju krajeva taj poslovnik koji poznaje institut istražnog povjerenstva usvojen je konsenzusom u kojemu su sudjelovali i ove kolegice i kolege tamo s one strane sabornice. Pa dajte im samo ponovite zašto su digli ruke jer očito su zaboravili, iako neki nisu bili tu pa možda im treba oprostiti kolega Šašlin.

Hvala kolega Glavaševiću na pitanju i zapravo je to jedno od ključnih pitanja koji imamo svaki puta kada tražimo istražno povjerenstvo. Dakle, istražna povjerenstva ne utvrđuju kaznenu odgovornost, istražna povjerenstva ne utvrđuju niti jednu drugu vrstu bilo koju vrstu pravne odgovornosti. Ono to istražna povjerenstva utvrđuju jest da li je bilo, da li je bilo političke odgovornosti, znanja o informacijama koje mogu dovesti do političke odgovornosti dužnosnika, dakle to je ono što nas interesira. Međutim, ideja da bi čak i da imate istražno povjerenstvo premijer primjerice ili netko drugi za koga se utvrdi da je politički odgovoran zaista snosio tu političku odgovornost u zemlji u kojoj vlada opstaje mada su joj tri aktivna dužnosnika pod kaznenim istragama je možda naivna, ali misli da mi na tome moramo ustrajati Kolegice Benčić vi ste govorili kako tražite osnivanje ovog povjerenstva kako biste dobili konkretni odgovor na konkretno pitanje da li se vrši politički pritisak na nekog, neku službu ili nekog djelatnika. Vi jako dobro morate znati da svaki djelatnik ima obvezu prijaviti svaku sumnju na prijevaru i korupciju i odmah obavijestiti DORH, ako naravno se boji ima mogućnost to učiniti anonimno. Jel stvarno mislite da će to učiniti ako ne napravi anonimno i to već nije učinio ispred povjerenstva od 15 saborskih zastupnika, stručnih službi i sl. ili je to ovo samo čisto politikantstvo? Govorili ste o političkom pritisku, da li mislite kad političko tijelo jer to je političko tijelo koje je sastavljeno od 15 saborskih zastupnika postavlja pitanje nekomu iz DORH-a, USKOK-a i sl. nije politički pritisak? Mislim da postavljanje pitanja nikada nije politički pritisak, ja mislim da je politički pritisak kada vi nekome izravno i direktno kažete da parafraziram, da su prešli crtu, da si to nisu smjeli dozvolit ili kad premijer kaže trebali su me obavijestit, ili kada se o tome uopće raspravlja itd. ili presedan je, presedan je da se uhapsi ministra u subotu u šest ujutro, kada to premije poručuje DORH-u da, to je politički pritisak. Postavljanje pitanja nije politički pritisak. Međutim, kada kažete bi li netko rekao pred povjerenstvom, da to jest pitanje to je legitimno pitanje, ako se nije usudio prijaviti anonimno. Međutim, nije istina da se niko nikada nije prijavo anonimno, dapače, neki službenicu su svjedočili pred DORH-om. Poštovana kolegice Benčić. Iz rasprava vladajuće većine, posebno kolege Borića, stekla sam dojam da se oni najviše zapravo brinu o politikama SDP-a, što nije loše, dakle oni nama žele dobro. I ja želim dobro HDZ-u, a imam osjećaj da ćemo postići konsenzus oko ovog našeg prijedloga da će ga prihvatiti jer su takve kritike bile da je preširoko postavljen ako ga suzimo, dakle pitanja su preširoko postavljena pa hajmo pitanja suzila. Ja bih suzila recimo samo na pitanje, u kojem opsegu je predsjednik Vlade Andrej Plenković znao za kriminalne radnje svojih stranačkih kolega te koja je njegova odgovornost? Možete li vi meni malo to komentirati? I jeste li spremna prihvatiti recimo ovakve sugestije vladajuće većine da jednostavno suzimo to pitanje i kažemo ajmo istraživati je li predsjednik Vlade Andrej Plenković znao za kriminalne radnje, da li on upravlja, naređuje te kriminalne radnje ili ne i riješit ćemo time čitav problem i čitavu odgovornost HDZ-a po pitanju dodjele sredstava iz eu fondova. Tako je kolegice Ahmetović mi bi apsolutno to mogli napravit. Mogli smo to napraviti na početku, to nam je bilo jasno, međutim ha da smo postavili takvo pitanje ono bi bilo preusko za istražno povjerenstvo, a uostalom i rješavat će se u kaznenom postupku. Ako osim jednog pitanja koje jest ključno pitanje političke odgovornosti postavite i pitanje kako mi kao parlament možemo ustanoviti koji su propusti u institucionalnom okviru, a da bi mogli prevenirati takve situacije u budućnosti. Tada je preširoko. Jer se zapravo, HDZ ne slaže sa idejom da parlament može utvrđivati političku odgovornost.

Evo svjedoci smo danas tome koliko se banalizira i trivijalizira ovaj naš prijedlog povjerenstva i postavlja se pitanje evo neprekidno, baš banalna pitanja, što bi to povjerenstvo radilo, kao da demokratski svijet, pogotovo europski parlament ne poznaju uopće ovakve alate. Pa ključne stvari u unapređivanju cijelog sustava njihov, leže upravo na i ovakvim povjerenstvima, parlamentarnim, ali to samo u demokratskim europskim zemljama, jer svjedoci smo da nažalost imamo i nekoliko duboko nedemokratskih parlamenata i režima već u Europi. Da li ovo tu zapravo govori nešto u kom smjeru nas upornim odbijanjem vladajuća stranka gura i čega se oni boje. Ne u ovom mandatu, nego već početkom prošlog mandata, HDZ je različitim mehanizmima napravio sve što je mogao, što mu je moglo proći institucionalno, zakonski i na druge načine, da parlament krajnje marginalizira, kao i njegovu ulogu u političkom životu. Oni su parlament sveli na glasačko raspravljačku mašinu koja dobiva, to svi znamo, koja dobiva dnevni red za rasprave, koje počinju u utorak ili srijedu, u petak popodne. Pa toliko o tome koliko zastupnici mogu u raspravama s građanima dobiti dublje, dublje analize, zaključke itd.

Vi kažete da treba istražiti da li je bilo političkih pritisaka kod bilo kojeg natječaja itd. Što to znači? Da se svakog političkog istomišljenika dakle mora pratiti kroz sms, kroz mailove, kroz praćenje fizičko itd. da bi uopće imali pregled što, tko s kim dogovara, dakle svu komunikaciju koja postoji između političkih istomišljenika. Jer tada možda ne bi bilo utjecaja. Što je to onda, nova OZNA, nova UDBA, novi KOS. Dakle za vas su parlamentarna istražna povjerenstva koja utvrđuju političku odgovornost, moguću političku odgovornosti dužnosnika, OZNA. Reći ću vam što su pritisci. Dat ću vam vrlo konkretan primjer. Službenik nađe nepravilnost u javnoj nabavi nekog korisnika sredstava. Utvrdi korekciju od 25% ili utvrdi veću korekciju. I onda mu dođe za 2 dana sa vrha, da ipak malo olabavi i da ne lupa tu korekciju. Evo to vam je politički pritisak. A razlog zašto miče korekciju je jer se radi primjerice o općini u kojoj je vladajuća stranka na vlasti.

Izvolite.

Zahvaljujem još jednom. Ono što mi želimo utvrditi u ovom istražnom povjerenstvu, nisu samo nepravilnosti i nezakonite radnje, mi tvrdimo da cijeli sustav sad kako je postavljen ovako jednostavno ne funkcionira. I sami znate da se financijska omotnica i programsko razdoblje zove 2021, 2027, mi još nemamo niti povratnu informaciju o našim operativnim programima niti što se dešava sa cijelom financijskom omotnicom. U klubu SDP-a naši zastupnici, nekoliko puta su već pisali ministrici Tramišak, međutim, po dobrom starom običaju, mi bi trebali snosit odgovornost za ovdje izrečene riječi, ali nama ministri i dužnosnici u Vladi ne odgovaraju na zastupnička pitanja, što je protivno i samom Poslovniku, ali to već i sami znate. No da se vratim na meritum stvari. Dok s jedne strane kroz aferu software, čerupanje projekta Slavonija-Baranja-Srijem, omega, sad novu aferu i sve te ine afere, afere koje su otkrivene i za aglomeraciju u Hrvatskim vodama itd. korisnici na nižim razinama su zaista ogorčeni, malo je reći ogorčeni. S jedne strane korisnici stalno dobivaju korekcije u sustavu tzv. obični korisnici koji kada najmanju stvar slučajno, omaškom ogriješe, recimo u dokumentaciji o javnoj nabavi, ne usvoje omaškom preporuke Ex ante ili im kontrolno tijelo i posredničko tijelo da uputu da se nešto stavi u Ex ante pa poslije se jednostavno prema Državnoj komisiji za kontrolu postupaka to ustvrdi, da nije dobro, dobiju žalbu koja se usvoji nema korekcija za tijela u sustavu. Sada primjerice kontrolna tijela zahtjev za predujam koji su dužni prema pravilima odobriti korisnicima u roku 30, u roku 10 dana ne dobivaju. Zahtjev za nadoknadu sredstava koja su kontrolna tijela, uključujući i SAFU dužna pregledati u roku od 30 dana ne dobivaju. Plaćanja koja su dužna napraviti u roku od 30 dana nakon što pregledaju tzv. ZNS-ove ne dobivaju. Korisnici kako oni privatni poduzetnici tako i oni u javnom sektoru su na koljenima nažalost zbog projekata koje provode iz EU fondova. Dakle, potpuno paradoksalno, potpuno obrnuto kako bi to i trebalo biti. A činjenica je da korisnici koji prijavljuju projekte iz EU fondova prijavljuju ih zbog projektnih aktivnosti čijom provedbom će doći primjerice do znanstvenih otkrića, poboljšati će se položaj socijalno ugroženih osoba u zajednici, nastati će određena infrastruktura za aktivnosti. Dakle, projektne aktivnosti i njihovi rezultati su razlog zbog kojega će korisnici pristupiti pripremi i prijavi, a kasnije provedbi projekta. U tom smislu danas imamo situaciju da su obični tzv. korisnici administrativno previše opterećeni provođenjem, implementacijom i prijavom EU projekata dok za neke privilegirane ta pravila ne vrijede. Projekti se odobravaju vidjeli smo i jednim klikom miša po metodi najbrži prst, a financijske korekcije koje mi budimo iskreni, evo ja radim sad na 10-ak EU projekata mi dobijemo EU financijsku korekciju od kontrolnih tijela kad kažemo dobar dan, kad odgovorimo na mail. Evo, tako to sustav funkcionira. Nažalost kažem ima privilegiranih i za njih pravila na vrijede. Ne treba niti govoriti da se ponekad od nas korisnika EU fondova zahtijevaju dokumenti koji ne postoje, nemamo ih u samoj instituciji ili organizaciji korisnika. Često se kontrolna tijela zahtijevaju kako se mijenjaju voditelji projekata recimo na projektima imate u SAFU-u ljude koji odlaze nakon što godinu, dvije odrade u SAFU-u odlaze na bolje plaćene radna mjesta i vrbuju ih privatne konzultantske firme što je potpuno normalno jer su potplaćeni. 6.000 kuna neto plaće za nekog tko vodi projekt aglomeracije od 600-700 miliona kuna, nekoliko tih projekata nije normalno. Naravno da su takvi ljudi u tom sustavu ogorčeni. Ne treba niti govoriti da smo prenormirali korisnike i da će uskoro uputa SAFU-a o primjeni i tumačenju Zakona o javnoj nabavi imati stranica više nego sam Zakon o javnoj nabavi, a tek onda dolazimo do problematike ne samo tumačenja nego toga da korisnici trebaju plivati među različitim tumačenjima i nadati se da neće dobiti financijsku korekciju, a niti zapravo ne postoji nekakva komunikacija i koordinacija između upravljačkog tijela, kontrolnih tijela i posredničkih tijela. Jedino vidjeli smo kada to postoji, postoji kada je riječ o privilegijama i kada je riječ o korupciji kao što je to bila i afera Softver.

Poštovana kolegice Radolović, pa meni je žao da sve te evo prijedloge nikad niste formulirali u prijedlog, članica ste mog Odbora za EU fondove, ne vidimo vas tu puno. Dakle, na odboru će sad skoro doći rasprava o uredbama tijelima u sustavu, pozvat ćemo ministre da raspravimo novi sustav. Prvo smo išli srediti Nacionalni program oporavka gdje je Hrvatska peta zemlja po povlačenju. Milijardu i pol eura smo povukli. Stav komisije je bio da se prvo ide Nacionalni program oporavka riješiti, onda operativni programi. Evo, ja nisam ni jednu točku odbio na odboru. Drage volje sve ovo što ste rekli formulirajte u dopis … [[Govornik se ne razumije.]] a ja vas na odboru kao aktivnu ne vidim toliko često. Kolega Pavić drago mi je da ste to rekli budući da vi vaš resorni odbor niste sazvali već nekoliko mjeseci. Također bit će mi drago čak da pošaljem mailove svim saborskim zastupnicima što sam predlagala vezano za točke samog saborskog odbora. Nije tajna da vi vaš saborski odbor vodite poprilično sjevernokorejski, diktatorski, da vaše sjednice odbora traju po pola sata za jako važne teme. To nije nikakva tajna, a ja se nažalost kao vi nemam vremena uz svoj posao na sveučilištu, obaveza na saboru, nemam vremena prešetavati po konferencijama vezano za Dan EU fondova nego radim aktivno na prijavi implementaciji projekata iz fondova EU. Sukob interesa, vrlo zanimljivo ovoga, vrlo zanimljivo vaše tumačenje.

Poštovana kolegice rekli ste citirat ću, sustav kontrole nije dobar. Sustav kontrole postavljen je prema pravilima Europske komisije i kao takav funkcionira u svim državama EU i ako se otkrije bilo koja nepravilnost to se i procesuira. Ne, nipošto ne mislim, niti mi to ovdje danas predlažemo. Evo eklatantan primjer je bio ovaj zadnji sa poništenjem natječaja za petrinjske poduzetnike gdje je opet omaškom 5 mjeseci bio otvoren natječaj da bi se uspostavilo onda da se opet ide po metodi najbrži prst. Prvo je ministarstvo obrazlagalo da poduzetnici neće stići na vrijeme potrošiti svoja sredstva, a onda smo dobili drugo obrazloženje u roku par dana da je omaškom opet grešna uprava gospođe Mišković pokrenula postupak i sam poziv po metodi najbrži prst i da jednostavno se mora natječaj poništiti. Kolegice Radolović, evo ga ja dolazim iz Varaždinske županije i stvarno mogu reći da smo mi županija koja je u samom vrhu po povlačenu EU sredstava. I interesantno je to da stvarno imamo i jedinice lokalne samouprave odnosno općine i gradove gdje nisu HDZ-ovci načelnici ili gradonačelnici i stvarno su svi dobivali sredstva, povlačili su ravnomjerno sredstva iz EU fondova. Dapače, čak mogu reći da su i što se tiče obrazovanja pa čak ovoga razvoja energije su dobivali možda i ovi koji su imali i bolje uvjete i znači imali su brojne programe. I ne vidim razloga i stvarno sam iznenađena dok sam slušala vas na kakve probleme se nailazi.

Imate izvješće zapravo možemo reći tzv. izvješće i statistiku o izdanim financijskim korekcijama. Činjenica je da to zapravo vrlo varira od kontrolnog tijela do kontrolnog tijela, a trebalo bi se sve to malo bolje izvidjeti. Meni je drago da je situacija u vašoj županiji takva. To apsolutno pozdravljam. Kod nas moram reći da je dijametralno suprotna, da tijela dobivaju korekcije čak kad ih i možemo reći i ne zaslužuju. Dakle, kad ne rade nešto nezakonito, kad nije riječ o nekakvom nepravilnom postupanju, kad se radi čak o nekakvim omaškama, ali ponavljam činjenica je da za neke korisnike ta pravila ne vrijede i da oni jednostavno korekcije nikakve ne dobivaju čak i kad postupaju nepravilno i nezakonito. Kolegice evo slušam ovdje raspravu cijelo vrijeme, uglavnom europski fondovi su vrlo bitan izvor za financiranje brojnih projekata. Međutim je činjenica da imamo problem, da imamo problem ministrice Žalac bivše koju je premijer i vlada branili do boli. Jednostavno nisu htjeli prihvatiti čak je premijer izjavljivao da neće više nikada niti jedan ministar otići makar on bio na trepavicama. Imamo problem i loše poruke Milorada Pupovca koji kaže ne Miloševića nema pravo istraživati nikakva tijela DORH, ovi, oni i naravno da se time moram se izraziti tako, uškopljeni HDZ čak HDZ-ove ministre privodi USKOK ono, ali Miloševića nesmi. Znači imamo loše poruke i vam samog ovog vašeg zahtjeva gdje ljudi ne vjeruju u pravosuđe i to je osnovni problem. Problem gospodarske sigurnosti i razvoja je pravosuđe, pravosuđe, pravosuđe. Vidljivo je to bilo na aferi Softver. Meni je zaista nevjerojatno kao netko tko može, mogu reći da imam nešto iskustava u provedbi tih projekata i zapravo mi je jako sumnjiva činjenica da tako kažem da je unutar SAFU-a uhićen samo ravnatelj agencije jer gledajte ex post kontrolu kakva je prolazila i nabava za taj softver radi u SAFU-u 10 do 15 ljudi. Tako da po meni nije mogao ravnatelj niti sam djelovati. Mene zaista zanima što će se odvijati u slijedećim mjesecima po tom pitanju, a možda i godinama s obzirom na efikasnost rješavanja predmeta u našem pravosuđu. Ali i dalje odgovorno tvrdim da nije mogla samo jedna osoba stajati iza toga jer u ex post kontrolama za EU projekte dakle provjeravaju se više varijabli unutar samih nabava i bit će interesantno zapravo pratiti što će se sve dešavati sa navedenim predmetom. Poštovana kolegice spomenuli ste korekcije vezano za korištenje europskih sredstava. Sada postoji bojaznost da će hrvatski poljoprivrednici ostati bez ukupno 10% sredstava od ukupnog iznosa znači nekih 30 milijuna eura, odnosno 230 milijuna kuna što će doći kao zapravo korekcija odnosno kazna zbog dodatnih administrativnih kontrola odnosno nepravilnih isplata. Činjenica da u posljednje vrijeme raspravljamo što se tiče dokumenata iz područja poljoprivrede sa velikim zakašnjenjem. Tako smo nedavno i raspravljali vezano za strategiju poljoprivrede do 2030. godine sa zakašnjenjem od 2 godine, Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, znači sve to utječe na to da su se sredstva koja su se mogla iskoristiti nisu se iskoristila u onom omjeru kako su se trebala iskoristiti.

Imali smo prilike pročitati da je i sam premijer gospodin Andrej Plenković morao intervenirati kod ministrice poljoprivrede gospođe Vučković s obzirom na neefikasnost iz strateškog plana za poljoprivredu 2021.-2027. što je upravo usko povezano i sa dobivanjem ovih korekcija. Nažalost, govorili smo danas ja neću o imenima, vidim da se kolege iz HDZ-a jako ljute na javno dostupne podatke koji su dostupni i sad na stranici program ruralnog razvoja baš sam evo maloprije pogledala, jako se ljute na Projekt Slavonija, Baranja, Srijem, na dodjelu sredstava koja su išla za vinarije, farme, plantaže itd., ali to je nažalost činjenica i da mi svi ćemo dobiti po džepu zbog toga.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, evo pri kraju današnje rasprave ja sam doista očekivao da ćemo ići u smjeru ko što je u ime predlagatelja rekao to kolega Grbin, da ćemo ako se ne varam razgovarati argumentirano, da ćemo razgovarat konstruktivno. Međutim, ono što je mene moram priznati približno čak i šokiralo je da zapravo ovdje danas sve puno kleveti, sramoćenja, uvreda koliko god to vama tako ne zvuči. Dakle, ovdje spominjanje mnogi imena za koje ja iskreno neke niti ne znam, na ovaj način povezujući ih sa eventualnim možebitnim nekim sumnjivim radnjama u javnom prostoru sakriveni iza saborskog imuniteta po meni nije dostojno saborskog zastupnika. Ja ne znam da li ste vi svjesni težine onoga što ste ovdje izrekli, prema ljudima koji nisu ovdje, koji se ne mogu braniti, zato što to negdje piše u medijima. Ne govorim o onaj 1% koji ste vi se kasnije u obrani iznijeli, 2 slučaja pred DORH-om. A pri tom zaboravljajući sve ono što je pokrenuto primjerice prema pripadnicima vaše stranke. Taj dio ste zaboravili. To vas ne interesira, to vam ne paše u vašu političku agendu. Mislim da to nije način na koji smo trebali voditi ovu raspravu, zapravo nije niti na tragu onoga što je vaš predsjednik i predlagatelj rekao. Dakle ovaj, ja ću opet reći uradak, kao što i stalno kažem za bilo kakav ovakav prijedlog ili za interpelaciju ili za osnivanje istražnog povjerenstva, jer to doista ono jest, to govorim kao pravnik, pod punom odgovornošću, jedino služi da si zapravo osigurate vidljivost na nekakvom političkom nebu. Dakle u svih ovih 11 pitanja koje ste ovdje naveli, vi se zapravo niste dotakli niti jednog. Većinu vremena ste govorili o bivšoj ministrici Žalac, o Petricu, o nečemu što niti ne može biti predmet ovog istražnog povjerenstva temeljem čl.4. I to je vrlo vjerojatno vama bilo jasno, dakle bojali ste se ne upasti u zamku pa ste onda krenuli, kao ajde stavit ćemo tu nekakvih 11 pitanja, čisto da imamo neku temu, da možemo nešto podastrijet. A onda ste otišli u onu drugu zamku u koju ste upali a to je neodređenost svih ovih 11 pitanja kojih ste ovdje postavili. Ono što mislim da je još gore, i možda najgore od svega što na ovakav način, iznoseći ovakve tvrdnje u javnosti vi zapravo ugrožavate cijeli ovaj sustav za koji se navodno borite. Ovakvim izjavama neprovjerenim, lakomislenim, da sustav ne funkcionira, da postoje kriminalne radnje, vi ugrožavate posao svih onih koji posao rade savjesno. Dakle, vi ovdje prozivate cijeli SAFU primjerice. 400 ljudi koji tamo rade. Dal ste se pitali koliko ti ljudi dnevno rade, što rade, kako rade, koji su njihovi rezultati. Dakle, na ovaj način u javnom prostoru, iznositi takve činjenice je prilično hrabro. Ja bi rekao i neodgovorno. Da li ste možda mislili govoriti o tome da recimo do ožujka ove godine su ugovoreni projekti u vrijednosti od 13,4 milijardi eura. Da je isplaćeno 7,3 milijardi eura. Da je RH ima 55 milijardi kuna više isplaćenih sredstava nego što je uplatila primjerice u proračun EU. To bi bila neka konstruktivna rasprava. Mi ovdje ovim pitanjima, primjerice ovdje je bilo rečeno ako se ne varam od kolegice Ahmetović, da li je netko znao za kriminalne radnje u dodjeli sredstava. Koje kriminalne radnje, jesu one utvrđene nekim pravomoćnim presudama. Istražno povjerenstvo će utvrđivati što, koje kriminalne radnje. Postoji u ovoj državi i DORH i sudstvo, pravosudni sustav za kojeg stalno ističemo da je samostalno i neovisno. Vi još uvijek imate problem shvatiti što znači očito samostalno i neovisno pravosuđe u RH za koje u jednom trenutku kažete da nije samostalno, da je pod šapama HDZ-a, onda dok vam to više ne paše u narativ, onda više nije onda netko čini pritisak na to pravosuđe. Dakle DORH radi svoj posao. Postoji cijeli sustav kontrole, kolega Pavić je to vrlo dobro to obrazložio.

Ako ni njima ne vjerujete e onda ste vrlo jasno rekli kakvo je vaša mišljenje o vama samima a mislim da to nije najbolji. Hvala lijepa poštovani kolega, evo nešto ste sad rekli, a nešto sam i naišla na jedan vaš intervju od prije koji mjesec, kada ste rekli da mi vjerujemo u institucije i domaće i europske koje su uspostavljenje u sustavu kontrole trošenja sredstava EU fondova, sad ste isto spomenuli da postoje 4 razine sustava kontrole korištenje EU sredstava, a ja ću vas podsjetiti da u redu europskog javnog tužitelja trenutno ima 35 predmeta, znači podatak od 1 mjeseca što imam, koji ukazuje na moguće zloupotrebe sredstava fondova EU, također podsjećam na onu konferenciju za medije gdje su se i ravnateljica USKOKA i glavna državna odvjetnica crvenile, priznale da je bilo propusta, ako ništa drugo u slučaju Žalac, i priznale neugodnost. Dakle, da li vi nakon ovoga svega i dalje možete tvrditi da je baš sve čisto, sve ono što smo do sada slušali, sve ono što smo čitali i da nema nikakve sumnje u pogodovanja i u političke pritiske. Ja ga neću prihvatiti zato što je nezakonit. Drugo ja nemam taj luksuz, i ne mogu si dopustiti taj luksuz da ja utvrđujem da li je netko ogriješio se o zakon ili ne. Zato postoje dakle institucije pravosudne u ovoj državi koje će to u konačnici utvrditi.

Hvala lijepa, poštovani kolega, poštovani potpredsjedniče Sabora, pa i meni je ova rasprava apsolutno ispod nivoa kojeg sam očekivao upravo radi tih prozivanja imena, imali smo u ovom Saboru ova, 4 razine kontrole, plus 2 u Bruxellesu i Luksemburgu, proizlazle iz Zakona o institucionalnom okviru koji je ovaj saziv Sabora raspravio u dva čitanja, nigdje tada nije bilo uopće govora o istražnim povjerenstvima. Nakon toga konstruira se različita imena, evo spomenuo se posebni savjetnik Savić kojeg je jutros demantirano, da je to iskonstruirano, niti ministrica, niti on, demantirali su da nije bilo bilo kakvih prijetnji. Prema tome, imamo kontrolu sustava, mogli smo raspravljati, imamo sad nove operativne programe, ajmo raspravljati kako da unaprijedimo sustav upravljanja, koja tijela šta, al ovo danas apsolutno ispod razine rasprave koju sam ja očekivao u ovom visokom domu.

Iskoristio bih zapravo ovo vrijeme da spomenem kada smo govorili o istražnom povjerenstvu i neodređenosti vašeg pitanja, dakle mogli ste pogledati primjerice bar 5 primjera na koji su istražna povjerenstva u ovom Hrvatskom saboru bila osnovana gdje su bila ona određena i vrlo jasna. Dakle, imali ste primjerice istražno povjerenstvo koje je utvrđivalo činjenice oko nabave 39 vojnih kamiona. Imali ste povjerenstvo koje je utvrđivalo činjenice u vezi privatizacije INE. Imali ste vezano uz Imunološki zavod. Dakle, drugi put se pripremite, pogledajte ono što je prošlo dakle proceduru, što je prošlo neko načelo, kroz neko načelo zakonitosti i ja mislim da onda nećemo voditi ovakvu raspravu kakvu sada vodimo.

Evo, pa ja bi se vratila na ova prozivanja. I ja sam našla evo ga na stranici da spominjani su bili imena pa evo ga vidim da gospodin, obitelj Franje Lučića je dobilo 14,6 milijuna kuna za izgradnju objekta za držanje mliječnih krava, ali projekt do danas nije realiziran i tvrtki nije isplaćena ni jedna kuna, evo pa vas kao pravnika pitam za vaše mišljenje.

Dakle, ponavljam nemam taj luksuz kao što očito neke saborske zastupnice i zastupnici imaju. Dakle, ja si to sigurno neću dopustiti i sigurno neću ulaziti na taj način pogotovo u javnom prostoru u Hrvatskom saboru prozivati bilo koga za ono za što nisam siguran nego sam pročitao negdje na Facebooku, negdje na, u nekom portalu ili u nekim novinama. Dakle, ako je to izvor informacija dovoljan da u javnom prostoru govorimo o bilo kome s konkretnim imenom i prezimenom, ja si doista to dopustiti neću i čestitam onima koji imaju obraza da to rade.

Ono o čemu sam ja govorio zašto se ne slažem s ovakvim načinom, prvo zašto što je nezakonito iz razloga gdje su pitanja preodređena, drugo zato što neka od njih se odnose na sudski postupak koji je u tijeku, dakle Članak 3. i Članak 4., dakle vrlo jasni. Dobar primjer su upravo ovih 5 odluka o osnivanju povjerenstva koje sam spomenuo. Dakle, od Agrokora, od nabavke dakle konkretno 39 vojnih vozila dakle gdje su pitanja, pogledajte pitanja na koji način su formulirana i gdje su ispunila ovu formu i uvjete koji su propisani upravo ovim Zakonom o istražnim povjerenstvima. Poštovani kolega vi se osjećate znači loše i vrlo izuzetno zabrinuto kada se govori o pripadnicima vaše stranke koji su ostvarili određena bespovratna sredstva i koja su imena objavljena i to vam izuzetno smeta ili kad govorimo o onima prema kojima su određeni postupci pokrenuti, a istovremeno navodite druga imena imenom i prezimenom ljudi koji nisu pripadnici, a eventualno su dio određenih postupaka. To je u najmanju ruku licemjerno od vas. No, moje pitanje bi bilo koje mjere je potrebno uvesti po vama za uvođenje jačeg neovisnog nadzora raspolaganja fondovima EU, ako vam ovo povjerenstvo nikako ne odgovara na ovaj način prema onome kako vi kažete da nije u skladu sa zakonom.

Dakle, ja ću vam ponovit. To što vama to ne odgovara u datom trenutku i vi biste nešto predložili, a sami ne znate u ovih 6-7 sati koliko ovdje raspravljamo što, to je vaš problem. Prema tome, ali svejedno se nekako nadam do kraja ove rasprave da ću čuti odgovor što vi to predlažete. Dakle, mi smatramo da je sustav dobar. Mi smatramo da je sustav kontrole dobar i to se dokazuje jel. I mislim da ne možete podvlačite pod znak jednakosti to što sam ja spomenuo vašeg bivšeg člana Grgića za koji je prvi slučaj da je europski tužitelj pokrenuo postupak i istragu sa ovim listom ljudi koji ni krivi ni dužni su se našli u javnom prostoru, nisu prisutni, ne mogu se braniti, a podvučeni su pod neku sumnju nekih kriminalnih radnji.

Poštovane kolegice i kolege, kolega Pavić je rekao iznio tu stav Kluba HDZ-a. Ono što bi ja vama rekao, a to je da je ovaj dokument potpisalo 22 predstavnika članova zastupnika oporbe. Koliko ste uvjerljivi u argumentaciji ovog dokumenta najbolje govori činjenica da niste uspjeli sami sebe na razini oporbe uvjeriti da je to dobro, opravdano i argumentirano. Kad pogledam ovaj srednji dio sabornice da nema kolege Bulja kojemu zahvaljujem i čestitam da je uporan i čeka svoj red za raspravu pojedinačnu od 22 predlagatelja ovdje ih je 6 ili 7. Od izvjestitelja kojih je 11 ovdje je 3 ili 4. Pa valjda da ste toliko uvjereni u ispravnost, u argumentiranost onoga što predlažete Hrvatskom saboru valjda bi izvjestitelji ovdje bili i valjda bi bili predlagatelji. Otužno je vidjeti lijevu stranu sabornice koja predlaže dokument i prazna, prazna potpuno, gotovo evo mogu na prste jedne ruke izbrojit zastupnike koji ovdje nas na ovoj desnoj strani uvjeravaju kako je to dokument opravdan itd. Mi ga nećemo prihvatiti prije svega iz formalno-pravnih razloga, jer nije u skladu sa Zakonom o istražnim povjerenstvima i to sa zakonom koji je pisan davne '96. prije 26 godina kada je u međuvremenu potpuno promijenjen pravosudni sustav Hrvatske i kada je u pitanju tijela progona i sudovi itd. Ali čak niti prema takvom dokumentu vi niste uspjeli napisati adekvatan dokument. I nećemo ga prihvatiti iz sadržajnih razloga, iz sadržajnih razloga zbog toga što koliko god se vi trudili ovdje u Hrvatskom saboru, a nema vas puno prikazati kako je sustav korištenja fondova u Hrvatskoj nezakonit, suspektan, dvojben demantiraju vas podaci, podaci da je Hrvatska 2014. godine da joj je odobreno 11 milijardi eura, da je u međuvremenu od kada je došla Vlada Andreja Plenkovića nastao jedan iznimno dinamičan period u kojemu smo do danas ugovorili gotovo 130%, da je do današnjeg dana isplaćeno 70%, da tim sredstvima mi financiramo 90% svih javnih investicija u Hrvatskoj na godišnjoj razini 20 milijardi kuna. I svjesni smo da pri tome ima pronevjere, svjesni smo da ima tu i problema i zbog toga su uspostavljene već puno puta spomenute 4 razine odgovornosti. Međutim, ta sklonost pojedinaca da nekad pronevjere, nešto naprave nije ekskluzivitet Hrvatske.

I ovih dana to možete, dostupno vam je na stranicama Europskog javnog tužitelja su podaci koliko je koja država kroz pronevjere, utaje, nezakonitosti oštetila europski proračun, među 22 demokratske države u svijetu a čine EU Hrvatska je među 7 najboljih.

Dakle, svjesni smo da ima propusta i zato radimo sve da se ti propusti otklone i nećemo zbog tih propusta gdje je svega 0,4% potrošenih sredstava u Hrvatskoj na ovakav način od Hrvatske [[Upadica Reiner: Hvala.]] činiti državu slučaj kad je u pitanju korištenje europskih sredstava. Kolega Bačić, ja sam podigao ovu repliku prije svega zato što sam vidio da tamo ste dugo, dugo vrlo nervozno hodali. Ja ne mislim da ste vi nervozni zbog ove naše inicijative, to sam siguran da ne. Međutim, mene ipak zanima što je to što vas toliko muči. Evo kolega Habijan nas je malo prije uvjeravao kako on vjeruje institucijama hrvatskim, međutim vaš premijer i vaš predsjednik Plenković ali više puta ponavlja, da ne vjeruje nalazima, da ne vjeruje DORH-u po pitanju pucnjava na Markovom trgu, da ne vjeruje policiji više puta na presicama, niti DORH-u, niti nalazu tajne policije, nikome ne vjeruje pa i policiji, ne vjeruje niti kada se hapse i tu isto DORH-u, nikome ne vjeruje. Međutim, vi tvrdite koga se vi bojite i što se zapravo događa, kakav je to sukob unutar HDZ-a?

Zašto su se javili, ispunili uvjete, dužni su ih utrošiti, uložiti svoja sredstva. Ne smeta mi kada se spominju ljudi koji su procesuirani, jer cijela hrvatska javnost je o tome upoznata. Ali mi smeta kada ljudi koji s time nemaju nikakve veze, samo zbog toga što su članovi HDZ-a ili su kako kažete vi i vama bliski kolege ovdje u ovom Saboru jer su povezani sa HDZ-om. Argumentom ad contrario ja bih mogao pitati je li vama neugodno da ste vi u jednom trenutku koristeći zakon dobili stan za vrijednost od 10000 maraka ili 5000 eura i nakon 2, 3 godine ga prodali za 300000 eura. Poštovani zastupnik Borić.

Mislim da smo jasno poručili kolegama iz oporbe ovo još malo što ih je ostalo, da od tog povjerenstva nema ništa, da su napravili jedan akt koji je protivan Zakonu o istražnim povjerenstvima i naravno u ovoj argumentiranoj raspravi sa naše strane pobili sve ono što su oni ovdje naveli kao nešto što bi trebalo istraživati. Ali ja vas pitam, evo baš čitam sada slučaj u Zagrebu.

Nema reference, uzela se iz kineske firme znači koja uopće ne radi ovdje kod nas nego u Kini.

Ja zbilja mislim da ne bismo trebali jedni druge prozivati na temelju zanimanja ili završene škole. Ispričavam se da. Dakle, zbilja ne mislim da bi itko trebao biti prozivan ovdje zbog toga koju je školu završio ili nije završio, evo čisto toliko. Ja se slažem sa vama, ali ne vidim da je nešto ovdje povrijeđeno. Neću vam dati za to niti opomenu, jer mislim da nije povrijeđen Poslovnik, ali mislim da ste to u dobroj namjeri rekli. Bilo bi dobro da i u tom postupku brzina kojom možemo realizirati javne natječaje bila onakva kakva je prilikom izbora pročelnika. Vjerojatno da su se ostavili 10, 12 ili godinu i pol dana za izabrati pročelnike možda ne bi na ovako sjajan način dali, donijeli Odluku o izvođenju radova tvrtki koja je osnovana tri tjedna nakon što je proveden natječaj. Možemo si misliti kako bi onda oni sa takvom brzinom i sa takvim postupanjem vodili državu koja mora potrošiti 11 milijardi eura u 7 godina. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine Bačić. Evo čuli smo malo prije ovdje od strane oporbe da često puta pokušavaju povezati dodjelu EU sredstava, odnosno realizaciju projekata, pa nekada i korekcije moda sa stranačkom pripadnošću čelnika jedinica lokalne samouprave ili gradova ili općina itd. Zaista odgovorno mogu reći da kao evo čelnik jedinice već 13, 14 godina nikada nisam sreo kolege neke poznajem vjerujte mi jako puno iz različitih političkih opcija i nezavisnih itd. Ni od jednoga kolege nikada nisam čuo da mu projekat nije prošao zato što je on iz te i te političke opcije ili itd. ili da je imao korekcije zato što ne pripada ovoj ili onoj stranci itd. Sposobnost povlačenja sredstava iz EU projekata ovisi o sasvim nečem drugom, odnosno o samoj sposobnosti te jedinice, odnosno upravnog odjela itd. Tako da je ovo vrlo opasno da mi odavde iz ovoga Doma takve teze provlačimo i spominjemo. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Šašlin, brojne su jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj čiji čelnici dolaze iz redova oporbenih parlamentarnih stranaka u Hrvatskom saboru koji su pokazali se sjajni u realizaciji tih projekata kao što su se i brojni HDZ-ovi i drugi gradonačelnici pokazali i svi oni koji pravilno, točno pripreme dokumentaciju, ispune uvjete, osiguraju svoja sredstva, znaju upravljati tim projektima govore najbolje da je ovaj sustav korištenje europskih fondova u Hrvatskoj dobar i ne može na njega ljagu baciti 0,4% Mi govorimo danas ovdje o 9 potvrđenih istraga u Hrvatskoj zbog zlouporabe u korištenju EU fondova u odnosu na 7 milijardi isplaćenih novaca, 0,4%

Znači, po vama bi Njemačka kako ste rekli tribala učiti od Hrvatske, Francuska, ne znam koje su to još države od kojih bi tribala Hrvatska učiti.

Kolega Bulj kada sam vam spomenuo tih 7 država, ja vam mogu i pročitati koje su to 7 najuspješnijih država najuspjelija je Malta.

Njemačka da. Njemačka koja je po stanovnicima negdje oko 20 puta veća od Hrvatske, 40 puta po glavi stanovnika su veće pronevjere u jednoj Njemačkoj za koju govorimo da je država sa uređenom upravom, postupanjem, najboljom organizacijom sudbene vlasti u cijelom svijetu, dakle i tamo se to događa i tamo se događa i ja ne branim nikoga, niti mi pada kolega Bulj rekao sam maloprije potpisat ću svaku kaznenu prijavu prema bilo kom HDZ-ovcu išla kad mi je neko argumentira i kaže, ali nisam za to da se općenito nabacuje niti na sustav europskih fondova, niti na ljude jel su iz neke stranke ako su dobili svojim zaslugom i znanjem određene novce za

Isto tako je činjenica da nije bilo državne tužiteljice ta afera bi ostala u ladici. Kažete da smo jako dobri u povlačenju EU fondova, da smo korektni da, da je sve to u redu, dapače.

Poštovana kolegice Raukar Gamulin, ovo što vi sad men i govorite, o tome baš ne smijemo sukladno čl. 4. Zakona o … [[Govornik se ne razumije]] istražnog povjerenstva, upravo u predmetu bivše ministrice i bivšeg ravnatelja SAFU-a nikako ne smijemo jer je otvorena, otvorena je, potvrđena je istraga i u tom trenutku da mi ovdje na javnoj sceni raspravljamo mi prije svega ne omogućavamo njima najbolju obranu koja im je prema ustavu zajamčena jer otvaramo proces koji je na sudu, a s druge strane ometamo istragu onima koji su u ovoj državi za to osnovani i to je njihov isključivi posao, ne nas kao zastupnika, a koji ne moramo biti, koji ne moramo biti istražitelji. Zbog načela presumpcije nevinosti ne želim unaprijed optužiti, dobro ne slušate me, al nije bitno, dakle ne želim unaprijed optužiti… Evo poštovani kolega Bačić, zanima me kako komentirate činjenicu da su u Dubrovačko-neretvanskoj županiji HDZ-ovi vijećnici izglasali lažni financijski plan Županijske uprave za ceste, kažem lažni jer 63% tog plana čine upravo europska sredstva za rekonstrukciju ceste Korčula-Račišće. Taj je plan izglasan u 12 mjesecu 2021., a upravo je Županijska uprava za ceste raskinula taj ugovor 5 mjeseci prije toga na inicijativu dakle same Županijske uprave i sad me zanima vaš župan sada nakon što je ulovljen u falsificiranju dokumenata tvrdi da će on te novce dobiti i da su mu obećani, to je više puta ponovio u medijima. Mene sad zanima znate li vi možda pošto ste s Korčule, to je vaš kažete karijerni projekt, ko mu je obećao te novce jer je nadležno ministarstvo kojem smo uputili službeni dopis reklo da novaca na toj alokaciji nažalost više nema? Najprije vi znate što je proračun, da ono što u proračunu predložite ili u programu ne mora se ostvariti i …/Smijeh/…, pa niste nikad napravili proračun gđo. Kekin, zar vi mislite da sve što smo mi u državnom proračunu donijeli da će se sve ostvariti. Temeljem čega je raspisan javni poziv, na temelju pravomoćne dozvole, u međuvremenu su se vaše kolegice iz Korčule žalili na građevinsku dozvolu, ona je poništena i tog trenutka kad je poništena trebalo je raskinuti ugovor o financiranju. U međuvremenu ta ista dozvola je potvrđena i završen je javni poziv, ne može se potpisati ugovor s izvođačem dok ponovno se ne potpiše ugovor o sufinanciranju i u tome je keč, razumijete vi to?

sredstva a taj ugovor je raskinut 5 mjeseci prije i ne postoji niti u tom trenutku natječaj na koji bi se sa time mogli javit, dapače ministarstvo vam kaže da na tome više sredstava nema.

Poštovana zastupnica Maksimčuk. Uvaženi kolega Bačiću, nažalost vrlo često u ovom visokom domu možemo čuti kako se obezvrjeđuju institucije, a da ne govorimo o pojedincima, čak i onih protiv kojih niti je pokrenut, niti se vodi nekakav kazneni postupak. Smatram da je to loše i neprimjereno za ovu instituciju. Puno pošteni ljudi su kroz EU projekte povukli sredstva, kad ovo slušaju ne znam što misle, ali vratit ću se na Projekt Slavonija, Baranja i Srijem koji je i danas, ali i u nedavnoj raspravi su mnogi ocrnili, a da napomenem da je za taj projekt od osnivanja 2016.g. do rujna prošle godine u Slavoniju došlo 10,3 milijarde kuna. Tu kad nadodamo drugi dio razvojnog sporazuma tu je još 10 milijardi kuna. Sve su to projekti koji su dobili ljudi gdje se sigurno nije gledalo kojoj političkoj opciji pripadaju, ima tu i onih HDZ-a i SDP-a, naravno da ono što je nepravilno nitko od nas danas ne podržavamo, a i vi i ja znamo kako je došlo do Projekta Slavonija, Baranja i Srijem. Zahvaljujem kolegice Maksimčuk. Vi ste i postavili pitanje i odgovorili pa ću iskoristiti ovih par sekundi da još nešto kažem. Vi jako dobro znate i zastupnici koji su jednom u životu radili proračun, da je proračun plan. I da planirate na početku godine, neke projekte realizirati koje iz različitih razloga niste u stanju. Zato i postoje izmjene i dopune proračuna kojima se to što ste u startu podrazumijevali da ćete realizirati jednostavno se iz objektivnih, nekad i subjektivnih razloga nije moglo ostvariti. Proveden je postupak, završena je, dobivena građevinska dozvola, osigurana sredstva, onoga trenutka kad je podnesena žalba i Upravni sud poništio dozvolu u tom trenutku trebalo ugovor kojega ste imali o financiranju, raskinuti. I to je sada situacija kada je dozvola ponovno obnovljena, izabran izvođač, ne može se potpisati ugovor dok se ponovno ne potpiše ugovor o financiranju. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Bačić, samo trebam jedno malo pojašnjenje vezano za vašu raspravu. Spomenuli ste kratko jedno istraživanje i rekli ste da smo po tom istraživanju citiram: Najbolji u nepravilnostima, u krađi… Pa me samo zanima da li je to istraživanje koje govori da smo najuspješniji u nepravilnostima i krađama ili je to istraživanje koje govori nešto drugo.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. To nije istraživanje. To su, to je dokument europskoj javnog tužitelja čiji je ured osnovan i u Zagrebu i koji vodi evidenciju svake države u kojoj europski javni tužitelj ima svoj ured. Ima podatke tog ureda, prijavljene možebit nepravilnosti, otvorene istrage i potvrđene istrage i optužnice. I on je ovih dana, ja vas pozivam da idete na web stranicu, mrežne stranice europskog tužitelja, pa ćete vidjeti da je Hrvatska najuspjelija u smislu da je najmanje, među 7 država sa najmanjim brojem utvrđenih nepravilnosti u korištenju europskih fondova.

Ja samo mogu kazati kad sam postao gradonačelnik, nekoliko projekata je bilo provedeno i nanijet će velike štete gradu Sinju zbog lošeg upravljanja projektima a naravno i loše kontrole od SAFU-a. Aglomeracija Sinj, pola milijarde kuna, što ćemo zaštititi rijeku Cetinu, iz koje piju sad 500 tisuća ljudi vodu, jer je izravno kroz središte Sinja prolazila kanalom, ovaj, kanalizacija kroz sinjsko polje izravno u Cetinu. To mi je najbitnije. Međutim, neprihvatljivi troškovi, o tome bi mogao pričati o jednom projektu, ali ovdje ću ključno reći, da sam puno doznao iz ove sjednice, poglavito od kolege Bačića, da i Njemačka i Austrija i ostale zemlje EU trebaju učiti od Hrvatske kako se mi dobro ponašamo. Međutim, činjenica je kolega Bačiću da nije takav baš dojam ljudi, ne dojam nego jednostavno kad pogledamo sve što se događalo, tako da o povjerenstvu govoriti kolege što su predložile, povjerenstvo oke, može se predložiti, samo da ne bude po onom Churchillovom ako ne mislite riješiti problem, osnujte povjerenstvo, tako da se riješi taj problem. Smatram da institucije moraju raditi svoj postao. Po ovome pitanju, a ne da budu dvostruka mjerila, da Milorad Pupovac kreće Miloševića ne smimo, ne smimo njega, jer on dili SDSS-ovcima pare, a vi iz HDZ-a stojite uškopljeni i šutite i gledate, bez obzira, čak vaše uhićuju. Ali ne smijete Milorada Pupovca i njegove pulenove. To je strašna poruka, znači SDSS-ovci ne smidu biti privedeni po nalogu Milorada Pupovca kojega kao predsjednik Kluba možda uputi i kolegi Bačiću pisanim prijedlogom i to je izjava koja se ne smije tolerirati. I to su problemi. Nepovjerenje u pravosuđe je nešto najgore i po pitanju europskih projekata i drugih projekata jer znamo sve što je se događalo i zbog čega su se osnivala povjerenstva ovdje u Saboru. Možemo spomenuti Agrokor možemo spomenuti neke druge probleme. INA, znači u nas je cili sustav ovisan znači o tim odlukama koje imaju pravosudna nadležna tijela međutim nepovjerenje dovodi do gospodarske nestabilnosti. Tako da nažalost koristiti rat u trenutku kad imamo ministra pritvorena, koristiti taj trenutak da bi se istaknuli kao vođa borbe u slučaju znači rata Rusija Ukrajina, naravno da tribamo se uključiti, pomoći našim izbjeglicama, Ukrajincima, pomoći, ali biti vođa te borbe i mećati metu na hrvatski narod nitko nema pravo. Može uzeti pušku, otići u Kijev i ratovati. Al mećati metu i hvaliti se da ćemo mi glavni biti oni koji će naoružavati, a mi smo premali, tako da mi možemo pomoći svakom čovjeku, biti humani ali nitko nema pravo mećati metu, i jednostavno u ovome trenutku sve ove nepravilnosti prebaciti u biti na ovaj problem, a ključni je problem znači ono što se događalo prije samoga rata. Prije samoga rata u Ukrajini. Još jednom bi rekao da, bit ću kratak, da evo kao oporbeni zastupnik, od nedavno i gradonačelnik i čelnik jedinice lokalne samouprave, znam da se europski fondovi koristili na nepravilan način, znam da ih se politički dodjeljivalo, znam da su brojne nepravilnosti nanesene ogromne štete i neprihvatljivi troškovi, znam da je to bila suradnja i poduzetnika i onih koji su u kontrolnom mehanizmu i oni koji u biti su to trebali kontrolirati i nisu i ogromni troškovi. Ja samo mogu kazat za jedan prekrasan projekat Sinj u sridu da imamo neprihvatljive troškove već 11 milijuna u financijskom razdoblju, a zbog provedbe ću imati puno više, sve su to znali u SAFU-u i gospodin koji je bio predsjednik SAFU-a ili šta je bio, direktor koji je sad priveden, sve su znali, sve je to igra i tu je problem. Mi moramo raditi da imamo što manje neprihvatljivih troškova, a ne davati samo neprihvatljive troškove jedinicama lokalnih samouprava ljudima koji nisu iz njihove političke opcije.

Prije nego što počnem raspravu kolega Habijan znate kako ste rekli da je nas malo, sad smo si tu negdje ne, sad je s vaše strane sabornice malo kolegica i kolega. Šta ćemo sad? Prvi korak za rješavanje bilo kojg probleme je priznaje da problem postoji. Vaš problem kolegice i kolege iz HDZ-a je u tome što vaša stranka ima problem s lopovlukom. To vam vjerojatno zvuči grubo, ali je nažalost istina. Mislim nije to samo vaš problem, ali je vaš onako natprosječno, značajno natprosječno više nego problem drugih političkih stranaka u Hrvatskoj. Iz vaših rasprava jasno je koliko vam je velik strah od otkrivanja i potvrđivanja te istine. Ja mogu razumjeti vašu frustraciju, vi svako malo morate braniti neobranjivo, svakih par dana izlaze praktički novi slučajevi bolnog javnog i jasnog lopovluka vaših stranačkih kolegica i kolega. Osjećate se kao da ste pod opsadom. Dovodite u pitanje stvarnost, pitate se je li moguće da se baš toliko krade i baš stalno vaši. Onda se lovite za slamke, pokušate staviti znak jednakosti između onoga između čega jednakosti nema jer naime kod vas u vašoj stranci problem je sistemski. I zato što se osjećate kao pod opsadom, radite potpuno suprotno od onoga što bi vas iz problema doista i izvuklo. Umjesto da jasno razlikujete kaznenu, moralnu i političku odgovornost vi konstantno pokušavate izbrisati granice među njima. Time samo sebe i svoje kolegice i kolege uvaljujete u dublji problem jer ispada da problem ili ne postoji, nema ga ili ako postane bjelodano da problem postoji onda ono ne da je za zatvor nego je za giljotinu. To postižite. Umjesto da se uhvatite u koštac s kukoljem u vlastitim redovima i tako pokažete da zbilja niste svi isti, vi takve kvarnjake štitite i protivite se svakom pokušaju da se lopuže maknu. Ne znam, valjda bi vama prvima trebalo biti u interesu da ih se riješite. Najtužnije je ipak kada mehanizme parlamentarne kontrole i utvrđivanje političke odgovornosti pokušate delegitimirati i omalovažiti, a i vaša je stranka u nekom drugom, iskrenijem vremenu za te mehanizme glasovala i ugradila ih u naše zakone. Drugim riječima, vaš problem s lopovlukom i opsadni mentalitet doveli su vas do toga da imate problem sa demokracijom i demokratskim osiguračima jer istražno povjerenstvo je jedan takav mehanizam. Vi da zbilja vjerujete da nije bilo kriminala i da je sve tako čisto kao što ste se trsili uvjeriti valjda prvo jedni druge ovdje, a onda i nas sve ostale, vi biste vrlo samouvjereno podržali i ovo i svako drugo istražno povjerenstvo u kojemu usput budi rečeno biste i ovako i onako imali većinu jer biste znali da je sve čisto i da ćete to besprijekorno moći pokazati u samom procesu. Ali pravi razlog zašto ste protiv povjerenstva leži u jednoj vrlo jednostavnoj istini i ta je istina jasna i vidljiva cijeloj Hrvatskoj, a istina je ova, nitko od vas, ali nitko od vas kolegice i kolege ne bi stavio ruku u vatru da vaši kolege iz stranke nisu maznuli pare, nitko i zato postoji jako dobar razlog ne.

U studenom prošle godine uhićena je ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac kao i ravnatelj SAFU Središnje agencije za financiranje i ugovaranje Tomislav Petric. Uhićeni su po nalogu europske tužiteljice, a ne na našu veliku sramotu po nalogu DORH-a i naše glavne državne tužiteljice, dapače, svjedočili smo sramoćenju državne tužiteljice u ovom saboru kada je ne istinama pokušavala sakriti činjenicu da je DORH i ona osobno znala i spremila slučaj Softver u ladicu i da nije bilo Ureda europske tužiteljice on bi u toj ladici ostao i zauvijek. Ne smijemo zaboraviti da je aferu Softver prvi razotkrio novinar Andrej Dimitrijević još davne 2019.g. Sama ta činjenica uhićenje ministrice i ravnatelja SAFU najodgovornijim ljudima za sustav eu fondova u uređenom društvu bila bi dovoljna da se u parlamentu konsenzusom izglasa osnivanje istražnog povjerenstva, to bi bio minimum elementarne demokratske pristojnosti, no više još od toga, to bi bio imperativ odgovornosti prema građanima i građankama iz čijih se poreznih davanja financira cijeli državni aparat. Zamračeni su milijuni, štoviše deseci milijuna kuna, samo u tom jednom slučaju, a ima ih i još. Poražavajuće je da je to vodila sama ministrica možda još i gore da je u tome aktivno sudjelovao ravnatelj SAFU institucije kojoj je glavni zadatak da ponovimo, da kontrolira svaki ugovor o nabavi i dužan je zaustaviti potpisivanje sumnjivih ugovora. Pretica je u SAFU doveo bivši ministar regionalnog razvoja i eu fondova Tolušić koji je također zbog afere morao otići iz vlade. Zanimljivo je čak da su dvoje ministara eu fondova morali otići iz vlade, već sama ta činjenica govori da ima puno, puno, puno dima, a kaže narod gdje ima dima ima i vatre. Nakon pravomoćne presude o korupciji vladajućoj stranci HDZ-u stalno slušamo da je to bivši HDZ, da je ovo danas novi HDZ koji ima nultu toleranciju na korupciju. Ukratko, kolegice i kolege iz HDZ-a, ako zaista želite pokazati i dokazati da je to doista tako izglasajmo onda zajedno istražno povjerenstvo o mogućim nepravilnostima, nezakonitim radnjama, korupciji u sustavu eu fondova i što je najvažnije o eventualnoj političkoj odgovornosti pojedinih dužnosnika. Svojim grčevitim opiranjem samo još više produbljujete sumnju i potvrđujete potrebu ne samo osnivanja saborskog istražnog povjerenstva i mnoge nego i mnogo aktivnijeg i djelotvornijeg DORH-a i USKOK-a ili bolje nažalost Ureda europske tužiteljice koja zamjenjuje premalu i nedostatnu aktivnost DORH-a i USKOK-a za koji postoji opravdana sumnja da je pod značajnim političkim utjecajem vladajućih. Po svim istraživanjima prvi uzrok da je populacija Hrvatske i masovnog odlaska u inozemstvo najkvalitetnijeg dijela naših mladih generacija jest korupcija i nepotizam, to je činjenica. Izbjegavanje dapače odbijanje osnivanja istražnog povjerenstva o evidentnom problemu poticaj je i znak onim malobrojnima koji su još ostali da konačno spakiraju stvari i odu iz zemlje gdje vladajući tako srčano proizvode i brane koruptivne aktivnosti. To su gospodo i dame iz vladajuće stranke direktne posljedice vašeg odbijanja bilo kakvog suočavanja sa vašom odgovornošću za pokrivanje ili sudjelovanje u koruptivnim radnjama. I ukoliko doista odbijete osnivanje ovog važnog saborskog povjerenstva, vi ćete biti ti koji pokazuju i dokazuju da nema novog HDZ-a s nultom tolerancijom na korupciju, vi ćete biti ti koji pokazuju i dokazuju da postoji samo jedan HDZ, stranka pravomoćno presuđena za korupciju, stranka koja i nakon te presude uporno i temeljito brani svoju korupciju i ne pokazuje ni najmanju intenciju da tu prasku mijenja.

Najprije poštovana zastupnica Benčić. Izvolite.

Zahvaljujem se predsjedavajući. Dakle, kao i svaka parlamentarna inicijativa za istražno povjerenstvo tako i ova biva odbijena od strane HDZ-a. Dapače, kao i u prijašnjim slučajevima ponovo smo čuli teze ovdje vrlo opasne teze, a to je da istražna povjerenstva žele glumiti kazneni progon, da žele biti sud, da se žele baviti pitanjem kaznene odgovornosti itd., mada je svima jasno, osim HDZ-u, da istražna povjerenstva postoje kao što je moj kolega rekao, da bi se utvrdila politička odgovornost aktera koji nisu nužno sudjelovali u nekom kaznenom djelu, uopće ne, ali su imali dužnost to znati ili jesu znali, a nisu ništa poduzimali. Dakle, kada mi tražimo ovdje informaciju i da je jedan od ključnih razloga zašto želimo da se osnuje ovo povjerenstvo je li predsjednik Vlade Andrej Plenković znao kad je ponovno imenovao Petrica 2020. na čelo SAFU-a da je on taj koji je blagoslovio javnu nabavu i ugovor za koji se pokazalo da se radi o namještenom natječaju i zbog kojeg je ministrica Žalac na kraju krajeva pod istragom, onda ono što pitamo ne je li on kazneno odgovoran jer da je proširit će se istraga na njega. Ono što nas zanima je li predsjednik Vlade koji je imao tu informaciju trebao poduzeti nešto, ne imenovati tu osobu onda ponovno na čelo SAFU-a i napraviti eventualno dodatne korake da vidi da li se tu radi o nekakvoj široj mreži ljudi, da li treba maknuti još neke ljude sa tih pozicija itd., dakle to pitamo jer je njegova na kraju politička odgovornost, na kraju posebice zbog toga jer je on tu osobu imenovao. Kada govorimo o političkoj odgovornosti, a vi kontinuirano govorite da kaznena odgovornost ima svoje ime i prezime, mi govorimo o tome da ima previše tih imena i prezimena, ima ih previše u ovom dijelu sabora koji su otišli sa ovih mjesta kao izabrani zastupnici zato jer je nad njima otvorena kaznena istraga, na nekima i potvrđene optužnice. Ima takvih u vladi troje trenutno, znači troje aktivnih dužnosnika, dok su aktivni dužnosnici u vladi nad njima je otvorena istraga. Da, korupcija ima svoje ime i prezime, ali uvijek i iza onog zareza je uvijek ista pripadajuća politička stranka. Da, vi ćete reći postoji i u drugima ali budimo, mislim realni pa to je i vama jasno. Kada je kolega Grbin danas rekao da nemamo dovoljno vremena, mi zaista nemamo ovdje dovoljno vremena pobrojati sve afere HDZ-a u koje su bili uključeni ili članovi ili dužnosnici ili kumovi, tetke i stričevi dužnosnika Dakle, ne možemo govoriti o tome da se radi o incidentima, to je ono što ja uvijek ponavljam. Da su to incidenti, dobro incidenti evo dogodilo se tu, dogodilo se to. Ali govorimo o sistemskom problemu koji imate unutar vaše stranke i taj sistemski problem se sada počeo vraćati i vama kao bumerang, jer ne samo sa su vam u kontinuitetu od 2016. godine vlade nestabilne i da vam DORH i USKOK smjenjuju ministre nego dolazimo do situacije u kojoj vaši vlastiti ministri se obraćaju medijima zbog prijetnji i pritisaka koje navodno imaju jer nisu posao dodijelili nekome kome su trebali umjesto vašem premijeru i predsjedniku stranke. Na kraju svi koji sudjelujemo u stranačkom životu jasno je da ne postoji stranka u kojoj postoji bilo kakvo međusobno povjerenje gdje bi nadležna dužnosnica ne obavijestila svog nadređenog prvo o toj situaciji nego će se obratili medijima. Danas je, to nisu naše riječi, danas je premijer rekao ja o tome nisam imao pojma, meni je to bizarno. Ja sam razgovarao sa njom, meni tu ništa nije jasno. To je rekao vaš premijer za svoju ministricu koju je on odabrao. On ne mora ministre birati na javnom natječaju, on ih bira iz stranke kad može. Ali očigledno u stranci nema više dovoljno pa poseže i za rješenjima poput gospodina Paladina. Dakle, želimo naglasiti da smo više puta bili u situaciji da nam je odbijeno Istražno povjerenstvo koje je onda da je postojalo moglo prevenirati neke stvari koje su onda došle i ulovile vas kao posljedicu, ne nas. Da smo imali istražno povjerenstvo o tome postoje li politički pritisci na DORH i može li DORH u okviru svojih mogućnosti obavljati zaista dužnosti istrage političke korupcije, pa uključujući i korupciju po pitanju EU fondova, onda bismo možda, možda bi se DORH osjećao ohrabrenijim, pa bi možda potegao istragu oko slučaja Žalac i Petric pa ne bi ta istraga završila na EPPU. Kada kažete da ima svega nekoliko otvorenih postupaka u EPPU-u. Pa počeli su tek raditi, tek su počeli raditi. Doslovno nedavno je prije manje od godinu dana ured osnovan i ekipiran i još nije prošlo niti godinu dana i ljudi već traže pojačanje tima, jer vide koji je broj slučajeva sa kojima će morati nositi. I vi kažete da smo po tome dobri? Ne nismo po tome dobri. Da li SAFU ima velik broj nepravilnosti koje otkrije sam prije nego dođe na ARPU? Apsolutno, apsolutno. SAFU se hvali na razini EU među kolegama da imaju najveći broj korekcija od svih i imaju. A zašto imaju? Zato jer su nekome policajac, a nekome kuma. Zato što se korekcije daju, evo dat ću vam jedan primjer. Dobiju vam korekciju ljudi koji su u javnoj nabavi, u javnoj nabavi napisali da tražio se neki savjetnik, tražili su da savjetnik kojeg uzimaju ima tri godine iskustva u radu sa EU fondovima i to je bio uvjet prijave. Dakle, njima je SAFU odrezao korekciju, jer da je to diskriminatorni uvjet zašto bi stavili da mora imati tri godine iskustvo može i netko bez. Na tome su ljudi dobili korekciju. Znate na čemu su još ljudi dobivali korekciju? Evo kad se recimo u jednom neću govorit detalje da ljude ne stavlja ovdje u … [[Govornica se ne razumije.]] u jednom našem gradu, u njegovoj povijesno zaštićenoj jezgri tražili su se radovi za rekonstrukciju jednog tog dijela povijesne jezgre. Ljudi su tražili da svi oni koji se prijavljuju moraju doći i vidjeti da li njihovi strojevi mogu proći uopće kroz ulaze u taj dio grada, da bi se vidjelo da li mogu tamo raditi.

To je razina strogoće koju SAFU primjenjuje i o.k. Možemo reći oni su si postavili neke standarde, ali onda vidimo da nikakvi standardi ne postoje u odnosu na natječaje koje provodi nadređena ministrica iz HDZ-a. I ne samo to, zašto smo htjeli istražno povjerenstvo između ostalog i to da vidimo postoje li službenici, postoje li službenici koji bi možda rekli u kojim slučajevima su doživljavali pritiske da ne stavljaju korekcije, jer se netko založio za svoju općinu i jer je to napravio preko političke veze. I samo da ilustriram građanima šta to znači. Kada jedna općinica mala koja ima ne znam 2 milijuna kuna proračun dobije infrastrukturni projekt iz EU fondova ona dobije projekt koji je pet puta veći od njenog proračuna. Nemate zapravo radova ispod 10 milijuna kuna.

Kako ćemo mi podijeliti vrijeme to je do nas, jel' tak ne do vas. Dakle to je, dakle općina je financijski uništena i naravno da onda korekcije postaju moćan politički instrument utjecaja na uspješnost ili neuspješnost pojedinih gradskih općinskih uprava u korištenju EU fondova jer da nekome ćete možda dat 25% korekcije i time ga potpuno financijski uništit jel, a nekome nećete dat niti 100%-tno kada zaslužuje 100%-tno i onda će HDZ-ove općine biti uspješne u korištenju EU fondova. Evo o tome mi govorimo i o tome je ovo istražno povjerenstvo trebalo govorit i zato je potpuno jasno da ćete ga odbit jer bi se onda vidjelo da je ministrica Žalac ili g. Petric ne vrh nego, nego ona iglica na vrhu sante leda jer da je mreža koja stoji ispod toga, koja uvezuje HDZ-ove bilo političke, političke suradnike, članove i kumove, naravno uvijek su tu neki kumovi, puno puno šira i da se radi o puno većim novcima. Da to bi vam možda rekli neki ljudi da su imali prilike svjedočiti pred istražnim povjerenstvom, nažalost naravno takvu priliku neće imati.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Vi se ovdje danas na nas ljutite jer smo iznijeli imena i prezimena javno dostupnih podataka. Mi te podatke nismo izmislili, niti smo ih pročitali samo u medijskim napisima. Još jednom ono što ste izvodili prema kolegici Vlašić Iljkić u replikama, zaista je bilo neprimjereno, usudila bih se čak reći i na neki način seksistički u određenim dijelovima, ali nebitno vama na čast. No da nastavimo dalje, u svojim izlaganjima ste također govorili da šta mi tu tražimo, pa zapravo da mi imamo zapisnike sa odbora koji se održavaju za praćenje operativnih programa, zapisnike sa koordinacija. Mi smo vam naveli u ovom obrazloženju pokretanja rada istražnog povjerenstva upravo to kao jedan protuargument gdje je sam GONG rekao i upozorio na činjenicu da se odbori za praćenje operativnih programa, same koordinacije koje nadziru trošenje sredstava nemaju redovite sjednice, niti su zapisnici sa istih dostupni na web stranicama. Ujedno moramo reć također da je niska razina medijskog interesa jer mediji niti nemaju potpune informacije za redovne procedure praćenja raspodjela sredstava iz EU fondova i naravno sve to onda počiva na istraživačkom novinarstvu, a vi se onda ljutite kada istraživački novinari rade svoje poslove i kada objavljuju imena i prezimena članova možemo reći blisko povezanih s vama. Ja ću vas još jednom podsjetiti zašto mi pokrećemo ovo istražno povjerenstvo, dakle tu nije nikakav cilj upirati prstom u vas koji ovdje sjedite, međutim mi želimo jasne odgovore, želimo jasne odgovore na to da li je netko utjecao politički, da li su to bili dužnosnici, politička tijela na raspolaganje sredstvima iz fondova EU? Želimo također utvrditi koje su slabosti zakonskog institucionalnog okvira kontrole postupaka povlačenja sredstava, želimo vidjeti i kolika je sposobnost i kapacitiranost kadrova kontrolnih i neovisnih tijela, kao što želimo vidjeti i koja je kvaliteta i zakonitost nadzora nad sustavom za raspolaganje sredstvima fondova iz EU. Ovim istražnim povjerenstvom želimo utvrditi i ključne prepreke i rizike za učinkovito, pravovremeno, transparentno raspolaganje sredstvima fondova EU, a također ono što smo mi više puta danas ovdje govorili na koji način se zapravo kadroviralo u cijelom tom institucionalnom okviru. Lijepo ste nas tu učili lekcije kakve sve razine kontrole postoje sustava, implementacije i kontrole u korištenju fondova EU, sve to mi sami znamo, međutim iz svih afera, iz afere softver, iz afere vezano za Projekt aglomeracije u Hrvatskim vodama, Projekt Slavonija, Baranje i Srijema i najnovije afere Omega softver gdje ministrica Tramišak sama kaže da je dobila navodne prijetnje i gdje ćemo se mi sigurno pozabaviti u narednim danima time kako je nakon što je ukinut sustav, nakon što je ukinuta dodjela ažuriranja sustava e-fondovi kroz Omega softver dodijeljeno to direktnom pogodbom FINA-om u kojoj upravi sjedi školska kolegica odnosno fakultetska kolegica ministrice Tramišak i imamo informaciju da je onda to FINA proslijedila tvrtki GAUS koja je usko povezana sa županom Anušićem i ministricom Tramišak još u doba rada u Općini Antunovac. Mislim ne možete nas prozivati za to i prazno upirati prstom u nas jer su to činjenice i relevantni podaci i mi ne nastupamo neargumentirano za razliku od vas. Ono što još također želimo da istražno povjerenstvo ispita, a ponavljam nismo predložili da istražno povjerenstvo bude sastavljeno samo od oporbenih zastupnika, dapače predložili smo omjer snaga 8:7. Molim vas kolega Reiner odnosno poštovani potpredsjedniče Reiner da upozorite kolege ovako da ne upadaju u riječ i vi ste mene prije upozoravali i dali mi opomenu zbog toga što upadam u riječ, pa mislim da bi bilo korektno i da upozorite onu drugu stranu govornice. Također ono što naše istražno povjerenstvo treba ispitati želimo vidjeti da li su institucije znale za kriminal jer smo vidjeli na aferi softver da zapravo i DORH i USKOK su tu možemo reći pokrili oči nad samom aferom i da nije bilo osnivanja novog tužitelja ne bi niti bilo te afere, ne bi niti javnost znala, kao niti mi zapravo da se, da se ugovorio posao vrijedan 2,9 milijuna kuna, da se ugovorio za 16 milijuna kuna i niz manjkavosti je utvrđeno, a vidjet ćemo koliko je osoba upleteno još u sve tu aferu jer ponavljam jako mi je sumnjivo i nevjerojatno da je unutar samog SAFU-a isključivo ravnatelj imao svoje prste u pekmezu jer za rezultate ex post kontrole u njima sudjeluje 10 do 15 osoba. Također želimo utvrditi koliko je nadzora provedeno za malverzacije sa fondovima EU, kojim institucijama, te koji su rezultati istraga kao i koje je mjere potrebno uvesti za uvođenje jačeg, neovisnog nadzora raspolaganja fondovima EU. Ne želimo mi tu niti zamijeniti mjerodavne institucije, niti se petljati njima u posao, ali želimo biti proaktivni i želimo stati na kraj k tome. Zapravo radimo i vama uslugu da svaki dan vam bude uhićen jedan ministar i to manje-više u zadnje vrijem zbog malverzacije sa radom i fondovima EU. Mislim i vašem premijeru koji danas sutra želi otići raditi u Bruxelles to nam nosi štetu ugledu, imidžu tako da s jedne strane morali biste nam biti zahvalni. Također želimo utvrditi kakva je međuinstitucionalna suradnja između nadležnih institucija vezano za učinkovitost, pravovremenost i nadzor provedbe fondova EU. To je poprilično nejasno i samim korisnicima, vidi se to i iz uredbe gdje istovremeno neka ministarstva glume, imaju ulogu upravljačkih tijela, pa su malo posrednička tijela razine 1, pa imamo niz agencija koja su posrednička razina tijela dva, a istovremeno obnašaju i ulogu kontrolnih tijela. Sve to smatramo zapravo preprekama za jedno učinkovito upravljanje cijelim tim sustavom EU fondova i procedurama i želimo olakšati sve te administrativne prepreke na koje korisnici nalaze, a sve kako bi sustav bio danas sutra učinkovit i transparentan. Zato nemojte se ljutiti na nas, mi bi se mogli ljutiti na to što smo postavili niz zastupničkih pitanja ministrici Tramišak. Evo ja sam osobno postavila desetak pitanja vezano za razne natječaje, vezano za razne pozive, vezano za to što kasnimo sa operativnim programima. Nisam dobila nikakav povratan odgovor od toga zašto smo primjerice koristili za energetsku obnovu obiteljskih kuća sredstva iz državnog proračuna. Zašto je to išlo po modelu državni prst? Sad sam postavila pitanje baš me zanima kakav odgovor ću dobiti sa petrinjskim poduzetnicima gdje opet ponavljaju se iste stvari, opet se ide modelima najbržeg prsta, a jednostavno vi i dalje upirete prstom u oporbu. Danas ovo što ste izvodili u vašim replikama, povredama Poslovnika zaista nadilazi zdrav razum. Mi vas tučemo sa argumentacijom, mi vas tučemo sa službenim dokumentima, a vi jednostavno nas pokušavate tuči sa praznim floskulama što vam na žalost i ne ide.

Poštovana kolegice Benčić, evo a to može biti upućeno i kolegici Radolović bio sam uvjeren do ovog vašeg posljednjeg izlaganja da ste vi autor ili koautor ovog dokumenta i vi i gospođa Radolović, tako da je dijelom onda možda i njoj upućena replika. Međutim iz onoga što ste vi govorili i što ovdje piše su velike razlike. Naime, cilj ovog povjerenstva je napraviti prijedlog mjera sa preporukama i zaključcima kako bi se unaprijedilo korištenje sredstava EU, a ne kao što to vi govorite odnosno bivša kolegica Radolović utvrđivanje kaznene odgovornosti a vi kažete političke odgovornosti. Vi za razliku od nje imate drugačiji narativ. Dakle, svrha ovog povjerenstva je bila ispitati u jednoj širokoj istrazi kako postupaju sva državna tijela u Hrvatskoj sa korištenjem EU fondova Da vidite gospodine Bačiću, kroz utvrđivanje da li je bilo elemenata političkih pritisaka na zaposlenike SAFU-a, da li je bilo elemenata političke odgovornosti kod najviših dužnosnika u kreiranju tih pritisaka ili toga da su znali za te pritiske i kako je, kojim putevima do toga došlo zastupnici mogu doći do zaključaka o tome kako to u budućnosti prevenirati. Dakle, ne idete prvo sa zaključkom, a onda sa analizom kako vi to obično znate raditi jer tak tu imamo, obično imamo akcijski plan prije nego bude strategija i tako obratno. Znači ne, prvo analiziraš što je bilo krivo, pa onda predložiš zaključke i to je bio naš cilj. Naš cilj je bio između ostalog spriječiti to da se milijarde kuna koje imamo u narednom periodu potroše kroz ovakve modele o kojima danas pričamo ili modele najbržeg prsta koji će opet omogućiti pogodovanje onima koji imaju najbrže prste ali znamo u kojem smislu.

Ako u uzorku od 100 korekcija nađu 5 razlika gdje su revizori iz Bruxellesa procijenili drukčije od SAFU-a zaustavlja se plaćanje. To su se naučili na Rumunjskoj i Bugarskoj, tako da ovo po stričevima i babama vam ne funkcionira. To je bila replika. Vama je to treća opomena, pa vam oduzimam riječ do kraja ove točke.

Kolegice Radolović kad ste spomenuli seksizam onako kao žena posebno sam obratila pažnju kako ste htjeli stati u zaštitu i neprimjereno ponašanje svih naših kolega prema kolegici Martini Vlašić Iljkić. Nisam primijetila da ste se tako korektno odnosili prema našoj kolegici Mariji Jelkovac, jako ružno ste se izrazili što mislim da je neprimjereno ni za ovu sabornicu, ni za jednu ženu. Međutim, ono što vam još želim reći rekli ste da izražavamo nezadovoljstvo imenima naših stranačkih kolega o kojima ste tu govorili. Evo i u ovom prijedlogu se moglo vidjeti da stoji ime jedne osobe koja je u srodstvu s jednim našim visokim dužnosnikom, ja neću izgovoriti ime, samo da znate da npr. ta osoba ima OPG koji posluje od 2003.g., redoviti je korisnik mjere namijenjen osiguranju usjeva i zajedno sa 10.000 korisnika i vi ga tu razvlačite.

Da nećete me nazvat pitbull, ali ja moram reć ako ste dobro slušali moja izlaganja, da ja Ja nisam prva stvar referirat, ja nisam rekla u svojim izlaganjima niti jedno ime, a bilo ih je podosta i to možete provjeriti u zapisima osim gospođe Žalac, osim gospođe Tramišak koje su visoko eksponirane kao sadašnja i bivša ministrica, niti jedno ime sa papira koje smo imali pripremljen nisam pročitala za projekt Slavonije, Baranje i Srijema, a bilo ih je 50-ak, niti jedno iz mojih usta nije izašlo. S druge strane, pomno sam slušala kolegicu Jelkovac na koji način je odgovarala mojoj kolegici Vlašić Iljkić i zbog toga joj se neću ispričat. Ja joj ne bi se to nikad usudila reći da nisam vidjela na koji način je omalovažavala kolegicu i krenula je napadat, tako da svatko ovdje bi trebao paziti što izgovara i ne bi onda dobio takvu reakciju. Time bih ja zaključio raspravu o ovoj točci, o njoj ćemo glasati kad se steknu uvjeti. Mi ćemo sjednicu nastavit sutra 25.3. u 9,30 sa kako je jutros najavljeno Izjašnjavanjem o amandmanima.